Dobro jutro, poštovane zastupnice i poštovani zastupnici. Prije nego što prijeđemo na prvu točku zasjedanja, pozdravljam ovdje prisutnu gđu. Tenu Šimonović Einwalter. Dana 19. ožujka 2021. na 6. sjednici Hrvatskog sabora, nakon javnog poziva, provedeno je tajno glasovanje i sa 115 glasova, izabrana je nova pučka pravobraniteljica Tena Šimonović Einwalter. Zakona o pučkom pravobranitelju, prije stupanja na dužnost, pučka pravobraniteljica daje prisegu pred Hrvatskim saborom. Prisega se daje na način da predsjedavajući pročita tekst prisege nakon čega pravobraniteljica ustaje i izgovara riječ „prisežem“

Čestitam pučkoj pravobraniteljici na položenoj prisezi i želim joj puno uspjeha u radu te da svoju časnu dužnost obavlja profesionalno, odgovorno i savjesno na dobrobit svih građanki i građana RH. [[Pljesak.]] Zahvaljujem vam.

Raspravu je proveo Odbor za Hrvate izvan RH a Vlada je dostavila mišljenje.

Izvolite, državni tajniče.

Hvala lijepa, g. predsjedniče Hrvatskog sabora. Cijenjene saborske zastupnice, saborski zastupnici. Dopustite prije svega da vas pozdravim u ime Središnjeg državnog Ureda za Hrvate izvan RH i pošto i u ovom sazivu prvi put podnosim ovo izvješće, nekoliko riječ o uredu koji je osnovan 2012. g. nakon donošenja Strategije i Zakona o odnosima s Hrvatima izvan RH. Središnje je tijelo državne uprave nadležno za vezu s Hrvatima koji žive izvan granica RH i sa koordinacijom s državnim tijelima koje u svom portfelju imaju suradnju s našim sunarodnjacima izvan Hrvatske. Upravo ta povezanost sa našim sunarodnjacima ostvarena je kroz politike Vlade koja se nadograđuje politikama kroz programe i projekte kao i druge aktivnosti koje provodimo kako bi s Hrvatima i potomcima od Hrvata, ostvarili što čvršću povezanost bez obzira gdje žive ali ne samo povezanost sa matičnom domovinom nego povezanost njih jedni s drugima. Obzirom na zakonsku regulativu, na uvjete života, političke prilike i druge okolnosti u kojima žive, Hrvate promatramo i s njima surađujemo kao pripadnicima hrvatskih nacionalnih manjina u 12 europskih država kao Hrvate iseljenike u europskim i prekooceanskim državama i Hrvate u BiH-u kao konstitutivan narod. BiH i jednakopravan položaj Hrvata, jedan su od vanjskopolitičkih prioriteta Vlade RH.

Suradnjom kroz programe i projekte s udrugama i ustanovama Hrvata u BiH-u, cilj je očuvanja nacionalnog identiteta hrvatskog naroda i osnaživanje njihovog ostanka. Kriteriji kojima se rukovodimo pri odabiru su dugoročna strateška važnost, uključenost lokalne zajednice, teritorijalna ravnomjernost a kroz sam postupak odabira u Središnji državni ured, sudjeluje Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Ministarstvo zdravstva, Ministarstvo kulture i MVEP. Projekata je puno, onih koji ih osmišljavaju i prijavljuju su upravo Hrvati iz BiH-a, što je pokazatelj zainteresiranosti i želje za napretkom ali prije svega želje i osjećaja pripadnosti jednom narodu. U cilju jačanja institucija od strateškog značaja za Hrvate u BiH-u nastavili smo s potporom Sveučilištu u Mostaru, HNK u Mostaru, koliki je značaj tih institucija i što je važno sve za opstanak i prosperitet Hrvata u BiH-u ne trebamo govoriti, on je nemjerljiv, od obrazovnog do identitetskog, od kulturnog do gospodarskog i svakog drugog. Snažno zastupajući važnost potpore mladima, nastavili smo s programom stipendiranja studenata u akademskoj godini 2018.

Samo prije odgovora, molim vas za jednu stvar. Dakle 3 zastupnika odnosno 2 zastupnika i jedna zastupnica Mosta su se prijavili kao da su u sabornici. ... [[Upadica se ne čuje.]] Da, da, ali ne možemo tako jer ste sad svi registrirani pod sabornicom, znači možete biti u onoj dvorani, onda je drugačiji redoslijed. Ništa veliko, ali vas molim da se svi držimo reda jer onda to mogu i velike stranke napraviti pa će svi bit onda tu. Izvolite odgovor. Hvala lijepo. Zahvaljujem na pitanju zastupniče Bulj. Kratko, rekao sam, ne bih rekao sve ono što bi trebao reći jer za to bi trebalo puno vremena i jedna posebna rasprava, ali doista treba otići tamo pa razgovarati s Hrvatima koji žive na području Vojvodine i uopće cijele R. Srbije i vidjeti što i kako surađuju sa RH, sa institucijama vlasti, sa Središnjih državnim uredom.

Kolegica Selak Raspudić, izvolite. Hvala lijepo predsjedniče. Hrvati u Srbiji su zaboravljeni od hrvatske Vlade i to je sam potvrdio prošle godine na Odboru za vanjsku politiku g. Žigmanov. Ostavljeni u nemilosti, dok u Hrvatskoj srpska nacionalna manjina i Pupovac dobro surađuju s vama i to je pohvalno, ali Hrvati su ostavljeni Vučiću [[Upadica: Hvala kolega Bulj.]] na pladnju. Kolega Bulj, ovo je čista povreda Poslovnika s vaše strane, tako da vam dajem opomenu i molim vas da to ne radite.

Htjela bih vas pitati nešto što se tiče izbora koji su održani u Hrvatskoj u vrijeme korona krize. U tom trenutku zbog različitih epidemioloških mjera u različitim zemljama svijeta, brojni Hrvati izvan Hrvatske nisu imali mogućnost pristupiti ili na kvalitetan način pristupiti biračkim mjestima i time ostvariti svoje pravo koje im je zagarantirano čl. 45 Ustava, što je dovelo u pitanje ilegalnost samih održanih izbora, pa time i naša mjesta ovdje. U tom smislu, budući da je u nadležnosti vašeg Ureda zaštita prava Hrvata izvan Hrvatske, zanima me kakva su vaša saznanja o tome koliko Hrvata izvan Hrvatske nije uspjelo ostvariti svoje Ustavom zagarantirano pravo? Zahvaljujem na potpori u radu. Ne znam koliko Hrvata izvan RH nije ostvarilo svoja prava. Vjerujem da ne znamo ni koliko Hrvata unutar RH nije ostvarilo svoja prava.

Na koji način, o tome trebamo povesti, rekao bih, svi zajedno raspravu i doći do konsenzusa čime ćemo to riješiti. Znam da bi vi, jednako kao i ja voljeli da Hrvati u Srbiji imaju jednak položaj kao što i Srbi imaju u Hrvatskoj. Grijeh koji Srbija čini prema Hrvatima i ovim zadnjim potezima je u kategoriji teškog i ako se to tako nastavi, sigurno da diplomatske note više neće biti dovoljne niti će Srbija moći nastaviti svoj europski put. Vaš Ured radi na sjajnom projektima, jedan od njih je i pilot-projekt Registar hrvatskih subjekata izvan RH, kao digitalne baze podataka i komunikacijske mreže, prema mojim informacijama, do kraja 2019. g. registriralo se više od 4100 korisnika. Da li nam možete reći nešto više o tom projektu i je li namjera tog projekta ustvari povezati naše iseljenike sa matičnom hrvatskom domovinom, potaknuti ih na investiranje, ali potaknuti ih i na povratak jer mnogi demografi misle da bi to bila jedna od sjajnih demografskih mjera. Zahvaljujem poštovana zastupnice. Točno. Registar, između ostalog, želi potaknuti naše Hrvate na povratak, ali želi prije svega, osim povezivanja s matičnom domovinom, dakle kroz različita područja života, želi povezati Hrvate, kako sam to kolokvijalno rekao, u jednu globalnu hrvatsku obitelj. Dakle, bez obzira gdje žive, da li žive u RH, u Vancouveru ili u Derventi. Na taj način vjerujem da kroz središnji, odnosno kroz Registar mogu spoznati ... [[Govornik se ne razumije.]] rekao bih iste, rekao bih, zainteresirane priče kroz područja života temeljem kojih se mogu nalaziti, razmjenjivati iskustva i učiniti sve ono što, čemu mi težimo, dakle, što bolja povezanosti i to će onda sigurno rezultirati i dolaskom u Hrvatsku i otkrivanjem svih onih potencijala koje Hrvatska nudi. Hvala lijepo predsjedniče HS-a, uvaženi državni tajniče. Strateški interes RH, povezivanje i snaženje odnosa s Hrvatima u BiH, očuvanje njihove jednakopravnosti i jačanje hrvatskog identiteta. U vašem izlaganju ste rekli puno o potporama i projektima koje su bile u 2019. g., kazali ste da su se financirali sa najvećim iznosom do sada. Sigurna sam da će ta podrška biti ove, za sve nas izazovne i teške 2021. g. jer više nego ikada Hrvati u BiH trebaju našu podršku. Ne smijemo se umoriti, odustati od isticanja problema niti tražiti rješenje za Hrvate u BiH, ali jednako tako, ne smijemo zaboraviti ni sve Hrvate diljem svijeta. Zahvaljujem cijenjena zastupnice. Naravno da potpora programima odnosno projektima Hrvata u BiH bila je i bit će i nadam se da će biti sve jača i sve bolja, s tim da bih ja rekao da, teško mi je govoriti o financiranju, ja tu želim govoriti o suradnji, o partnerstvu. Dakle, ponavljam, mi smo pripadnici jednog naroda, živimo kraj BiH kao suverene države prijateljske, sa 1000 km granice i doista ne treba puno razmišljati o tome koje su sve poveznice i što znače Hrvati u BiH za RH, ali i RH za njih. Hvala. Poštovani državni tajniče, evo drago mi je da je 2020. g. osnovan ovaj Središnji državni ured za Hrvate izvan RH. Nadam se da ćete u dogledno vrijeme postati i zasebno ministarstvo jer smatram da Hrvatima treba ovakvo jedno ministarstvo s obzirom da nas nažalost ima više van granica RH nego unutar RH. Ovdje bi se posebice osvrnuo na stanje Hrvata u Vojvodini gdje smo nekad sa 109 tisuća stanovnika '81. g. pali na svega 57 tisuća po zadnjem popisu, gdje smo nekad od gradova kao što je Subotica, grad sa najviše Hrvata na kugli zemaljskoj, od Petrovaradina, gdje je bilo Hrvata preko 98%, spali samo na tragove. Zanima me hoćemo li uspjeti kao službena državna vlast zaustaviti uvođenje bunjevačkog jezika na području Subotice i što bi u suprotnom slučaju napravila R. Srbija da mi recimo ovdje, pored srpskog jezika, ponudimo neki banijski jezik, kordunaški jezik, mislim da bi se digla cijela Europa na noge. Točno je, sve ovi navodi koje ste iznijeli stoje i točno je da je Subotica nekad bila grad s najviše Hrvata, a naravno da službena vlast u RH stoji i stajat će iza naše hrvatske zajednice, hrvatske nacionalne manjine u Srbiji, a da li će u nečemu uspjeti, a gledajte, da bi stvorili RH kao neovisnu i suverenu državu, morali smo ući u rat, nije bilo druge priče. Ne želim sada govoriti o ratu, ali sigurno da ćemo napraviti sve kako bi zaštitili naše sunarodnjake i sve one vrijednosti po kojima oni žive kao Hrvati u susjednoj republici. Pozdravljam ovu vašu poruku koju ste rekli da tražite konsenzus ili što veći konsenzus naporima u suradnji sa, pogotovo sa našim iseljenicima, ali naravno, i sa Hrvatima u BiH i sa hrvatskim manjinama u EU. Drugo što smo čuli su bili isto tako pohvale ovom, promjeni Zakon o državljanstvu. Međutim, naravno, kasnije je došao i Covid i uz veliki interes naših iseljenika, sad se stvorio jedan problem da se za dobivanje termina u našim veleposlanstvima puno čeka, čak i 2 godine. Kako vidite sinergiju s Ministarstvom vanjskih poslova, s Ministarstvom unutarnjih poslova, oko rješavanja tog pitanja, najavljene su i digitalizacije te usluge, kako vidite u narednom periodu sinergiju suradnje vašeg Ureda s tim institucijama? Točno, zakon o, odnosno izmjene Zakona o državljanstvu, doista su doprinijeli sve većem broju zahtjeva. Koliko mi je poznato, redovito se čujem sa našim veleposlanicama u Argentini, odnosno u Čileu, već su zahtjevi do 2023. popunjeni. Činjenica je da je pandemija, činjenica je da moramo pojačati konzularne odjele u našim diplomatskim predstavništvima i ono najvažnije, moramo digitalizirati što je više moguće rad diplomatskih konzularnih predstavništva kako bi našim sunarodnjacima doista, doista olakšali, ne samo podnošenje zahtjeva, nego sve moguće što je vezano za njihovu matičnu domovinu, od izdavanja rodnih listova i svega onoga što se danas nažalost još uvijek čeka. Tako da vjerujem da ćemo kroz takvu sinergiju uspjeti ostvariti ovo o čemu govorite. Zahvaljujem poštovani predsjedniče HS-a, uvaženi državni tajniče, osobno sam svjedočio važnosti Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan RH, prije svega Hrvatima u BiH, obilasku institucija, udruga, pojedinaca, od Posavine, Središnje Bosne do zapadne Hercegovine, svakako da se ta važnost ogleda u stotinama projekata koje financira RH i stvara preduvjete, ja bih rekao prije svega ostanka, ali i povratka Hrvata u BiH međutim, vjerujem da je bitnije od toga neraskidiva veza jednoga naroda preko dvije granice koja se pokazuje dakle dnevnim aktivnostima, vjerujem da će Vlada RH i u ovim COVID vremenima nastaviti financirati prije svega pomoć Hrvatima u BiH-u ali i kroz međuresornu suradnju svih državnih tijela, stvoriti daljnje preduvjete ostanka Hrvata i boljega života kao konstitutivnog naroda. Točno, imali smo prilike zajedno biti u nekoliko navrata u BiH-u i kroz posao koji ste do prije nekoliko mjeseci ili dana obavljali, trudit se da na najbolji mogući način surađujemo s našim sunarodnjacima u BiH-u i sigurno da projekti koji i oni sami smatraju za prioritete, za važan suradnje sa RH trebamo i dalje nastaviti ne kao način financiranja jer novaca koliko da god imamo, nikad ih nije dosta nego kao oblik suradnje ljudi koji žive s dvije strane granice, doista pripadaju jednom narodu. Zahvaljujem. Poštovani državni tajniče, pozdravljam ove vaše napore u približavanju naših ljudi sa Hrvatskom. Jako dobro poznajem prilike pogotovo u Sjevernoj Americi, međutim ono što zabrinjava je zapravo da naša dijaspora i dalje raste, masovno odlaze naši ljudi, imamo već tzv. novu dijasporu i ono što izaziva čuđenje kod naših ljudi je ovo uporno odbijanje od strane Vlade da se njima olakša sudjelovanje na izborima. Mislim da danas ne bi to trebalo biti sporno, svi se slažemo da trebamo olakšati zapravo integraciju u hrvatski život pa ako su još vani, da sudjeluju na sve moguće načine u ono što se događa u Hrvatskoj.

Zahvaljujem na pitanju. Pa rekao bih da je to dakle pitanje glasovanja, ustavna kategorija po kojoj rekao bih, prije nego je ad hoc stavimo na stol, trebamo doista svi zajedno pogledat se u oči i porazgovarat odnosno malo rekao bih, u RH ojačati svijest o Hrvatima koji žive izvan granica RH. Dakle, bez obzira radi li se o BiH-u, o hrvatskoj nacionalnoj manjini ili o iseljenicima. Ovo o čemu sam maloprije govorio kao djelu odnosa prema hrvatskom iseljeništvu u kontekstu donošenja izmjena i dopuna Zakona o državljanstvu, recimo da je bio prvi korak da bi čovjek mogao glasat, mora biti državljanin jedne zemlje i to je po meni najbolja platforma na kojoj možemo sutra svi zajedno sjest i vidjet na koji najlakši način možemo donijeti najbolje rješenje za sve ljude koji žive izvan RH. Kolega Raspudić, izvolite.

Radite u skladu ovlasti koje ured ima i sa sredstvima koje imate na raspolaganju ali nažalost, danas ćete se naslušati puno kritika zbog stvari za koje vi niste izravno odgovorni jer vi ne možete s tim ograničenim ovlastima i sredstvima popraviti štetu koju hrvatska vlast čini svojim nečinjenjem a o nekim stvarima, izravnim destruktivnim činjenjem. U tom smislu ćete danas dobiti puno vatre i za nešto što niste odgovorni, ali što ćete, pozicija vam je takva pa joj odgovarate i za činjenje i nečinjenje vladajućih. Jedna kratka samo primjedba na ovo što ste radili, smatram da treba osuvremeniti medijske sadržaje prema Hrvatima izvan Hrvatske, mladi ljudi ispod 30, 35 g. recimo uopće ne gledaju televiziju i televizijski program za starije oni ionako gledaju hrvatske kanale, portale i to, mislim da treba raspisati neke [[Upadica predsjednik: Hvala vam.]] programe koje će pozivati na suvremene [[Upadica predsjednik: Hvala vam lijepa.]] internetske i moderne medijske sadržaje, sadržaje za mlade Hrvate izvan Hrvatske. Zahvaljujem na pohvalama s tim da ne bježim od kritika, niti ja niti moje kolege i ne želimo se ... [[Govornik se ne razumije.]] dakle mi tu i jesmo da dajemo inicijative ako ništa drugo, ako nemamo sredstava niti bilo čega i kakve druge moći da rješavamo neke stvari. Upravo ovaj dio o medijima o kojima govorite, dakle za hrvatsko iseljeništvo postoji internetska platforma, dakle mediji kroz koji doista rekao bih na najsuvremeniji način u prilici su gledati one proizvode HRT-a koje imamo a spomenuo sam maloprije da su to neke čak i nove platforme kao što je Globalna Hrvatska koja doista govori o životu ljudi Hrvata u recimo zemljama u kojima Hrvati jesu brojno iseljeništvo, tu je Pogled preko granice i recimo slične emisije i postoje sve one platforme koje naravno, treba nadograditi, treba ih u skladu sa tehnološkim dostignućima i usklađivati ali da nije sve tako crno, nije baš tako. Kolega Deur, izvolite. Poštovani predsjedniče. Poštovani državni tajniče, sigurno da puna podrška Središnjem državnom uredu i vama na vašem radu i prije svega, sve što radite i u kulturnom i u svim spektrima života, sa svim našim zajednicama hrvatskim u svijetu. Evo želim jednu, osobito ovo partnerstvo koje ste rekli, Hrvati 90-ih ne samo iz BiH-a nego iz diljem svijeta, Kanade, Amerike su dolazili i imali hrabrosti obući hrvatsku odoru. Sigurno da su danas njihova djeca na tom partnerstvu i vjerujem da državni ured ali nije, ali kroz državni ured da može se to partnerstvo što bolje napraviti ta suradnja kao što su njihovi očevi, osnažiti tu jednu domovinsku ljubav koja je povezana i sigurno s ovog mjesta puna podrška našim Hrvatima u Srbiji i vjerujem da to najbolje radite i da Sabor će donest kvalitetne političke odluke da se hrvatski narod u Srbiji ojača. Hvala lijepo, zastupniče Deur. … svakako da se ta U skladu s mogućnostima i s onim što kao ured možemo, pokušavamo najbolje i točno, u pravu ste, dakle od '90. pa rekao bi do današnjih dana, dolaze mladi ljudi iz cijelog svijeta, mislim da nemam puno vremena ali puno primjera gdje dolaze cijele mlade obitelji, čak i iz Sjeverne Amerike ih ima puno koji dolaze u Hrvatsku započinjati novi život, stvarati novi biznis i ne smijemo nikad zaboraviti sve te ljude koji su prije svega došli dakle s nama, stat na prvu crtu i boriti se za neovisnu i suvremenu Hrvatsku a njihovoj djeci svemu onome što je ostalo iza njih, trebamo doista Hrvatsku predstaviti onako kako je, ne ih pozivati, ne ih rekao bih, gnjaviti nego predstaviti im Hrvatsku u njenoj punini, s njenim ljudima, što je najvrijednije i vjerujem da će na taj način potaknuti njima se želja za povratkom. Poštovani državni tajniče, naravno da je dobrodošla svaka pomoć Hrvatima izvan Hrvatske, projekata nikad dosta, novaca nikad dosta međutim gledala sam sad za zeničko-dobojski kanton što mi je evo recimo dosta blisko, 2013. u samoj Zenici 8200 Hrvata, prije rata skoro 23 000, sada pitanje da li ih uopće ima 6 000, u nekih 5 župa katoličkih se okupljaju. Sada je većinom ostalo staro stanovništvo, ostali su se nažalost nepovratno iselili. Gledala sam projekte koje je Hrvatska sufinancirala, malo ih je, znači u Žepču glazbena škola, učenički dom, osnovna škola, u Zenici spomen obilježje pripadnicima HVO i svega jedan sastanak s predstavnicima Hrvata u zeničko-dobojskom kantonu. Da li mislite da bi ipak Hrvatska mogla više? Znači, više sastanaka, više suradnji s udrugama, više domova za starije i nemoćne itd., ulaganje u zdravstvo jer bojim se da [[Upadica predsjednik: Hvala.]] će ih biti još manje. Zahvaljujem, cijenjena zastupnice. Pa ja bih mogao se složiti s vama da nikad ovakve suradnje, nikad škola, nikad domova, nikad dakle svega onoga što je ljudima potrebno za svakodnevni život nije dovoljno ali spomenuli ste Žepče, spomenuli ste Zenicu. Dakle, sa svim onim što radimo, sa svim onim što možemo, mislim da imamo jako dobru suradnju, pogotovo sa načelnikom Žepča, dakle i mislim da ta suradnja je dala puno rezultata, dakle i kroz ured koji je nekad vodio zastupnik Mažar, tako da možda bi bilo najbolje da, mi ćemo se potruditi i pojačati naš rad ali onda kad nam to dopuste okolnosti koje su oko nas ali možda bi trebali i ovdje upravo na ovom dakle mjestu, Hrvatskom saboru, pokušat na neki način doć do tih ljudi i vidjet s njima što i kako žive, odnosno kakva suradnja po njima treba biti, tako da možda ćemo lakše onda doći na rekao bih neki zajednički koridor. Hvala lijepa. G. državni tajniče, moja replika se odnosi na jedan detalj iz vašeg predgovora. Naime, tamo tvrdite da su se održala tri uspješna sastanka i to međunacionalna odnosno međuvladina, mješovita i spominjete tri nama susjedne države, zapravo Sj. Makedonija to nije. Zapravo, replika je više pitanje. Jesu li održavani bilateralni sastanci, jedan sa Makedonijom, jedan sa Srbijom, jedan sa Mađarskom ili se održao jedan zajednički sastanak a u svom govoru kasnije ću objasniti zbog čega to pitanje postavljam. Točno, dakle, postoje institucije međuvladinih i mješovitih odbora koji postoje radi zaštite prava i interesa nacionalnih manjina, dakle sa Sj. Makedonijom, makedonske manjine u RH odnosno hrvatske u Makedoniji, isto tako sa Srbijom i isto tako sa Crnom Gorom, i isto tako s Mađarskom. I kroz taj vid suradnje pokušavamo dakle kroz preporuke koje tamo donesemo, dakle zajedno kao dio, Hrvati kao dio tog mješovitog odbora, olakšati posao vladama u kontekstu svega onog što će donijeti kao izvršne odluke svih dijelova života, dakle koji se tiču nacionalnih manjina. Tako da se to održava zasebno, održava se jednom godišnje, jednom u Mađarskoj recimo, jednom u RH. Zahvaljujem, g. predsjedniče, Poštovani državni tajniče, već je bilo riječi o protuzakonitom, protustatutarnoj odluci Gradskog vijeća Subotice u uvođenju bunjevačkog jezika koja odluka ne samo da urušava poziciju i položaj i status hrvatske nacionalne manjine u Srbiji nego ima implikacije i na bilateralne odnose dviju naših država i iz toga Vlada i vi i ministarstvo trebate ustrajavati na sa svim mogućim pravnim mehanizmima kako bi se takva nezakonita odluka izmijenila. Ono što vam želim reći i zbog čega sam ustvari dao repliku, svojedobno je bila donesena preporuka da županije u Hrvatskoj pomažu obiteljima i pripadnicima hrvatskih nacionalnih manjina u drugim državama ali prije svega hrvatskom narodu u BiH-u na poboljšanju statusa i prije svega stambenog pitanja.

Naravno, ja nisam to spomenuo ali spominjao sam u svojim prijašnjim izvješćima i nije nevažno, dapače, iznimno važno posebno kad govorimo o hrvatskoj nacionalnoj manjini, pa evo možemo konkretno i o Hrvatima u Republici Srbiji.

Evo za razliku od nekih ljudi koji su rekli da ćete biti kritizirani danas, vjerujem da hoćete vi možda nepotrebno ali i s druge strane, ja ću reći da mislim da stvarno Ured za Hrvate radi odličan posao, ne samo u našim okolnim zemljama ovdje u našoj bližoj okolini gdje Hrvata ima u velikom broju, prije svega u BiH-u gdje su i konstitutivni narod ali isto tako i Srbiji i Sloveniji, ali i prema našim manjim zajednicama koje su i širom Europe, gdje evo i u Češkoj Republici uskoro će biti završen i Hrvatski dom i konačno će se institucionalizirati i hrvatska manjina i tamo.

Samo malo, kolega državni tajniče, povreda Poslovnika, kolega Raspudić, izvolite. Kolega zastupnik je sada najprije držao BiH, kolokvijalno nazvao Bosnom a onda je rekao da su Hrvati tamo manjina. Hrvati nisu manjina u BiH-u, nego su konstitutivni narod. Kolega Raspudić, ja nisam razumio kolegu da je rekao da su Hrvati manjina, opće je poznato da su konstitutivni narod, dakle možda nisam uhvatio, upozorio bi da je tako ali evo kolega Bilek će sam objasnit.

Dobro, evo pojasnili smo ovo pa vas molim da državni tajniče, odgovorite na repliku, izvolite. Zahvaljujem. Poštovani zastupniče Bilek, hvala vam na ovim riječima. Vi znate, evo i na vaš poticaj i u suradnji sa Vladom odnosno Središnjim državnim uredom, mi smo rekao bih, na putu da i sa Češkom postignemo sporazum o zaštiti koji ćemo, nadam se inaugurirat što prije i na taj način isto doprinijeti i suradnji dakle po pitanju zaštite nacionalnih manjina ali rekao bih i na jednoj drugoj dimenziji u cjelokupnim odnosima između dvije države. G. državni tajniče, ja dijelim zabrinutost kao i vjerujem sve moje kolegice i kolege koji su danas govorile oko pitanja Hrvata u Vojvodini i u Srbiji. Pa bih vas molio da nam kažete ukoliko je dakako moguće u vremenu koje vam je predviđeno za odgovor, gdje zapravo vidite najveće probleme u institucionalnoj suradnji sa Srbijom? Dakle, kao što ste naveli, održani su brojni sastanci, održavaju se sastanci, ali taj odnos ide malo naprijed pa malo nazad. Dakle, zbog čega nismo u mogućnosti ostvariti nekakav konstantan napredak u poboljšanju statusa Hrvata u Srbiji i u Vojvodini? I evo, kažem, koji su po vašem mišljenju i po mišljenju naravno institucija s kojima surađujete po tim pitanjima, najveći problemi i na čemu bismo zapravo trebali više raditi? Hvala lijepo. Poštovani zastupniče, vi ste bili dužnosnik i u Vladi za vrijeme Predsjednika Z. Milanovića i rekao bih da imate iskustva bez obzira što vam to nije bio resor ali u suradnji sa Republikom Srbijom, sa institucijama Republike Srbije i sa svim onim što proživljava hrvatska nacionalna manjina u Republici Srbiji. Dakle, za dobre stvari kao i za loše, uvijek su potrebne dvije strane i mi doista nećemo se umorit u svemu onom što trebamo raditi i prema hrvatskoj zajednici ali prije svega prema institucijama koje moraju na koncu donijeti ono što su i potpisale i tu garantiram da Vlada RH, neću reć svakodnevno ali ja znam da se predsjednik Vlade jednom mjesečno nalazi sa predstavnicima hrvatskih institucija iz republike Srbije i sigurno da ćemo tim putem nastaviti dalje uz potporu naravno, svih vas i cijele države. Hvala lijepo. Kolega Čičak, izvolite. Uvaženi državni tajniče, zanima me koliko je Središnji državni ured za Hrvate izvan Hrvatske napravio u onom djelu Bosanske Posavine, u djelu gdje je, onom djelu koja je Posavina u RS-u, ali svakako i u onom djelu gdje je federacija, od Odžaka, Domaljevca, Orašja, tamo imamo i naše predstavnike i naše načelnike i Hrvate, znam koliko im znači vaš ured ili naš ured pa upravo zbog toga i to pitanje. Izvolite, odgovor. Hvala lijepo, zastupniče Čičak. Pa ukratko dakle, Posavina sama po sebi ja vjerujem da se mnogi od sjećaju Posavine iz 90-ih godina i na neki način divim se tim ljudima koji tamo jesu, koji su ostali i koji nemaju namjeru dakle pomaknut se sa mjesta na kojima su se rodili i u tom kontekstu, ja ću govoriti samo o mandatu u kojem ja vodim ovaj ured. Rekao sam maloprije, ne volim govoriti o novcima, želim istaknut kako smo sredstva koja su namijenjena za suradnju kroz projekte i programe uvećana dvostruko više nego što su bila do mandata ove Vlade i kroz tu suradnju mislim da se stvaraju upravo oni minimalni civilizacijski dosezi za sve ljude koji tamo žive, dakle licemjerno je pozivati ih da ostanu a ne dati im pritom mogućnost ostanka. Tako da se tu stvara infrastruktura i uvjeti zdravstvene skrbi i škola i svega onog što je potrebno ljudima za dobar život. Hvala lijepa. Predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče. Mišljenja sam da je ovo izvješće jako dobro i precizno, nabrojani projekti, kratak opis i iznosi, pored toga razumljivo je da dokraja i cjelovito sagledate ovo izvješće, nije moguće, stoga i različiti komentari. Isto tako je jasno da u ovom izvješću i nije pobrojan dio pomoći koja ide prema Hrvatima, primjerice projekt iz oblasti vodnog gospodarstva u pograničnim područjima, projekti prekogranične suradnje financiranih sredstvima EU-a a koje je osigurala RH ili recimo jedna pomoć ove Vlade i Ministarstva branitelja stradalnicima rata, pripadnicima HVO-a. Isto tako, razumljivo je da želimo više, bolje, slažete li se da svi trebamo dati svoj doprinos kroz uključenje ostalih ministarstava i institucija Vlade RH u ove vidove pomoći?

Slažem se sa svime ovime što ste rekli. Dakle, vi ste isto svjedok da i u tom smislu suradnje se širi, mislim da smo bili upravo na području zapadne Hercegovine sa ministricom kulture, gđo.

Na koncu znamo i kolika je trgovačka razmjena između dviju država, tako da možemo slobodno reć ovdje da nema čovjeka koji ne zna zbog čega je tolika i nadam se da ćemo i proširiti suradnju na dobrobit svih. Kolegice Puljak, izvolite. Zahvaljujem. Iz ovog izvješća vidi se dakle da središnji ured radi i daje potporu uglavnom za programe iz područja kulture, obrazovanja i znanosti, zdravstva, nekako mi se čini da je gospodarska suradnja na neki način zanemarena.

Nije baš tako da se radi samo na pitanju kulture i obrazovanja, premda ja držim obrazovanje jednom od najvažnijih područja u kojima treba na neki način surađivati i oplemenjivati uprave one najmlađe na koje se trebamo fokusirat, ali s druge strane ako ste pažljivo čitali, mogli ste primijetiti da tvornica Podravka, dakle upravo na tom području gradi tvornicu za preradu voća, povrća, što je rekao bih, jedna šira priča koja na sebe ukoliko epilog bude dobar, a očekujem da će biti, može vezati preko 10 000 ljudi, dakle kroz različite vrste, dakle direktnog rada, dobavljača, svega ono što znači, poljoprivreda, u tom kontekstu a da radimo na tome, radimo. Dakle, tamo su sva veća poduzeća RH i mi razgovaramo s tim ljudima koja vode, sa upravama i pokušavamo, dakle u skladu sa svojim mogućnostima, ali zato imamo upravo sastanke i sve ono drugo što može doprinijeti, dakle ojačanju gospodarstva i gospodarske veze. Državni tajniče, moje osobno mišljenje je da o položaju Hrvata izvan RH trebamo svi zajednički brinuti, da je to svakako pitanje koje nadilazi stranke, nadilazi politike, nadilazi Vlade, to je nešto o čemu trebamo brinuti u kontinuitetu i smatram da je RH institucionalno pokazala da ta briga postoji. Ono što mene iznimno brine i žalosti je da u našem javnom prostoru, među ljudima mi još uvijek terminološki ne razlikujemo pojmove Hrvata kao konstitutivnog naroda u BiH-u, Hrvata kao nacionalne manjine u susjednim zemljama ili hrvatskog iseljeništva. Samim time čini mi se da ni ne razumijemo istinske i stvarne potrebe tih ljudi i ono što onih od RH očekuju. Stoga vrlo kratko supredsjedatelja 4 mješovita međuvladina odbora, sa neću stići ni reći, zanima me što ćemo konkretno učiniti da ovu referentnu godinu, 2021. kojom se Hrvati kao nacionalne manjine trebaju izjasniti [[Upadica predsjednik: Hvala lijepa.]] na svojim popisima Hvala lijepo. Ja se s vama slažem, dakle da sigurno da javnosti u RH treba pa na neki način podić svijest i razumijevanje o tome što i na koji način žive Hrvati izvan RH, da nije isto biti Hrvat u Sydneyju i Hrvat u Letnici i da kroz tu rekao bih razliku, mogu shvatiti na koji način pomalo odnosno cijela ta suradnja može i funkcionirati. Dakle, međuvladinim mješovitim odborima odnosno preporukama Vladi, ja mislim da ovisi puno toga, na koncu vjerujem da će i g. Jankovics o tome više govoriti ali što možemo učiniti? Pa možemo učiniti to da kroz takve mješovite odbore, kroz suradnje, kroz razgovor sa najodgovornijim ljudima drugih država u kojima žive naših sunarodnjaci, apeliramo da kao što je to sad i Republici Sj. Makedoniji, Hrvati se mogu izjašnjavat kao Hrvati. Poštovani državni tajniče, prije svega zahvaljujem na vrlo iscrpnom izlaganju i dakako pozdravljam sve aktivnosti i projekte Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan RH a koji imaju za cilj jačanje veza te zaštitu interesa i poboljšanja statusa i položaja Hrvata izvan RH. Korijeni su prije svega usmjereni na osnovnoškolce a dok je Domovina usmjerena na skupinu 18+ Moje je pitanje, imate li u planu nekakav program koji bi obuhvatio i srednjoškolski uzrast kako bi na taj način zaokružili sustav mjera i potpora za mlade? U pravu ste, imamo i pripremamo jedan projekt koji će biti vezan uz hrvatske potomke, srednjoškolce, dakle uzrasta od 16, 17, 18 godina. On bi trebao biti komplementaran upravo sa posebnim upisnim kvotama koje su, vjerujem, jako dobra stvar, dakle mogućnost direktnog upisa na hrvatska sveučilišta, odnosno hrvatske fakultete gdje na taj način mislim da možemo ostvariti najbolju poveznicu s tim mladim ljudima, pokazati im Hrvatsku onakvu kakvu ona doista je, zato trebamo, rekao bih, ne samo konsenzus svih nas, nego prije svega promociju posebnih upisnih kvota, dakle, tog načina odnosno te vrste obrazovanja, kako bi doista zainteresirali te mlade ljude, da dolaze u Hrvatsku, pošto inače, to njihovom rekao bih, [[Upadica: Hvala vam.]] životnim navikama, pa da dolaze u Hrvatsku, zemlju svojih predaka.

Dakle danas je mnogo manje, vjerujem da vam je taj broj, kao takav poznat. Tomislav Žigman, predsjednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini upozorava na nasilnu dekroatizaciju, etnički motivirane provokacije prema Hrvatima i osnažen govor mržnje, a s druge strane, znakovito je da Milorad Pupovac, kao član vladajuće većine, koji često puta Srbe u Hrvatskoj naziva žrtvama, o ovom mudro šuti.

Dakle ja, ne bih se složio s tim da mi ne možemo zaštititi interes Hrvata u RH, isto tako da ne možemo zaštititi interese Hrvata izvan RH, puno stvari govore suprotno tomu. U R. Srbiji i svemu onom što se događa Hrvatima, govorimo već 30 godina, dakle od početka rata u RH, usudim se reći da možda bolje poznajem taj kraj nego vi, poznajem direktno i Gibarac i Kukujevce, prolazio sam puno puta kroz ta sela koja danas nemaju niti jednog, niti jednog Hrvata i jako dobro znamo na koji način i s čim se sve suočavaju u svakodnevnom životu Hrvati. Ali upravo zbog toga i predsjednik Vlade i skromni Ured, dakle u skladu sa svojim mogućnostima, činimo doista sve i ponavljam još jednom, nećemo se nikada umoriti i izgurati ćemo to do kraja. Dobro, hvala vam lijepa državni tajniče, možete se sada vratiti na svoje mjesto. Sada ćemo vidjeti želi li izvjestiteljica Odbora uzeti riječ?

Podnositelj Izvješća državni tajnik, Zvonko Milas, ovdje nazočni, informirao je Odbor o rezultatima rada iz djelokruga središnjeg državnog ureda. Posebno je istaknuo važnost povezivanja s Hrvatima u BiH, odnosno potporu, povratku i ostanku u BiH te očuvanje njihove jednakopravnosti, što je strateški interes RH. Dao je prikaz programa i projekata iz područja obrazovanja i znanosti, zdravstva, socijalne skrbi, kulture, kao i ostalih područja poput izgradnje komunalne infrastrukture te stambeno-poslovnih objekata. Posebno je istaknuo projekte od dugoročne vrijednosti za Hrvate izvan Hrvatske, prije svega onih u ulozi očuvanja identiteta, jezika i kulture, kao što su škole, bolnice, kazališta, domovi kulture i druge ustanove. Naglasak je, također, stavljen i na nastojanja Središnjeg državnog ureda za što tješnjim odnosima s hrvatskom nacionalnom manjinom u 12 europskih država, kao i sa što boljom suradnjom, ja se nadam, koju ostvarujemo s Hrvatima diljem svijeta.

Sada ćemo otvoriti raspravu. Prvi je na redu Kluba zastupnika Mosta i poštovani kolega Nino Raspudić, izvolite.

Kolegica Posavec Krivec je vrlo ispravno upozorila na to da postoje 3 različite kategorije Hrvata izvan RH koje i imaju, koji žive sasvim drugačije stvarnosti i imaju potpuno drugačije probleme koji zahtijevaju 3 osnovne različite vrste pristupa. Prvi su Hrvati u BiH koji su barem formalno, konstitutivan narod i kojima je od strane RH, prije svega, potrebna politička potpora, politička potpora, koja nažalost izostaje i ove interventne mjere, lijepo je to pomoći i zdravstvu pomoći i školstvu pomoći i obnoviti nekakav ogradu župnog dvora u povratničkoj župi u Posavini, sve je to dobro. Međutim bez političke potpore Hrvatske Hrvati u BiH će nestati, a s tom političkom potporom i rješavanje svoga statusa oni itekako imaju ekonomski kapacitet da sve ove stvari rješavaju sami, pa jednog dana budu i potpora RH. I to je ključno, politička pomoć. Druga kategorija su tradicionalne hrvatske manjine u okolnim zemljama, neke od tih zemalja su članice EU, neke aspiriraju to biti i u tom smislu Hrvatska prije svega treba inzistirati na istoj razini manjinskih prava Hrvata u tim zemljama, na istoj razini na kojoj manjine ostvaruju prava u Hrvatskoj, pa i neke manjine koje kao matične zemlje doživljavaju te zemlje u kojima su Hrvati manjina, Hrvati o kojima govorim. Treća kategorija je hrvatsko iseljeništvo. Jučer smo ovdje imali raspravu o popisu stanovništva gdje smo iznosili porazne demografske brojke, o tome da će vrlo vjerojatno popis pokazati da nas je pola milijuna manje nego prije 10.g., a pitanje je koliko je djelom fiktivan bio i taj popis od 2011. ili da je radno sposobnog stanovništva '91. u Hrvatskoj bilo 3 milijuna, a sada je 2,5 milijuna. Ono čemu se možemo okrenuti i kao demografskom resursu su hrvatski iseljenici.

Njima je također potrebno pomoći u ojačavanju identiteta i osjećaja hrvatstva i veze s Hrvatskom.

U tom smislu raspisati nekakav natječaj za suvremene sadržaje, nekakav uspješan Tik-Tok, klipić koji će predstaviti nešto njima zanimljivo oko Hrvatske, jednom 15-godišnjaku u Sydneyu, Čileu ili u Los Angelesu će biti puno važniji nego nekakav dosadan i staromodni tv program kojeg gleda njegova, njegova baka na kablovskoj televiziji. Dakle, to su potpuno drugačije stvarnosti i potpuno drugačije vrste problema. Kao što sam rekao, dobro je da ovaj ured postoji, ali ured ne može popuniti one praznine koje ostavlja nedostatna hrvatska vanjska politika i to treba istaknuti. To se posebno odnosi na situaciju Hrvata u BiH. Evo dat ću jedan primjer, vrlo suvremen sa jednom ekskluzivom koja se tiče odnosa politike RH prema Hrvatima u BiH. Prije mjesec dana ja sam s ove govornice upoznao hrvatsku javnost s plodovima onoga što je predsjednik vlade Andrej Plenković definirao najvećim hrvatskim diplomatskim uspjehom u kandidaturama za međunarodne institucije i potvrdom kako kaže Plenković snažnog vanjsko političkog položaja Hrvatske danas. Riječ je dakako o izboru i radu Marije Pejčinović Burić na funkciji glavne tajnice Vijeća Europe. Posjetit ću da je tada povod mom govoru bila izjava neizabranog birokrata Christophea Poirela, šefa uprave za ljudska prava i Vijeća Europe koji je nakon 5-dnevne virtualne posjete BiH izjavio, citiram: Vrijeme je da BiH pređe na drugačiji i moderni sistem u kojem ne postoji diskriminacija i koji nije temeljen na konstitutivnim narodima. A konstitutivni narodi su temelji ustava BiH. Dakle, dogodilo se da jedan nevažan birokrat doljeva ulje na vatru i povećava već ionako narušeno povjerenje među Bošnjacima, Hrvatima i Srbima u BiH. Naravno, ta Poirelova izjava koja je dovela u pitanje konstitutivnost naroda naišla je na oduševljeno odobravanje drugog bošnjačkog člana predsjednika Željka Komšića koji je istaknuo da ona ima historijski značaj i da je vrijeme za uspostavljanje, citiram, građanske države o kojoj zdušno zadnjih dana govori g. Bakir Izetbegović, građanska država. A svi mi znamo ili bismo trebali znati da takva građanska država je de facto sinonim za muslimansku državu u kojoj će Hrvati biti manjina. Dakle, u trenucima kad u medijima čitamo da Hrvatska na razini EU poduzima važne diplomatske aktivnosti za dobrobit BiH, njene budućnosti i budućnosti Hrvata u BiH kojima se ovaj ured eminentno bavi, a koje će nadam se uroditi plodom i zašto će vladajući uvijek imati našu podršku, glavna tajnica Vijeća Europe Marija Pejčinović Burić šuti i ne ne negira, ne negira da su stavovi njenih podređenih ujedno i njeni stavovi odnosno stajališta Vijeća Europe. O čemu je riječ? Odbor za Hrvate izvan Hrvatske kojem sam potpredsjednik uputio je početkom ovog mjeseca pismo s konkretnim upitom Mariji Pejčinović Burić, zanimalo nas je jesu li stavovi tog birokrata Poirela ujedno i stavovi Vijeća Europe i njeni stavovi i može li potvrditi da je Poirel doista izrekao da je vrijeme za ukidanje konstitutivnih naroda kao temelja BiH? Jučer smo od Marije Pejčinović Burić dobili pismo u kojem nema nikakvog odgovora na naša pitanja. Naprotiv, dobili smo pismo u kojem Pejčinović Burić nama docira i tumači presudu Europskog suda za ljudska prava, te što je do sad Vijeće Europe učinilo. Dakle, ni danas nakon što smo primili njeno pismo ne znamo je li glavna tajnica Pejčinović Burić misli da u BiH treba sustav koji, citiram, nije temeljen na konstitutivnim narodima. A mi govorimo o tome treba li dati, ponavljam, za nekakav župni dvor, nogometni klub u srednjoj Bosni ili u Hercegovini nekakvu manifestaciju. Pitam se je li hrvatska vanjska politika danas zapravo koherentna, jedinstvena, domoljubna i ima li zajednički smjer? Možda naša vanjska politika ima dva lica. Koje je pravo lice hrvatske vanjske politike? Jel to ona koja formira isprazne birokrate i čate, koja šalje razne Marije Pejčinović Burić i njene asistente po međunarodnim institucijama kako bi vladajući mogli piarovski puniti prostor i pričati o svojim uspjesima da bi na kraju dobili to da takvi za uzvrat ne žele čak ni odgovoriti na pitanja saborskih zastupnika i saborskog odbora od kojih su donedavno tražili povjerenje za obnašanje ministarske funkcije ili je to odlučila jedinstvena hrvatska vanjska politika čiji diplomati državu stavljaju ispred svega i koja će jednog dana, primjerice, uvjeriti ostale članice EU da Srbija ne može postati članica EU dok se ne riješi pitanje nestalih, primjerice. Ili status manjina u Srbiji recipročno onome kako je situacija u susjednim zemljama članicama EU. Ili da nema napretka za BiH dok se ne osigura ravnopravnost Hrvata s ostalim konstitutivnim narodima. Volio bih da je to ovo drugo, ali kako mogu to biti siguran kad nam je Pejčinović Burić predstavljena kao najveći hrvatski diplomatski uspjeh zadnjih godina. Dakle dva desetljeća „ćatizacije“ hrvatske diplomacije očito ostavlja trag, a rezultat je da u Vijeću Europe, ponavljam, imamo osobu koja ne odgovara izravno na pitanje hrvatskih saborskih zastupnika koji predstavljaju narod preko kojeg je glavna tajnia došla do te funkcije. Kolegice i kolege, da ne bude zabune, mi podržavamo svaku akciju naših diplomata u korist ostvarivanja svih važnih strateških hrvatskih ciljeva, pogotovo onih koji se odnose na poboljšanje položaja Hrvata i u BiH i u Srbiji i u drugim zemljama u susjedstvu i odnosa s hrvatskom dijasporom. Međutim, Hrvatska je članica Daytonskog sporazuma i kao takva mi ne smijemo odstupati od naših prava. Imamo pravo dizati glas kad se taj Sporazum krši. Nećemo šutjeti na eklatantne primjere „ćatizma“ naših službi, a pogotovo kad nam stižu docirajući upute isprazni odgovori, ljudi koji su se do jučer predstavljali kao veliki domoljubi i profesionalci, a danas glume građane svijeta po salonima New Yorka, Strasbourga ili Bruxellesa. Kasnije ću u pojedinačnom govoru, osvrnuti ću se na stanje Hrvata u Srbiji, Crnoj Gori, Kosovu, Sloveniji, koje je u mnogo čemu zabrinjavajuće, a kao najavu, samo ću navesti odgovor Nikole Selakovića, ministra vanjskih poslova Srbije na hrvatsku prosvjednu notu zbog prijetnje smrću hrvatskim predstavnicima u Srbiji. Kaže Selaković, citiram, to je jedna od najglupljih i najbesmislenijih nota koje smo do sada primili. Odgovor našeg ministra vanjskih poslova na to je kme, kme, da je to strašno, da je to nečuveno, kako je Selaković odgovorio. Hvala. Idemo na drugu raspravu. Klub zastupnika nacionalnih manjina i poštovani kolega Robert Jankovics.

Poštovani g. predsjedniče, cijenjeni državni tajniče, cijenjena državna tajnice, poštovane kolegice i kolege. Klub zastupnika nacionalnih manjina je vrlo pomno prostudirao Izvješće koje nam je danas točka dnevnog reda. Dakle Središnji državni ured za Hrvate izvan Hrvatske kao glavna institucionalna veza RH i Hrvata izvan RH je iznimno važna za Klub zastupnika nacionalnih manjina i zaista, ako postoji klub koji je oduvijek podupirao rad Središnji državni ured za Hrvate izvan RH to smatram da smo upravo mi. U ovom Izvješću, ako se u prvom dijelu svog izlaganja mogu baviti sa ove 4 točke koje sam smatrao posebno bitnim naglasiti, dakle 6 programa koje su dakle najvažnije u Izvješću Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan RH, to je dakle potpora hrvatskom narodu u BiH, potpora hrvatskoj nacionalnoj manjini od 12 europskih zemalja, dakle to su zemlje Srbija, Mađarska, Slovenija, Crna Gora, Češka, Italija, Austrija, Kosovo, Makedonija, Rumunjska, Slovačka, zatim program potpore hrvatskim zajednicama u iseljeništvu. Zatim imamo posebno bitan, smatram program financiranja posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan RH jer jasno je da posebno u svjetlu svih ovih problema, koje ovdje čujemo, jasno da se neki jako važni projekti ne mogu provući niti kroz javne pozive niti kroz javne natječaje, takva su bila dakle i Hrvatska kuća u Vojvodini, kao i sjedište Hrvatske riječi u Subotici. Dakle ovim toga, tu postoji vrlo važan dio i on je za budućnost odnosa, jako bitan, to je program, dakle program stipendiranja studenata pripadnika hrvatskog naroda, s posebnim naglaskom dakle na povećani broj upisnih kvota za te studente na hrvatskim sveučilištima i program učenja hrvatskog jezika u RH za Hrvate izvan RH. Dakle tih 6 segmenata koji obuhvaćaju temelj onoga što Središnji državni ured za Hrvate izvan RH radi, smatram dobrim i izvrsnim zapravo temeljem, posebno znajući i osobno većinu kolega koji tamo rade. Kada pogledamo drugi važan segment Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan RH, to je financije, zaista, dakle u 2019. nekih 70-tak milijuna kuna, samo putem Središnjeg državnog ureda, za oko 240 projekata, 90 u BiH, 150 izvan BiH, dakle jasno je da je napredak u odnosu na prethodne godine vidljiv, jasan, financijski ja mogu dodati, moj komentar da je uz te iznose još jedna nula, g. državni tajniče, onda bi mi i to podržali. Smatram dakle da je napredak u financiranju dobar, međutim, zasigurno prostora ima jer poznavajući hrvatske zajednice okolo, znam da ima dosta programa koji bi zaslužili i veće financiranje. Što se tiče jednog od ureda Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske, to je Ured dobrodošlice za Hrvate povratnike, koji dakle je u 2019. g. novih 88 hrvatskih državljana pomogao, to je iznimno važan pothvat. Ono što je možda posebno važno naglasiti, ovdje u prethodnim raspravama i u replikama o tome bilo riječi, to je dakle institucionalizirana suradnja bilateralna između RH i zemalja s kojima postoje sporazumi bilateralni o obostranoj zaštiti manjina, njih je 5. Za sad, mi se nadamo da će uskoro biti i 6 sa R. Češkom. Dakle to je od 1995. sa Mađarskom, 1996. sa Italijom, 2004. sa Srbijom, 2007. sa Sjevernom Makedonijom i 2009. sa Crnom Gorom. Mislim da su tih 5 sporazuma dosad potpisanih iznimno utjecali kako i na prava Hrvata u tim zemljama, naravno uvijek uz poteškoće ali to drugačije i ne može, ali i na prava tih manjina ovdje u RH, jedna od kojih je i moja, dakle mađarska manjina i zaista smatramo da je u proteklih 5 g. donošenjem operativnih programa za nacionalne manjine, kako one od 2016. na nivou Vlade, ona od 2016. do 2020. kao i ona nova od 2021. do 2024., zaista utjecala na bolje razumijevanje potreba nacionalnih manjina ovdje u RH i smatramo kako imamo još prostora, doduše za napredak ali smatramo to iznimno važnom porukom na okolnost prava Hrvata u tim zemljama, da se može i da upravo to što ovdje u Hrvatskoj pokušavamo i činimo sve što možemo, institucionalizirati tu potporu, da dakle to osiguramo i Hrvatima koji žive u zemljama s kojima Hrvatska ima potpisan dakle bilateralni sporazum. Ovdje smatram potrebnim s obzirom na dosta negativan kontekst prethodni, naglasiti kako ja možda najbolje poznam hrvatsku zajednicu koja živi na području Mađarske, ovdje mislim da je dobro za cijelu atmosferu naglasiti da Hrvata u Mađarskoj prema popisu prije 10 g. ima 26 774, oni neslužbeno tvrde, ja sam i osobno dobar s njima je mađarska zajednica u Hrvatskoj i hrvatska zajednica u Mađarskoj desetljećima njeguju izvrsne odnose, smatram da ih ima dosta više međutim nisu kao takvi pisali na popisu stanovništva a godišnje samo za 2019. g. je središnjoj organizaciji hrvatske zajednice u Mađarskoj koja je zove Hrvatska državna samouprava u Mađarskoj, dakle odobreno od strane vlade Mađarske za njihove programe 48 milijuna kn normativno i sve ide dakle putem Hrvatske državne samouprave koja ima osnivačka prava nad školama na hrvatskom jeziku, ona održava desetak institucija hrvatskog naroda na području Mađarske, evo za možda one koji ne znaju, to su dakle vrtići, osnovna škola, učenički dom u Santovu, pa zatim u Pečuhu vrtić, osnovna škola, gimnazija, znanstvene institucije, u Budimpešti kulturni i obrazovni centar Hrvata u Mađarskoj, u Pečuhu Hrvatski klub „August Šenoa“, u Gornjem Svetom Martinu kulturni i sportski centar Hrvata „Josip Guljaš Đurin“, u Baji kulturni centar Hrvata Bačke, zatim pedagoški centar Hrvata u Mađarskoj, u Budimpešti, zatim vrtići hrvatske u Sambotelu itd. Dakle, govorimo o jednoj iznimno dobro organiziranoj manjini koju vlada Mađarske vrlo, vrlo velikodušno rekao bih, normativno, 48 milijuna kuna je bilo 2018. a ne znam, nisam dobio podatke za zadnje dvije godine, sigurno nije manje.

Ono što je važno da možda naglasimo još jedan problem kojeg nikako da riješimo za hrvatsku zajednicu u Mađarskoj pa evo, nek bude ja njihov odvjetnik danas, dakle to je pitanje objekta, korištenja objekta Vlašićima na otoku Pagu gdje se svako ljeto provode vrlo važno obrazovanje upravo 6 dakle učenja hrvatskog jezika, g. Milas naravno svaki detalj toga zna pa pozivam Središnji državni ured, o, oprostite Ministarstvo državne imovine da na pomogne oko rješavanja tog problema Hrvata u Mađarskoj. Što se tiče iznesenih pravno-političkih problema sa susjednim zemljama, želim naglasiti da Klub zastupnika nacionalnih manjina te probleme hrvatskog naroda i hrvatskih manjina osjeća za svoje isto kao što to osjećamo i sa neravnopravnošću hrvatskog naroda u BiH-u po pitanju posebno izbora njihovog zastupnika u predsjedništvo, gdje Bošnjaci biraju hrvatskog predstavnika, pitanje posebno aktualnog problema bunjevačkog jezika, zasada samo u Subotici, nadam ništa dalje od toga odnosno nadam se da ćemo i to uspjeti riješit političkim putem odnosno posebno nepriznavanje hrvatske manjine u Sloveniji mada je napredak sa mogućnošću deklariranja kao Hrvatima na predstojećem popisu stanovništva vrlo važan napredak i tu čestitam svima koji su na tome učestvovali. Ja vas molim da nam se obratite a najmanje što možemo je da ćemo poduprijeti ovo izvješće i molim vas samo hrabro dalje. Idemo na treću raspravu, Klub zastupnika Hrvatskih suverenista i poštovani kolega Marijan Pavliček, izvolite.

Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče. Hrvati imaju jednu od najvećih dijaspora u odnosu na broj stanovnika, slično kao što ima Ukrajina, Poljska, Irska i po svim statističkim podacima, ima nas nešto više izvan RH nego u samoj domovini. Nažalost, u zadnjih 30-ak godina, brij Hrvata se smanjuje i u domovini i u iseljeništvu. I unatoč tome što su zadnjih 10-ak gotovo 200 000 Hrvata napustili Hrvatsku trbuhom za kruhom i nastanili zapadno europske zemlje, broj Hrvata se u globalu u iseljeništvu također smanjuje. Razlozi su možda čak i jednostavni, čista asimilacija kada negdje živite 50, 100 ili nekoliko stotina godina i tu hrvatska nacionalna manjina nije nikakav izuzetak u odnosu na ostale nacionalne manjine, što se tiče asimilacije kroz duži niz godina. Međutim ovdje bih htio istaknuti dva problema, to je problem hrvatskog naroda u BiH-u kao konstitutivnog naroda, gdje nažalost nismo uspjeli riješiti glavna pitanja to je pitanje izbora hrvatskog člana predsjedništva, nismo uspjeli riješiti osiguranje televizijskog programa za Hrvate u BiH i broj Hrvata u BiH nakon Domovinskog rata je drastično opao, posebice u Središnjoj Bosni, gdje smo doslovce pali na razinu nacionalne manjine i bojim se da će naši potomci samo u knjigama učiti o tome da je Bosna kolijevka Hrvata ukoliko se ovaj trend i dalje nastavi.

Radi se o području gdje nikad rata nije bilo. Sjetimo se 90-ih godina, velikosrpske politike Slobodana Miloševića, humanog preseljenja koje je proveo ratni zločinac Vojislav Šešelj, gdje je gotovo 40 tisuća Hrvata napustilo područje Srijema. Sjetimo se mjesta kao što su Gibarac, Kukujevci, Hrtkovci, Slankamen, Nikinci, Golubinci, mjesta gdje je Hrvata nekad bilo 30, 50, a negdje čak i 90% Danas ih ima samo u tragovima. Sjetimo se i Subotice, kao što sam već rekao, početkom 20. st. grad sa najviše Hrvata na kugli zemaljskoj, čak nekoliko tisuća više nego što ih je bilo u Zagrebu, sjetimo se Petrovaradina gdje je Hrvata bila nekad preko 98% No, kao da ni to nije bilo dovoljno velikosrpskoj politici pa su već 90-ih godina odlučili Nacionalni hrvatski korpus razmrviti tako što će ponuditi pored hrvatske nacionalnosti, još jednu naciju, tzv. bunjevačku, a zadnji čavao u lijes se događa, evo, zadnjih nekoliko tjedana kada je pokrenuta procedura u skupštini općine Subotica gdje bunjevački jezik treba postati službeni jezik pored dosadašnjih mađarskog, srpskog i hrvatskog jezika. Jedan izmišljeni, uvjetni jezik, jedan dijalekt hrvatskog jezika i svi jezikoslovci i hrvatski i srpski, to potvrđuju. Međutim, službena državna politika Srbije, kao i njihovi predstavnici, prvenstveno Srpske napredne stranke u Subotici ovu politiku i dalje provode. Hrvatska je uputila prosvjednu notu, državna politika Srbije se doslovce ismijala na tu prosvjednu notu i ukoliko budemo dozvolili da bunjevački jezik postane službeni na području Subotice, nikad nitko ne treba staviti u usta da je R. Srbija nama prijateljska država. Prijatelji to jedni drugima ne rade. Što bi napravio Aleksandar Vučić i R. Srbija kada bi RH u nacionalno miješanim sredinama ponudila, primjerice banijski kao službeni jezik ili kordunaški ili vlaški? Što bi napravio kolega Milorad Pupovac? Vjerojatno bi cijela EU znala o tome i dobila bi odmah packu i bili bi manji od makova zrna, ne bi ni pomislili tako što napraviti. Nažalost R. Srbija i dalje provodi svoju politiku cjepkanja i mrvljenja Hrvatskog nacionalnog korpusa u Vojvodini. Ja stvarno smatram da, državni tajniče Milas, radite dobar posao, ali isto tako smatram da jednostavno ovaj Ured mora imati puno veće ovlasti. Očekujem da ćete u dogledno vrijeme postati ministarstvo jer Hrvatskoj treba ministarstvo za iseljeništvo sa puno većim proračunom, sa puno većim ovlastima, gdje ćete moći sa svega nekoliko desetaka milijuna kuna pozlatiti hrvatska sela u Vojvodini.

Znate što su to? To su vam zemljani putevi bez asfalta, bez tucanika. Cijela Hrvatska zna da u Hrvatskoj postoje sela koja nemaju električnu energiju i to je sramota ove države. Isto tako je sramota R. Srbije da pretežito naseljena hrvatska sela imaju prtene putove. Ajmo osigurati veća sredstva u državnom proračunu za državni, Središnji državni ured za Hrvate izvan RH, ajmo sa svega nekoliko desetaka milijuna kuna pozlatiti ta sela i sačuvati hrvatsku zajednicu u Vojvodini. Možemo se ugledati često tu na R. Mađarsku na koji način oni štite svoju nacionalnu manjinu, na koji način oni pomažu svojoj nacionalnoj manjini, poticajnim mjerama obrtnicima, poljoprivrednicima, svima onima koji pohađaju mađarske vrtiće, mađarske škole i to je primjer kojim treba ići Hrvatska, samo treba ovaj Središnji državni ured dobiti veće ovlasti i ono što je još bitnije veća financijska sredstva i tada možemo sačuvati ono malo Hrvata još što je ostalo na području Vojvodine. Izvolite.

Evo, prije nego se osvrnem na ono što sam pročitao i čuo od vas, g. državni tajniče, da se osvrnem na izlaganje moje dvojice prethodnika, mlađahnih hrvatskih talentiranih političara i sjetit se vremena kad sam ja ovako kao Pavliček bio jedno 35, 6 godina pa ako bi govorio prije nekoga starijeg, i ispričao dio onoga što je on planirao reći, onda bi rekli pojeo si mi diskusiju, ti i Raspudić ste mi malo diskusije pojeli, ali to je meni drago. Ja se mogu prilagoditi pa ne ponavljati ono što ste vas dvojica dobro obradili nego ću dakle, e, kad sam pohvalio vas dvojicu, moram se zahvaliti i dvojici kolega iz Kluba Domovinskog pokreta ovdje, g. Bartulici, predsjedniku kluba zastupnika, isto tako predsjedniku Domovinskog pokreta g. Škori koji su mi ukazali čast i povjerenje mi je čast govoriti na ovu temu, a pripremili su se njih dvojica i pripremili su dobre govore, pripremili su dobre govore i jedan i drugi i dali su meni priliku. Kad sam vidio da je Strategija unutra, a može bit da je to i njima bio razlog da mi to povjere jer ta Strategija je meni kroz rat i kroz vojsku je nešto bliskije pa sam prvo g. državni tajniče, tražio u onome što sam od vas čuo i pročitao, vidjeti imamo li mi strategiju koja bi štitila Hrvate izvan RH i nisam to našao ni u predgovoru, a nisam našao ni u vašem izlaganju. Našao sam nešto na prvoj strani, evo da budem autentičan, što je vrlo zanimljivo i zbog toga sam i postavio ono zastupničko pitanje. Kažete, uspješno održane 3 sjednice međuvladinih mješovitih odbora za zaštitu nacionalnih manjina sa srpskom, makedonskom i mađarskom delegacijom i zato sam pitao, je li to što bi Bosanci rekli, održano u đuture ili sa svakim posebno, pa je ovo što je, s obzirom da je održano sa svakim posebno, to mi je puno draže. Iako me nervira i činjenica uz dvije pristojne, nama prijateljske države, tu mislim na Sjevernu Makedoniju i tu mislim na Mađarsku, koliko ono vremena imam, smijem posvetiti, kroz povijest, družili smo se sa svakim, najmanje zlo su nam u zajedničkoj državi bili Mađari. Dakle, uz dvije prijateljske i pristojne države, treća je jedna potpuno iracionalna nama neprijateljska Srbija i onda me malo zasmeta ova priča odnosno u tekstu, Izvješća da su održane uspješne sjednice. Jesu one po rasporedi po dnevnom redu bile kako Bog zapovijeda ili je nakon tih sjednica polučen nekakav uspjeh? Pa vidimo li što se događa u Srbiji? Dakle, uspješno se provodi nad Hrvatima etničko čišćenje onako kako lijepo kolega Pavliček reče, uvođenjem nepostojećeg bunjevačkog jezika, također se ide sa potpunim poništenjem hrvatskog entiteta. To je projekt. Taj projekt je počeo prije 3 godine, mislim da je to bila 2018. kad je u UN-u bila ona njihova čuvena izložba, pa je nakon toga krenuo film, pa je nakon toga krenula posjeta Jasenovcu. Ja razumijem da se u Jasenovac uđe u 8. mj. kad je taj logor proradio, ja razumijem da se u Jasenovac uđe u 4. mj., ali što su imali novoizabrani patrijarh Porfirije, pakrački episkop, je li ovaj episkop ili arhiepiskop, ne znam, što su oni imali raditi u Jasenovcu? I to pazite, došli su oni posjetiti manastir u Jasenovcu. Pa ja sam proučavao te srpske manastire. Do 2000. g., tražio sam, do 2000. g. to je bila jedna mala crkvica koja je iz političkih razloga pretvorena u manastir. Ja ne znam je li vi znadete da Srpska pravoslavna crkva po Jasenovcu na veliko kupuje zemlje. To sve ima jasne političke poruke, to sve ima jasne političke ciljeve. I ovo demoniziranje i dehumaniziranje Hrvata, to je s ciljem da jedan običan Srbin, ovakav ili onakav, da poludi na nas Hrvate jer sve ono, ja sam prije 15-tak dana rekao, zločinstva, a tu su Srbi svjetski prvaci koja su činili u balkanskim ratovima, koja su činila u II. svj. ratu, sve ono što su oni činili, a to je lijepo opisao i Dimitije Tucović i još neki europski spisatelji, oni to pripisuju nama i normalno je da onaj polupismeni Srbin kad čuje tako nešto da podivlja i da onda trpi pritisak ta naša nesretna manjina, a ne zna se ljudima objasniti da, pa Hrvati u Srbiji i to na povijesnoj hrvatskoj zemlji, kad dođe sat povijesti vidjeti ćemo kad je ta Vojvodina postala njihova, kad je Beograd postao njihov. U povijesnoj hrvatskoj zemlji Hrvati nisu Srbe krivim okom pogledali, a oni su nad nama silne pokolje vršili u Domovinskom ratu, ... [[Govornik se ne razumije.]] pazite, neki dana čitam, 75 žrtava u Baćinu, a pogledajte, žrtava Domovinskog rata, a pogledajte koliko je u tom Baćinu ubijeno Hrvata za II. svj. rata. Dakle, mi moramo, hrvatska politika u svakom trenutku mora znati prenijeti ono što je najvažnije, a to je da je to srpsko zločinstvo i racionalizam povijesna kategorija, ali ja da ne izgubim vrijeme, moram požuriti na nešto drugo. Jedan je 2002. potpisan sporazum sa Srpskom pravoslavnom crkvom, a drugo jedna potpuna politička nepismenost kad se nije znalo što se događa u Crnoj Gori. Crnogorski parlament ima 81 člana. Znate tko je presudio? Mi smo u Crnoj Gori imali vlast najprijateljskiju državu u okruženju smo imali u Crnoj Gori. Umjesto njih na vlast je došla ekipa onih koji su granatirali Dubrovnik, koji su razarali Konavle, koji su činili pokolje po istočnoj Hercegovini i po dubrovačkom zaleđu i to zbog hrvatske nonšalancije i političke nepismenosti. Da je Hrvatska obavila prave razgovore i kontakte i komunikaciju sa Hrvatima jer hrvatski glas je presudio, Srbi su, srpska agentura je ubacila svog agenta da razbije hrvatsko biračko tijelo umjesto što smo izbore prije toga imali člana u Skupštini, mi ga sada nemamo i zbog toga je stanje u Crnoj Gori takvo kakvo jest. Mi, dalje, mi moramo zaista ući u povijest srpsko-crnogorskih odnosa, pa tu pola ljudi misli da je to po srpskoj priči, da je Crna Gora srbijanska Sparta. Prva bitka je bila 1042. g., čuvena Tuđemilska bitka kad se Duklja osamostaljuje i postaje prvi put država. I da vam kažem, neću stić, na Balkanu postoje tri države i tri povijesti, to su na prvom mjestu, Bugari, Hrvati pa onda dolaze Crnogorci. Dakle, što se događa? 1042. kao bizantski vazali, humski knez, rašanski župan i bosanski ban napadaju Duklju koja se osamostaljuje, Duklja se uspjela osamostaliti. Tek kasnije, Stevan Nemanja 1183. ognjenim mačem razara Duklju da Turci nisu došli. Između Crne Gore, kasnije Crne Gore i Srbije bi bili neprestalni ratovi ali moram iskorisiti priliku, pazite što oni rade, Crnogorci?

Nakon toga dolazi božićni ustanak, pokolj nad Crnogorcima su vršili Srbi, gore nego na bilokojim drugim narodom. To je nešto što treba znati, takve tribine je trebalo održavati u C. Gori pa objasniti Hrvatima o čemu se radi, evo meni polako vrijeme isteče, ali mislim da sam najbitnije stvari rekao. Dakle ova strategija, g. državni tajniče, ratna strategija ... [[Govornik se ne razumije.]] koliko imaš oružja, resursa itd., ova strategija, za nju treba uć u povijest pa vidjet gdje smo, što smo i kako smo, koga imamo u okruženju pa nakon tog donijeti jedan strateški plan. Hvala vam lijepa, u pojedinačnom govoru ću vjerojatno još nešto reći. Hvala lijepa.

Odnos s Hrvatima izvan Hrvatske okarakterizirali bismo kao povremeno pozitivan, ali uglavnom nesustavan, nedovoljan, orijentiran dominantno prema HDZ-u u BiH-u umjesto prema Hrvatima u BiH-u i prilično anakron u pogledima i konceptualiziranju naših iseljeničkih zajednica. Prvo bih se fokusirao na ono što smatramo pozitivnim. A to se prije svega odnosi na kulturnu suradnju i akademsku suradnju. Obnova kuće bana Jelačića u Petrovaradinu i Ljudevita gaja u Ljubljani, svakako doprinose emancipaciji naših Hrvata u njihovim domovinama, baš kao što što čine i akademska suradnja i brojne stipendije. Ipak, više od kritike danas bi želio otvoriti neka pitanja. Prije svega, tu je pitanje odnosa prema onom djelu iseljene Hrvatske koji se ponekad naziva novom dijasporom. Aktualne politike prema Hrvatima izvan Hrvatske temeljene su na političkom i tradicijskom građenju identiteta i povezivanju tradicionalnih iseljenih zajednica s Hrvatskom, što samo po sebi ne mora biti loše, ali je neambiciozno jer je suvremena Hrvatska mnogo više od tradicionalne i ruralne kulture. Hrvatska je i urbana i moderna, također. Osim toga, normativni pristupi identitetu naprosto ne odgovara stvarnosti u kojoj živimo. Hrvatska i dalje gradi svoj suvremeni identitet u svim njegovim aspektima. U tom smislu, razumijemo orijentaciju prema tradiciji, to je onaj dio koji je iza nas, koji je većim djelom neupitan. Međutim odmak od ugrađivanja naše zbilje u odnos prema Hrvatima izvan Hrvatske je naprosto neambiciozan i nemaštovit. Ta neambicioznost i orijentacija prema tradiciji, osobito dolaze na naplatu kada je u pitanju odnos prema novoj dijaspori jer to su ljudi koji se ne moraju upoznavati s našom kulturom i običajima. To su ljudi koji su domovinu napustili nedavno i to su učinili zbog različitih razloga nego naša stara dijaspora. O tome govori i niz istraživanja provedenih u zadnjih nekoliko godina. Jedna od čestih poruka koje čujemo od političara je o tome kako se radi mnogo na povratku tih ljudi u Hrvatsku. Ovakav pristup sasvim sigurno ne doprinosi tom cilju. Poruke poput one ministrice Tramišak koja je nedavno izjavila da će se EU fondovi koristiti da se novu dijasporu vrati u Hrvatsku, mogu kod tih ljudi izazvati samo podsmijeh. Opravdano. Ti ljudi su samo djelomično otišli iz Hrvatske trbuhom za kruhom. A mnogo više jer im je život u zemlji koja ignorira svoje duboke društvene probleme poput sveprisutne korupcije i nepodnošljive društvene tenzije, postao neprihvatljiv. Drugim riječima, više su otišli zbog političarki i političara koji misle da su EU fondovi nekakva panacea za svo zlo nego zbog nedostatka ljubavi prema domovini ili niskih plaća, koje dakako, nisu maleni problem. Uz sve poruke o želji za povratkom nove dijaspore, ova Vlada ne čini ništa da bi se to ostvarilo. Prije svega zato što novu dijasporu odbijaju razumjeti. Dok stvari tako stoje, nema ama baš ništa što možete učiniti da te ljude uvjerite da se vrate. I iskreno, najbolje je da ni ne pokušavate jer biste mogli polučiti efekt suprotan od onog koji želite. Iduće pitanje koje želim postaviti odnosi se na očiglednu politiziranost i asimetričnost fokusa politika prema Hrvatima izvan Hrvatske. Jasno je da je težište na odnosu HDZ-a prema HDZ-u u BiH-u a ne prema cjelovitoj hrvatskoj zajednici u toj zemlji. To možete vidjeti i u raskoraku između zbilju koju nam Vlada pokušava oslikati kada govori o svim sredstvima koja su uložena u dobrobit hrvatske zajednice u BiH-u i zbilje koje je u svom komentaru oslikao kolega Kujundžić, naime da unatoč svemu, Hrvati napuštaju BiH. To nerijetko čine baš s hrvatskim putovnicama i dok dio tih ljudi dolazi u Hrvatsku, dio baš poput Hrvata iz Hrvatske, produžuje svoje putovanje prema nekim drugim zemljama. Da ne bude zabune, nikome ne odričemo pravo da putuje s našom odnosno svojom putovnicom. Problematičnim smatramo očito neuspjeh politike prema BiH-u. O tome je s mnogo autoriteta govorio kolega Raspudić i njegovim bih riječima dodao samo ono u čemu ne slažemo a to je da bi hrvatska politika prema BiH-u trebala graditi na inkluzivnosti i ideji građanske države a ne na nacionalizmu koji se pokazao toliko toksičnim i neuspješnim u posljednjih 30 godina. Građanska država ne znači muslimanska država i neće to značiti ako se Hrvatska angažira oko jednakopravnosti hrvatske zajednice u građanskoj BiH. Na kraju želio bih istaknuti još jedan problem koji doprinosi neuspjehu Hrvatske u zaštiti prava i statusa hrvatske manjine u drugom zemljama a to je izostanak sustavnog, integriranog pristupa i vanjske politike bazirane na podacima o problemima. Pomno smo pratili kako je Vlada reagirala u posljednjim primjerima prešutno odobravajućeg odnosa službene Srbije prema napadima na hrvatsku zajednicu. I jako mi je žao što moram reći da je on isključivo reaktivan a uz rijetke iznimke u području kulture, gotovo nikad proaktivan. Politička doktrina Vučićeve, naglašava Vučićeve Srbije je da ne radi iskorake u zaštiti naše manjine ili u pronalasku nestalih osoba dok kod toga nemaju direktnu korist, kao što su je imali kad je prije nekoliko godina trebalo deblokirati pregovore pa je na jednom jedna osoba osuđena za ratni zločin, pronašla savjest i odlučila otkriti lokaciju masovne grobnice u Sotinu. Ako želimo postići iskorake u zaštiti prava i statusa Hrvata izvan Hrvatske, u budućnosti ćemo morati graditi naše politike i pristup na jedan drugačiji nego sada. Hvala i vama. Gđa. Zdravka Bušić govorit će u ime Kluba zastupnika HDZ-a, izvolite.

Ja bih počela ovo moje izlaganje u ime kluba o povijesnim okolnostima. Naime, povijesne okolnosti i stoljetne migracije učinile su, čuli smo mi to nekoliko puta danas, doista su učinile hrvatski narod jednim od rijetkih naroda koji broji gotovo jednak broj pripadnika u domovini i izvan nje. I upravo zbog toga, izuzetno je važno da se od djelu tog hrvatskog naroda, izvan njenih granica brinemo institucionalno. I mislim da u ovom pristupu doista ne bi trebali nekako izlijevati žuč, da bi trebali imat malo više nekako razumijevanja i pa ja bi rekla i skoro totalno jednog konsenzualnog pristupa. Kako strategija te skrbi zapravo ne bi ostale nerealizirane i kako bi se osigurala jedna kvalitetna, ja bih rekla platforma koja će adresirati ove različite potrebe pripadnika hrvatskog naroda diljem, aktivnosti ovog Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske je doista ja bih rekla od vrlo iznimne i velike važnosti. Ured je u 2019. g. u skladu s Ustavom RH kojim se svim Hrvatima izvan RH jamči osobita skrb i zaštita, nastavio je s radom na ostvarenju i ostvarivanju ciljeva i zadaća definiranih upravo strategijom i Zakonom o odnosima RH s Hrvatima izvan RH. Jednaka pozornost u tom radu posvećena je i svim našim zajednicama izvan RH, imajući u vidu sve njihove specifičnosti. Hrvati u BiH-u strateški je interes Hrvatske Republike, što trajno i naglašavamo i nikada nećemo prestati naglašavati, kao što je i povezivanje i osnaživanje odnosa s Hrvatima u BiH-u, očuvanje njihove jednakopravnosti te jačanje hrvatskoga identiteta u toj zemlji. Kako je vidljivo iz izvješća koje je podnio državni tajnik Zvonko Milas, učinjen je značajan pomak u vidu konkretnije i kontinuirane podrške kako strateškim institucijama, tako i ostalim značajnim programima i projektima u BiH-u. Ta potpora vidljiva je ne samo kroz pojačano financiranje nego i kroz vidljiv angažman na području BiH-a, svugdje gdje živi hrvatski narod. Posebice je to vidljivo putem izravne suradnje i redovitih posjeta pripadnika odnosno predstavnika, ja bih rekla svih državnih vlasti Vlade RH. takav jedan izravan uvid u aktualne potrebe i poteškoće s kojima se susreću Hrvati u BiH-u, najbolja je podloga za dugoročno osiguravanje uvjeta, za kvalitetan održivi ostanak, ali i razvoj svih područja života i svih područja života Hrvata u BiH-u. Podupiremo i dalje projekte iz područja kako smo već i naglasili, ovdje se često naglašavalo nekoliko puta, područje najviše obrazovanja, znanosti, kulture, infrastrukture itd. Danas zajedničkim snagama gradimo škole, dječje vrtiće, ceste, domove zdravlja, bolnice, studentske i domove za starije i nemoćne osobe. A naravno, već je dosta naglašeno koliko je značajna potpora, pogotovo u zadnje vrijeme, medijima na hrvatskom jeziku. Posebno pozdravljamo potporu projektima koji omogućavaju otvaranje novih radnih mjesta i to se naglasilo nekoliko puta, to su područja, projekti iz područja turizma i poljoprivrede koji sukladno prirodnim potencijalima BiH-a mogu zaista biti pokretači razvoja cjelokupnog kraja, ovdje govorim posebno o Posavini, Hercegovini i središnjoj Bosni. Skoro 100 zajedničkih projekata iz ovih područja garancija su dugoročne opstojnosti Hrvata u BiH-u.

I državni tajnik je to naglasio i ja se slažem, apsolutno se slažemo da je obrazovanje jedno od bitnih i onih prvih postavki i pretpostavki. Gradnjom ovih kao i uređenjem te dodatnih opremanje već postojećih škola, učeničkih i studentskih domova i športskih dvorana, mladima se zapravo osiguravaju primjereni uvjeti za učenje i studiranje u sredinama u kojima žive, čime se ih motivira za ostanak u njihovoj domovini odnosno BiH-u. Značajnu potporu ostanku posebice mladih, vidimo u programu stipendiranja studenata, Hrvata koji studiraju u BiH-u, također se o tome govorilo, svake godine, sada, znači podiglo se na to čak na 100%, ima 400 studenata Hrvata koji studiraju u BiH-u. A sve to uz potporu hrvatske Vlade. Kroz potporu različitim kulturnim projektima, osigurava se jačanje hrvatskog kulturnog identiteta i njihov zapravo, tako se prenosi na mlade generacije gdje se iskazuje zapravo neupitna pripadnost tog ... [[Govornik se ne razumije.]] identiteta jednom europskom kulturnom krugu i prostoru. Potreba izgradnje dječjih vrtića koju je RH snažno podržala, također je živ pokazatelj želje Hrvata u BiH-u da u BiH-u oni vide i svoju budućnost. Podržavaju se projekti prometne i druge infrastrukture neophodne hrvatskim povratnicima i onima koji se žele vratiti što je posebice važno za Republiku Srpsku gdje rijetko za svoje projekte dobivaju nažalost potporu lokalnih i entitetskih vlasti. Poznato da je u BiH-u postoji deficit medija na hrvatskom jeziku a znamo koliko su mediji važni u smislu daljnje demokratizacije društva ili senzibilizacije javnosti na pojedine teme od općeg dobra. Stoga smo dali potporu mreži portala na hrvatskom jeziku ali i boljoj tehničkoj opremljenosti Radiotelevizije Herceg Bosna.

S ovom praksom se krenulo godinu dana ranije i to u Vitezu u srednjoj Bosni. Zaključno, kroz sve ove programe i projekte i zapravo ostvaruju se suradnja s udrugama i ustanovama u BiH-u, Vlada RH doista pokazuje jednu bezuvjetnu i ustrajnu brigu o svim Hrvatima na području BiH-a i ja bih rekla, doista to svi a ne stranački kao što smo ovdje čuli. Što se hrvatske manjine tiče, vidljiva je snažna potpora institucijama i udrugama hrvatske nacionalne manjine u 12 europskih zemalja koja se odlikuje svojom sustavnošću i doista mislim da možemo biti ponosni što ovaj Središnji državni ured radi na tu temu. U suradnji sa hrvatskim veleposlanicima, Središnji državni ured je u 2019. g. proveo javni natječaj za programe i projekte udruga, ustanova i organizacija hrvatske nacionalne manjine u 12 europskih država putem kojem im je osigurano ukupno 5 milijuna kn, što je povećanje čak od 67% u odnosu na 2016. godinu.

Moja greška.

Izvolite. Ima li većeg paradoksa, kolegice i kolege da o projektu Slavonija dakle o Hrvatima u Hrvatskoj raspravljamo u gluho doba noći a o izvješću Ureda za Hrvate izvan Hrvatske raspravljamo kako bi se to na hrvatskom jeziku reklo, u prime timeu? Ja mislim da je to dovoljno za uvod. Dakle, osim godišnjeg izvješća dakle Ureda za Hrvate izvan RH, slična rasprava se uvijek ponavlja i kada govorimo o provedbi Deklaracije o položaju hrvatskog naroda u BiH-u. dakle, to je jedna ovako redovna analiza vanjskopolitičkih odnosa RH sa dva svoja susjeda, sa još nekoliko slobodnih likova gdje spomenemo novu dijasporu, gdje spomenemo Hrvate u Mađarskoj, Češkoj, Makedoniji itd., ali najveći dio rasprava se ovoga odnosi na Hrvate u BiH i na Hrvate u Srbiji ako postoji neka incidenta situacija, a obično se to ovako, ovako dogodi. Tako da smo u ovome, u raspravama klubova počeli od Tuđemilske bitke prije nekoliko stotina godina između Duklje i Srbije, a završili smo na čatizmu, dobar izraz Nino, dakle na ponašanju glavne tajnice Vijeća Europe koja je donedavno bila ministrica RH, a tiče se Hrvata u BiH. Dakle, vrlo širok, vrlo širok dijapazon i doista za 10 minuta nije ovaj dovoljno. Pa ću se ja zadržati na 3 teme dakle položaj Hrvata u Crnoj Gori, Srbiji i BiH. Kada o tome govorimo onda moramo biti svjesni da i oni o kojima govorimo, a to su i Hrvati u Crnoj Gori, BiH i Srbiji, ali i svi građani tih zemalja vole čuti što mi mislimo o njima kao što mi pratimo što oni govore i o Hrvatskoj i na to reagiramo. Tako da kad se kad govorimo u tom smislu nije dovoljno se obraćati samo Hrvatima nego i onima od kojih najviše ovisi, a to je vlast u tim zemljama, hoće li položaj Hrvata biti bolji ili lošiji. Dakle, što se tiče Crne Gore ja sam jako zadovoljan što je gospodin Prkačin vlast koja se zalaže za citirat ću, građansku sekularnu i antifašističku Crnu Goru opisao kao prijateljsku Hrvatskoj. To je jedno, ja sam jako zadovoljan s time i drago mi je dakle da gospodin Prkačin također vidi građansku, sekularnu i antifašističku Hrvatsku kao prijateljicu građanskoj, sekularnoj i antifašističkoj Crnog Gori i o Crnog Gori neću dalje. Da, dakle Hrvati su trebali HGI ili njihova konkurentska stranka trebala je dobiti 0,35% glasova da bi ušla u crnogorski parlament. Taj jedan mandat je mogao, ali matematički ipak ne bi uzeo jer bi uzeo DPS-u promijeniti parlamentarnu većinu i danas bi vlast u Crnoj Gori bila drugačija.

Srbija, na vlasti u Srbiji je SNS koja je članica Europske pučke stranke, pridružena, dakle kolege iz HDZ-a vaši. A Demokratski savez Hrvata Vojvodine je ulazio u skupštinu na listi Demokratske stranke članice pridružene partije Europskih socijalista, dakle naši. Jel tako? Hrvatska treba oštro osuditi sve agresivne akte prema pripadnicima hrvatske manjine u Srbiji i sve agresivne akte prema pripadnicima manjina u Hrvatskoj svih nacionalnosti. U tom smislu kolega Glavašević je spomenuo određene kulturne iskorake, da dakle ovo kuća bana Jelačića, neke stvari su se dakle tu popravile, ali ja držim da je to zbog toga što je to u interesu vlasti u Srbiji. Što se tiče priče o Bunjevcima zanimljiva je tu situacija. Tu čak vidim jednu krizu identiteta hrvatske desnice. Naime, za dio Hrvata u Hrvatskoj tvrde da nisu Hrvati nego Jugoslaveni iako se oni izjašnjavaju kao Hrvati. A za dio građana Republike Srbije koji se ne izjašnjavaju da su Hrvati, tvrde da su Hrvati. Kakav paradoks.

Savez bačkih Bunjevaca zatražio je da se proglasi ništavnim akt iz 1945. kojim su svi Bunjevci bez obzira na osobnu izjavu smatraju se Hrvatima. Naime, 14. svibnja 1945. Glavni narodnooslobodilački odbor Vojvodine donio je proglas po kojem se Bunjevci i Šokci moraju, pazite moraju izjašnjavati kao Hrvati.

Ja isto nisam siguran dakle da znamo u kojem što se događalo na zapadnim granicama bivše nam zajedničke države u svibnju '45.-te i nakon toga po križnim putevima nakon svibnja '45. sa Hrvatima. Tako da ispada, a i sa drugima ovima kolaboracionistima bez obzira na nacionalnost. Dakle, ali sad ispada pazite da su na zapadu smanjivali broj Hrvata nasilno, a da su na istoku povećavali broj Hrvata nasilno, a ne ide to tako. Priča o Bunjevcima je priča daleko prije i Vučića i Srbije i bivše one prve Jugoslavije. Ako se netko želi, ako netko za sebe tvrdi da nije Hrvat zašto bi se za njega brinuli? Zašto bi RH se za njega brinula? Ono što je zanimljivo da su neki od tih čelnika Bunjevaca kako kaže Hrvatska dobili hrvatsko državljanstvo jer su se izjašnjavali kao Hrvati, e to bi se trebalo preispitati. Što se to mislim, mi ćemo se brinut o Hrvatima ako vi kažete da niste Hrvati zašto bi se Hrvatska za njih brinula osim ako postoji agresivna politika tjeranja nekoga da se izjašnjava nekako drugačije od strane matične države. Ali onda ne govorimo o Bunjevcima, onda govorimo direktno o njima. Al to nije od danas, to je ima 100 godina ako ne i više. Dakle, radi se o dijelu katoličkog stanovništva u Bačkoj koji za sebe eto ne želi reći da su Hrvati nego da su oni posebni, nisu Srbi jer nisu pravoslavci, ali žele, ok, i kao što, dapače njihovi predstavnici znaju ponekad optužiti ove koji se izjašnjavaju Hrvati da nedovoljno ih štite od ustašizacije. I na kraju BiH, dvije minute pa ću biti vrlo kratak. Ja smatram kolega Raspudiću da Željko Komšić nije drugi nego prvi bošnjački član predsjedništva, drugi je ovaj koji je dobio manje glasova. Tako da nije on manje vrijedan zato što je Hrvat da bude drugi bošnjački član predsjedništva. Međutim, zanimljivo je pitanje recimo položaja Bošnjaka ne u BiH nego u Hrvatskoj o tome nitko nije govorio. Bošnjačka nacionalna manjina je druga po broju svojih pripadnika, dakle srpska ima 180, Bošnjaka 31, pa onda Talijana i Albanaca po 17 tisuća po popisu. A Bošnjaci u Hrvatskoj nemaju pravo izabrati svog zastupnika, nemaju zastupnika u Hrvatskom saboru al onoga kojega oni biraju, zanimljivo. Zašto? Priča o unutarnjem ustroju BiH, dakle u svakoj demokratskoj i kako bi ovi iz Sarajeva željeli reći normalnoj državi, sudbina se određuje na izborima u toj državi. A svi su svjesni da se sudbina te države najviše određuje na izborima u drugim državama. Pri tom mislim više ne na susjedne nego na ove velike svjetske sile. Veća očekivanja dijela stanovništva u BiH su bila od izbora Joea Bidena za predsjednika SAD-a nego izbora bilo kojeg od 3 člana predsjedništva BiH koji bi kao trebali upravljati. Tako da priča o BiH je vrlo komplicirana, svaka riječ i izraz može imati ovoga zapaljive posljedice, a vrlo malo riječi može imati umirujuće, umirujuće posljedice. U 12 sekundi je jako teško izgovoriti puno riječi s umirujućim posljedicama pa želim reći da Klub SDP-a prima na znanje ovo izvješće i predložit ćemo takav zaključak. Kolegice i kolege, nakon ovog općeg uvida u govoru u ime kluba o nezgodnoj situaciji u kojoj se nalazi Središnji državni ured za Hrvate izvan Hrvatske jer ima ograničene ovlasti i sredstva, a mora odgovarati za propuste hrvatske vanjske politike prijeći ću malo na konkretne primjere. Rekao sam da Hrvatima u BiH je prije svega potrebna politička potpora. Politička potpora u obrani konstitutivnosti, jednakopravnosti, onoga što stoji u temelju države BiH točnije Aneksa 4 Dejtonskog mirovnog sporazuma koji fungira kao ustav susjedne države. Njima ne treba milostinja. Pogrešno se u hrvatskoj javnosti stalno interpretira da Hrvati u BiH iscrpljuju kroz tu pomoć RH u stvarnosti je sasvim drugačije. BiH je jedina država s kojom Hrvatska ostvaruje doista ozbiljan suficit u trgovinskoj razmjeni. A ako pogledamo malo puteve te trgovinske razmjere dobar dio toga se plasira preko Hrvata u BiH koji u nekim stvarima su išli i protiv interesa i vlastitih i vlastitih županija i države BiH pogodujući interesima Hrvatske i HEP primjerice Buško blato da ne idem sada dalje. To nije nesposoban narod kojem treba milostinja, evo par primjera mi pada napamet, vi u Grudama imate tiskaru u kojoj se tiskaju udžbenici za francuske škole. Dakle, na međunarodnom natječaju oni su pobijedili sve francuske tiskare i u Grudama se tiska dio udžbenika za francusko školstvo. Na Širokom Brijegu imate tvornicu koja proizvodi aluminijske profile za njemačke vlakove. Imamo tu čovjeka iz Kreševa u par godina nakon rata imali smo čudo ekonomsko među Hrvatima u enklavama u srednjoj Bosni, u Kreševom nije bilo nezaposlenih, nijedan, nema nezaposlenog čovjeka nije bilo u Kreševu. Naravno da tu dio odgovornosti ima i korumpirana dijelom i dijelom i nesposobna politička elita Hrvata u BiH to ih ne skupira, ali osnovni problem je primjerice raspodjela sredstava koje se ubiru porezom i nepravedni koeficijenti. To je nešto što ne pogađa samo hrvatske krajeve u BiH nego pogađa jednu Tuzlu ili Bihać u odnosu na Sarajevo da sad ne ulazim previše u te teme. Što hoću reći? Da političkom potporom Hrvatima u BiH, dakle tu gdje kad će oni biti sigurni promjenom izbornog zakona prije svega da neće biti preglasani, a onda će moći utjecati na zakone i raspodjele poreznih sredstava i druge stvari, a ne da dolazimo u situaciju da su 2 bošnjačka člana predsjedništva Komšić i Džaferović htjeli obustaviti međunarodnom tužbom izgradnju Pelješkog mosta pa nas je spašavao Milorad Dodik nekim vezama i trgovinama s njim, on je uložio veto zamislite i taj veto prolazi skupštinu Republike Srpske, veto na odluku ove dvojice da se blokira Pelješki most. Dakle, bez legitimnih predstavnika Hrvata u BiH, Hrvatska je ugrožena i ekonomski i geostrateški. Hrvatima u BiH je potrebna ponavljam prije svega politička potpora RH, a evo i na primjeru našeg dičnog kadra Marije Pejčinović Burić koja par mjeseci nakon što ode na čelo Vijeće Europe zaboravi tko je i što je pričala i ona njena stranka vidimo kako se to ostvaruje. Što se tiče Srbije, Hrvati tamo nemaju zagarantiranog predstavnika u skupštini. Nekada se birao preko građanskih lista, ovaj put na zadnjim izborima nema ni to, dakle nema predstavnika Hrvata u skupštini. Ja se slažem s Arsenom Baukom da nema prisile o identitetu. Međutim treba vidjeti kakva je atmosfera u Srbiji. Dakle, ako stalno taj egzorcizam ustaškog duha iz Hrvata vlada u Srbiji, evo i Dare iz Jasenovca i ovo zadnje blaćenje Stepinca i sve ostalo, svi ste ustaše, a nudi se tom ugroženom Hrvatu u Vojvodini mogućnost da se on izrazi i kao Bunjevac pa vjerojatno će otklizati prema tom bunjevštvu. Dakle, u normalno atmosferi, naravno nek se on izjasni ako osjeća da je Bunjevac ne Hrvat, on je Bunjevac, sve ok. Ali ajmo vidjeti u kakvoj atmosferi se to odvija i što možemo učiniti iz Hrvatske da se ta atmosfera popravi. Oni se sprdaju, čelnik Srbije se sprdaju s hrvatskim diplomatskim notama.

Pa zamislite da je batina u njihovoj ruci, a ne u našoj jer oni žele u EU, mi tu možemo postaviti neka veta.

Ne mora biti, moja nije, Plenkovićeva očito jeste. I u Crnoj Gori nakon ovih izbora nema predstavnika Hrvata u skupštini. Žalosno je to da vlast Mile Đukanovića, ne bi bio sretan da sad Hrvat Crnogorcima određuje taj jedan da će to biti Milo, ima čovjek svoju političku povijest i povijest i agresije na Dubrovnik, svega što se događalo kasnije i na to ne treba zaboraviti. U Janjevu par stotina ljudi ostalo, u Letnici par desetaka, uglavnom staraca koji su izloženi stalno i fizičkim napadima i kriminalaca i ostalo. Pa mogu li ti naši veliki prijatelji s Kosova koje toliko podupiremo osigurati bar sigurnost tih par desetaka staraca u Letnici i par stotina ljudi u Janjevu bar od tih kriminalaca da ih se obrani? Evo možemo li ih to podsjetit, pa prijatelju učinite nešto za te naše ljude, zaštitite ih. U Sloveniji Hrvati nisu priznati kao nacionalna manjina. Što možemo učiniti po tom pitanju da na popisu da postoji kategorija „Hrvat“

Nadovezala bih se na ovo skandalozno ignoriranje saborskog Odbora za Hrvate izvan Hrvatske odnosno vašeg pitanja i odgovora gđe. Pejčinović Burić. U tom smislu moje je pitanje, ako prihvatimo činjenicu da se ona izdvojila iz ove zemlje i došla na čelo tako važne institucije kao što je Vijeće Europe i tamo provodi politiku koja je barem deklarativno prema Hrvatima iz BiH suprotna od ovoga za što se zalaže nominalno naša vlast, trebamo li mi očekivati i imamo li pravo očekivati reakciju nadležne vlasti u Hrvatskoj i upućivanje diplomatske note gđi. Pejčinović Burić zbog ovakvog postupanja, jednako kao i postupanja osobe koja je ranije spomenuta u tom kontekstu, a koja je sudjelovala u radu njezinog ureda? Ja sam siguran da je na čelu Vijeća Europe osoba iz Bugarske, iz Nizozemske ili iz Italije da na ovakav jasan upit je li ovo što je Poirel izjavljivao zvanično stajalište vaše Vijeće Europe da bi nam ljude odgovorili „jeste“, „nije“, „nije u potpunosti“ i ostalo, a gđa. Pejčinović Burić za koju je bila upregnuta pola godine sva hrvatska diplomacija za njeno lobiranje daje sebi za pravo da nam uopće ne odgovori na to pitanje nego nam docira o presudama Europskog suda za ljudska prava kao da mi to ne znamo. Al to je dobro da se vidi, pogotovo evo 3 zastupnika tu HDZ-a iz BiH, ovo je prvi put da većina ovisi o vama, vas 3-ojica možete srušit ovu većinu, možete ih natjerati da vode politiku koja će pomoći Hrvatima u BiH. Trebate se vratiti sutra među te ljude dole i pogledati im u oči. Evo ja javno kažem Hrvati u BiH Vijeće Europe izravno traži podrivanje Ustava BiH i ukidanje konstitutivnosti koja je zadnja obrana prava Hrvata u BiH. To brani HDZ-ov kadar na čelu Vijeća Europe, HDZ-ovi zastupnici vašim drže većinu, to je ono što ja mogu reći. Kolega Raspudiću, Vučićeva stranka koja u biti sve radi da Hrvate izbriše sa prostora Vojvodine, gdje nemamo predstavnike više, hrvatski narod nema ni parlament u srpskom, a nema ni u Vojvodini, regionalnom i u manjim parlamentima. I meni je neobjašnjivo ako vi možete objasniti da HDZ je zajedno u pučkoj stranci sa Vučićevom četničkom strankom, kako li se zove uopće nebitno, on je šegrt četnički, da oni ne mogu uspostaviti kontakt s njim i da se napokon dogovore o Ugovoru iz 2004.g., jel na ovaj način dobro odnosno vi kažete da imaju loše odnose sa Srbijom, ne oni se zalijevaju, Vučić i Plenković se zalijevaju i ova vlada, a imaju tu i dobroga čovjeka koji je Milorad Pupovac koji često ode u Bačku Palanku onako za dane „Oluje“ proslaviti na tom četničkom derneku. Mi smo se međusobno priznali kao država sa Srbijom, dakle ja priznajem postojanje Republike Srbije i vlast koju su oni sebi izabrali da im tamo vlada, al ja nisam obvezan nazivati ih prijateljima. Vučić nama nije prijatelj, on ima političku prošlost, imamo snimke njegovog govora u Glini gdje taj jadni narod huška da se bore protiv vlastite države, na kraju on ode u Beograd, što je bilo s tim ljudima? On je bio desna ruka Vojislava Šešelja u Srpskoj radikalnoj stranci. U jednom trenutku je barem formalno umiven, postao je miljenik prije svega Angele Merkel, ali i drugog dijela međunarodne zajednice i mi bi ga sada trebali smatrati prijateljem. Čovjek se može promijeniti, može evoluirati, al očito iz njihovih politika da do te evolucije nije došlo, da je to isti čovjek sa istim stajalištima kao te '95. kada drži huškačke govore u Glini. Dakle, tu samo sila i pritisak, a dijelom ga možemo ostvariti jer im možemo uvjetovati pristupni put EU, a ova vlast to ne čini zato jer Nemate više replika.

Prije svega bih željela pohvaliti napore državnog ureda i državnog tajnika u skrbi i brizi koja se odražava prema Hrvatima koji žive izvan RH. Puno je korisnih i dobrih i važnih projekata učinjeno. Vi ste o njima državni tajniče nešto govorili, oni su zapisani i u izvješću, o njima govore Hrvati koje susrećem, no oni će očigledno ostati danas malo u sjeni svih nekih drugih zbivanja i problema koji su pred nama i koje trebamo rješavati. Zato ove rasprave ne bi trebali shvatiti kao nedovoljnu možda podršku i valorizaciju rada državnog ureda jer mislim da se tu svi slažemo da se ulažu veliki napori već više kao naš izraz brige za još dodatno ono što je potrebno učiniti, a u čemu možda svi zajednički možemo dati doprinos. Kako se ne bi protumačilo da samo mi ovdje imamo određene primjedbe na uvođenje bunjevačkog jezika kao službenog ja bih citirala subotičkog redatelja Zoltana Siflisa koji je inače Mađar. On je rekao da je teško prihvatiti drugu konstataciju osim one da bunjevački jezik kao samostalni ne postaji, ne može biti predmet rasprave da ne postoji prihvatljiva gramatika niti normirani pravopis te da do sada ni jedna državna akademija znanosti, niti druge relevantne znanstvene jezikoslovne institucije nisu bunjevački proglasili kao posebni jezik. Blisko istini je samo to da je on samo jedan od dijalekata. Kraj citata. Dakle, nije ovo naravno jedini problem sa kojim se Hrvati u Srbiji posebice u Vojvodini susreću i kad promišljam o njima, njihovom položaju rekla bih da s jedne strane im treba odati priznanje za hrabrost i snagu, a s druge strane su mi tu pomiješani osjećaji tuge i ljutnje zbog života kojeg Hrvati u Republici Srbiji i danas žive podvrgnuti svakodnevnoj diskriminaciji i neprijateljstvu. Više puta sam reagirala na te probleme koristeći instrumente koje sam imala i u Europskom parlamentu i kad je bio problem sa jezikom, kulturom, obrazovanjem na materinjem jeziku i kad je bilo problem sa gašenjem Radio Subotice, fizičkim nasiljem nad pripadnicima hrvatske nacionalne manjine u Srbiji, konstantnim prisutnim govorom mržnje i uvredama koje su stizale čak od ratnog zločinca i zastupnika Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja upućene predstavnicima hrvatske nacionalne manjine u Srbiji. Podnosila sam amandmane i nastojala ukazati na mnogobrojne probleme s kojima su Hrvati u Srbiji suočeni pa i do činjenice da se odbacuju kaznene prijave koje je podnio Fond za humanitarno pravo u slučaju braće Abijanović i da je to još samo jedan od pokazatelja da srbijansko tužiteljstvo neće procesuirati zločine protiv čovječnosti koji su počinjeni na teritoriju današnje Republike Srbije protiv Hrvata. Otvorila sam i pitanje tzv. zakona o organizaciji nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine Srbije i obzirom da tadašnja vlada Zorana Milanovića nije htjela napraviti pravnu analizu tog zakona ja sam organizirala da se to napravi od strane Hrvatske akademije pravnih znanosti, na kraju je ta analiza i međunarodno recenzirana i koristila mi je za amandmane koje sam pisala, a analiza je rekla da u stvari si je Srbija tim zakonom uzela ulogu malog Haga i da i u teoriji i u praksi ne postoji u međunarodnom kaznenom pravu takva formulacija kakvu su oni napravili. S tim sam upoznala tada nadležne državne strukture no dobila sam jasan odgovor od tadašnje ministrice vanjskih poslova gospođe Vesne Pusić da u otvaranju pregovora EU i Srbije, Hrvatska neće postavljati nikakve prepreke. Dakle, tu su nam izmaknute stolice ako tako možemo reći i ono što bih ja voljela da sadašnja Vlada ako će biti u toj prilici i fazi kad će Srbija privodit svoje pregovore kraju ne dozvoli da se ti pregovori završe [[Upadica: Hvala.]] dok se ovi problemi o kojima sam govorila ne riješe. Uvažena zastupnice, evo rekli ste da ured čini dovoljno i ja mislim isto tako da čini, ali uvijek se može bolje i više jer neusporediva je ljubav Hrvata izvan domovine za svoju matičnu domovinu i to bismo morali i trebali cijeniti. Govorili ste o Hrvatima u Vojvodini, oni sad prolaze kroz velike krize, mi moramo učiniti sve da ih zaštitimo. A moje pitanje vama, da li srpska zajednica u Hrvatskoj čini dovoljno da da suport Hrvatima s obzirom da oni ovdje u Hrvatskoj uživaju sva prava? Ja bih voljela da Hrvati u Srbiji imaju jednaka prava kao što imaju i Srbi u Hrvatskoj, to nažalost nije slučaj i čini mi se da je gospodin Žigmanov upozorio da bi se možda mnogobrojni problemi mogli riješiti kada bi imali svoje i predstavnike u političkim tijelima jer onda ne bi trebali te probleme rješavati na ulici obzirom da institucionalno to nije moguće. Zato bih shvatila i vašu repliku kao jedan apel prema srpskoj nacionalnoj manjini u Hrvatskoj da iskaže solidarnost prema hrvatskoj nacionalnoj manjini u Srbiji i da pripomogne da Srbija ispoštuje ono što je još 2004. godine preuzela međudržavnim ugovorima, a do danas nije realizirano. Nemate više replika.

Isprika, znači ponovit ću još jednom, poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi državni tajniče, državna tajnice i gospođe iz središnjeg državnog ureda, meni je osobito zadovoljstvo da danas možemo raspravljati o provedbi strategije i Zakona o odnosima RH s Hrvatima izvan RH za 2019. godinu i to ne samo deklaratorno, ne samo kao sagledavanje izvješća za proteklo razdoblje nego kao detalj aktualne situacije u RH, ali i na prostoru, na prostoru na kojem živimo, na širem prostoru Jugoistočne Europe. S tog aspekta meni je izuzetno bitno otvoriti i pitanje ove godine kao što sam već rekla i u replici, referentne godine za pitanje popisa stanovništva na prostoru ovih zemalja u kojima zapravo žive Hrvati kao pripadnici nacionalne manjine. Ovdje govorimo o Hrvatima kao pripadnicima nacionalne manjine u 12 europskih zemalja, ali nažalost u manjem dijelu zemalja sa kojima imamo bilateralno sklopljen sporazum o zaštiti hrvatske nacionalne manjine odnosno sa kojima imamo međuvladin mješovit odbor za zaštitu manjina. Zašto to govorim? Zato što mi se čini da bez obzira na broj Hrvata u pojedinim zemljama njihova zaštita doseže punu višu razinu upravo u zemljama u kojima imamo sklopljene bilateralne sporazume jer zasigurno je poluga matične zemlje u ovom slučaju RH jača tamo gdje je i direktno uključena diplomacija Ministarstva vanjskih poslova i europskih poslova u odnosima sa manjinama, a posebice kada govorimo iz aspekta da je RH članica EU, a da ovdje ima i država koje to još uvijek nisu u kojima je pitanje odnosa prema manjinama iznimno važno pitanje u procesu pristupanja EU. I smatram da na taj jedan nazovimo ga bilateralan i direktni način kroz i osobni angažman naših ambasadora, veleposlanika u tim zemljama možemo doprinijeti boljem položaju i razumijevanju potreba i položaja hrvatske nacionalne manjine odnosno Hrvata. To su u svakom slučaju Republika Srbija, Crna Gora, ali i Sjeverna Makedonija. Stoga me veseli da nakon 20 godina će i u Sjevernoj Makedoniji doći do popisa stanovništva i mislim da je to izuzetno bitno političko pitanje i da je jako dobro što smo uz ostale priznate nacionalne manjine uspjeli doći do toga da se može izjašnjavati Hrvatima pri ovom popisu stanovništva i da će to pomoći i ojačati i položaj Hrvata. Ono što me nadalje veseli je i činjenica da se je izrealizirao niz uspješnih pregovora i nastojanja, ali reći ću i obećanja koje utvrđuju položaj Hrvata u susjednim zemljama, a tiču se kulturnog i nacionalnog identiteta, tiču se pitanja jezika i izdavaštva. Istovremeno me svakako žalosti činjenica da su naše nacionalne manjine usmjerene ka projektnom financiranju i da to, njihovih projekata često u izdavaštvu i da to zapravo osigurava jednu nesigurnost i u tom smislu bi im trebali možda pokušati naći model kako im osigurati jednu čvršću potporu kako njihovi projekti ne bi bili upitni kroz godinu, dvije ili tri, nego kako bi se oni u nekom dužem periodu mogli razvijati. Što se tiče položaja Hrvata u Crnog Gori tu me veseli da imamo i ustoličenje novog biskupa u Kotarskoj biskupiji i da je to na tragu nastojanja i zahtjeva Hrvata što mislim da će doprinijeti i njihovom daljnjem izjašnjavanju o Hrvatima katolicima i da ćemo zapravo svi zajedno svojim angažmanom pomoći da se hrvatska nacionalna manjina na popisu koji slijedi ove ili možda zbog nekakvih odgoda i slijedeće godine u svim ovim nabrojenim zemljama što više izjašnjavaju Hrvatima, da nemaju tu prepreku i da zapravo svojim djelovanjem svi zajedno onemogućimo njihovu asimilaciju u društvo odnosno zemlju [[Upadica: Hvala.]] iz koje dolaze. Uvažena kolegice spomenuli ste da bi trebalo aktivirati naše ambasade koje se često tu isključivo kao nekakve institucije koje služe za provjeru dokumenata ili nabavljanje istih. Mislite li da ambasade dovoljno surađuju u osvještavanju i propagiranju prava Hrvata izvan Hrvatske, što bi one više mogle učiniti i na koji način se povezati i s ovim uredom, a da to bude na korist naših građana koji ne žive u Hrvatskoj? Mislim da naši veleposlanici jesu uistinu pravi ambasadori u zemljama u kojima mi imamo direktnu komunikaciju sa nacionalnim manjinama odnosno sa drugim vladama. Kada govorimo o veleposlanicima i veleposlanstvima oni jesu predstavnici naše zemlje u drugoj zemlji i oni se direktno komuniciraju sa drugim vladama. A kada govorimo o osobnom angažmanu veleposlanika on je bitan, on je prepoznat, evo možete upravo to vidjeti na primjeru i Slovenije u kojoj imamo određene iskorake od kada tamo veleposlanik intenzivno radi na suradnji i na poboljšanju položaja hrvatske nacionalne manjine, ali isti primjer je i u Crnoj Gori ili čak i u Srbiji.

Poštovana kolegice Posavec Krivec, smatrate li da je briga o Hrvatima izvan Hrvatske i pristup konzularnim poslovima, pa tako recimo Hrvati iz San Franciska da bi recimo ovjerili punomoć moraju ići u Los Angeles. To je isto kao da mi iz Zagreba idemo ovjeriti punomoć u Dubrovnik. Da li mislite da se tu može nešto učiniti da bi oni imali povjerenja u institucije RH? Kolegice Nađ složit ću se s vama da mreža diplomatsko-konzularnih predstavništva RH u svijetu možda nije raspoređena onako kako bismo mi iz svake pozicije željeli, ali je činjenica da je ta mreža iznimno široka i bogata u odnosu na veličinu Hrvatske, na njenu mogućnost i snagu. I kada gledamo ona je usmjerena upravo prema pozicijama gdje je najveći broj hrvatskog iseljeništva odnosno gdje je najveći broj hrvatskih manjina. Tako da uz naša veleposlanstva u velikim zemljama i prekooceanskim zemljama koliko god je to moguće prate se i sa generalnim konzulatima odnosno sa mjestima gdje se upravo ta konzularna može izvršiti. Da bi to možda u nekom slučaju moglo biti bolje, sigurno postoji modela, sigurno postoji modela u ovom eSustavu o kojem često pričamo gdje možemo izaći u susret zapravo Hrvatima na dislociranim područjima.

Nema ga, gubi pravo. Gospođa Marija Selak Raspudić, izvolite.

Kolegice i kolege. Govorit ću o dvije stvari o kojima nije još bilo riječi danas, a koje smatram također važnim pitanjem koje se tiče Ureda za Hrvate izvan Hrvatske i uopće prava Hrvata izvan Hrvatske. Prvo je pitanje održanih izbora koji možda i nisu u skladu s Ustavom s obzirom da nisu svi Hrvati izvan Hrvatske bili u mogućnosti ostvariti biračko pravo, što im je zagarantirano čl. 45. Ustava. Podsjetit ću da smo za vrijeme raspisivanja izbora, izbora koji su raspisani usred pandemije bili svjesni toga problema i da su se javljala različita pitanja, poglavito iz Kanade, a kasnije i Irske o mogućnosti pristupanja izbora naših građana. Međutim nije bilo adekvatnog odgovora, taj se proglem u tom trenutku zanemario, tražila su se nekakva alternativna rješenja, no ni to nije bilo dovoljno jer je pristup biračkim mjestima i inače velikom broju Hrvata izvan Hrvatske otežan, a u ovoj situaciji bilo je gotovo nemoguće da svi oni prema nekakvom barem ustaljeno, iako ne i poboljšanom protokolu ostvare svoje biračko pravo. To nije nešto što smijemo zanemariti, to nije nešto što smijemo gurati pod tepih. Ostavljajući takva pitanja po strani, znajući sami da sudjelujemo možda u neustavnom sazivu Sabora, mi ostavljamo upitnim i naše sadašnje djelovanje ako ga netko u budućnosti odluči pravno pročešljati. Vi ste kako u izvješću nalažete imali Savjet Vlade RH za Hrvate izvan RH u 2019.g. koji se bavio također i pitanjem glasovanja izvan Hrvatske. Donijeli ste i dva zaključka koja se tiču uvođenja dopisnog glasovanja i pravovremene dostave informacija kako biste olakšali glasovanje Hrvatima izvan RH. Na tom tragu smatram da i sada potrebno da se ponovo sadrži odnosno održi sjednica Savjeta i da na njoj otvorite ovo pitanje da vidite kolikom broju Hrvate izvan RH nije bilo omogućeno pravo pristupa izbora jer se vi i trebate i po zakonu baviti zaštitom njihovih interesa, ali i njihovog prava. Druga stvar o kojoj treba govoriti je zadnje izmjene Zakona o državljanstvu koje su se dogodile 2019.g. Smatram da je potrebno dostaviti ovom Saboru jasnije informacije o tome koliko je za proteklo vrijeme od tada bilo novih zahtjeva na temelju novih uvjeta iz kojih su one zemalja stizali. Osnovno pitanje ovakvim olakšavanjem dobivanja našeg državljanstva dok se sve zemlje trude štititi svoju državu otežavanjem pristupa njihovom državljanstvu, što nije bez razloga, postavlja se pitanje, idemo li mi doista na ruku Hrvatima izvan Hrvatske? Omogućavamo li mi da netko dobije domovnicu ili da netko dobije putovnicu? Podsjetit ću primjerice da je od 2013.g. kada je Hrvatska ušla u EU do zadnjeg izvještaja ako možemo vidjeti na dan 31.12.2020.g. gotovo 80.000 državljana Republike Srbije zatražilo hrvatske dokumente. Razlozi su vjerojatno različiti, od lakšeg sezonskog posla do puta prema Europi koja omogućava hrvatska putovnica. Malo je takvih razloga doista vezano za ono zbog čega su se takva olakšavanja događala, a to je da bismo vratili te ljude u Hrvatsku. Podsjetit ću ured da u Registru birača postoji 178.867 naših birača kojima je lokacija nepoznato. To znači da su njihovi dokumenti zapeli u sustavu ili nisu vani odjavili prebivalište, boravište itd., to je gotovo petina ukupnog broja naših birača izvan Hrvatske. Smatram da bi ured trebao vidjeti gdje su ti ljudi zapeli u sustavu i razriješiti, pomoći razrješavanju njihovog statusa kako bismo imali jasnu situaciju s biračima koji mogu ostvariti svoja prava izvan Hrvatske. Hvala predsjedavajući. Poštovana kolegice SElak Raspudić. Ključni problem u BiH jest Izborni zakon koji je nepravedan i Hrvati kao takvi nemaju mogućnost predstavljanja ili svoga člana u članu predsjedništva, kao što je jasno vidljivo i po zadnjim izborima. Hrvatska bi trebala napraviti određene napore i svojevrsne pritiske kako bi Hrvati u BiH dobili jedan pravedniji Izborni zakon. No koliki je legitimitet Hrvatske i koliku dozu licemjerja bi Hrvatska trebala imati da ide mijenjati i pritiskati izmjene zakona u susjednoj BiH, a istovremeno u Hrvatskoj vrijedi jedan nepravedan Izborni zakon koji ide na ruku vladajućima. Ukoliko na to dodamo da nismo u stanju provesti nijedan referendum i vrednovati rezultate istoga, mislim da je tragikomično da idemo mijenjati stvari negdje drugdje. Briga za Hrvate izvan RH i za Hrvate u BiH treba biti cjelovita i to je naša obveza s obzirom da smo i mi oni koji su u prošlosti odredili sadašnji njihov status unutar BiH, podsjetit ću, kao konstitutivnog naroda. Kolega Bauk u maniri korovođe u „Antičkoj tragediji“ je zauzeo jednu poziciju maločas, sada ga nema, gdje je pokušao objasniti da je tragično da smo jučer razgovarali o Hrvatima u Hrvatskoj u, pod navodnicima, porno terminu, a da sada u ovom primarnom terminu govorimo o Hrvatima izvan Hrvatske. Ne smijemo dozvoliti da se na takav način dijelimo. Tragično je što smo jučer o Slavoniji razgovarali kasno u noć i to treba promijeniti, a ne izbaciti u zapečak pitanje Hrvata izvan Hrvatske, pod navodnicima, zato da bismo se bavili našim problemima, što također nećemo učiniti. Poštovana zastupnice, govorili smo danas dosta o Hrvatima u BiH, problema Hrvata u Srbiji i u Crnoj Gori i u nekim drugim zemljama, nekako najmanje smo govorili o ovoj stvarnoj dijaspori, o iseljeništvu. Ono što sam prije 10-tak dana, dvije zanimljive stvari koje sam naučio boraveći među Hrvatima našim, starim iseljenicima u Kanadi, dvije stvari. Prva, rekli su mi čim bi neko puno ustašovao odma bi znali da je udbaš jer su njih zanimale sasvim druge stvari i problemi, a druga kako su cijelo vrijeme od '90.-tih iz Hrvatske umjesto da osjete ovo kako ih domovina privlači da je stalno bilo ovo i teza šaljite novac, a pamet ostavite za sebe. Meni se danas čini da je sasvim situacija suprotna, da ne treba više nikakav novac slati dijaspora, al da nam treba taj pamet, pod pamet mislim iskustvo života i rada u uređenim državama. Ne treba nikoga nagovarati da se vrati, mi se moramo boriti da stvorimo tu dobro poslovno okruženje, poslovnu pravnu poreznu stabilnost.

No Hrvatska treba stvoriti okvir koji će im ponuditi nešto više od lijepe obale kojom se vole hvaliti. Dakle, Hrvatska treba fokusirati se na probleme koje oni ističu kao potrebne, dat im adekvatnu pomoć da lako riješe svoju dokumentaciju, omogućiti im različite povlastice na tržištu rada koji će povećati i dovesti njihove investicije. Ako sređujemo status digitalnog nomada ne vidim zašto ne razmišljamo i zašto ne bismo razmislili o tome kakve ćemo olakšice omogućiti našoj dijaspori da se vrati u Hrvatsku i u pitanju obrazovanja dozvoliti kvote koje će biti primjerene njihovim očekivanjima. Kolegice, ovdje meni je najveće iznenađenje da vladajuća većina nema nikakav stav i klubovi, npr. SDSS koji bi mogao puno pomoći, poglavito po pitanju Hrvata u Vojvodini i u drugim dijelovima gdje žive Hrvati i Srbi.

Dio vladajuće većine koji ima sve kao nacionalna manjina u RH oni su većina kao u saboru jel i odnos Hrvata prema njegovoj zajednici Srpskoj nacionalnoj zajednici koja ostvaruje sva prava, koja ostvaruje tajnike, 3 saborska zastupnika, dožupane brojne, zagarantirane, pa da nema Milorada Pupovca.

Mi imamo pravo zahtijevati reciprocitet u pravima manjina i trebamo se za to boriti. Još 2004. sporazumom su utvređena prava manjina na razini bilateralnog dogovora između Hrvatske i Srbije, a koja sada nisu ispoštovana. Osnovna stvar koju možemo naučiti u ovom izvješću je da su u odnosu na 2018.g. prava Hrvata u Srbiji reterirala. Dakle, ne da su ostala ista, ne da su se poboljšala, što je jedan od uvjeta pristupnih pregovora i nešto na čemu mi možemo i trebamo inzistirati da bismo pokazali kako se zaista borimo za hrvatsku manjinu u Srbiji, ona su reterirala.

Raspravljajući o ovom izvješću o provedbi Zakona i strategije o odnosima RH s Hrvatima izvan RH za 2019. obzirom na značaj kojim im RH posvećuje i obzirom na značaj i važnost RH svima nama koji ne živimo u RH, nameće potrebu raspravljati i šire od ovoga izvješća htjeli to ili ne. Kako smo nedavno u saboru imali Izvješće Ministarstva vanjskih i europskih poslova o deklaraciji i položaju hrvatskog naroda u BiH, zatim Izvješće o provedbi službene i razvojne pomoći RH inozemstvu, a BiH i Hrvati u BiH su važan dio toga izvješća, vjerujem da će neki komentari i konstatacije i stavovi i slično i u ovoj raspravi biti ponovljeni. Tko su Hrvati izvan RH već smo imali prilike čuti. Zbog čega zakon, strategija i deklaracija? Kolko ih ima, dakle Hrvata izvan RH? I konačno, što je strateški interes i cilj RH? Odgovor na ova važna pitanja možemo iščitati pažljivo čitajući tko hoće ovo izvješće od 6 programskih područja pomoći, pa do niza aktivnosti ureda navedenih u ovom izvješću. Važno je ponoviti da zakon, strategija, deklaracija, ali i dokumenti novijeg datuma kao što je Nacionala razvojna strategija nedvosmisleno kažu da je interes RH ostanak i opstanak Hrvata u BiH. da bi opstali i ostali pored jednakopravnosti treba nam razvijeno gospodarstvo, nova radna mjesta, kvalitetni životni uvjeti, bolje zdravstvo, obrazovanje, zaštita bogate kulturne povijesne baštine i sl.

Izvješće je po meni napravljeno korektno, precizno s popisom odobrenih projekata, kratkim opisom, iznosima. Jasno, iz izvješća nije moguće i do kraja i cjelovito sagledati važnog ovih potpora stoga je različita razmišljanja, rasprave pa i kritike. Nekima je ovoliki iznos nepotreban, previše, drugi kažu premalo, mrvice. Sami ne možemo, bez pomoći RH kao narodu upitna nam je opstojnost. Da, bilo bi lijepo, više, bolje. U izvješću nisu pobrojani projekti iz oblasti vodnoga gospodarstva, projekti oblasti vodoopskrbe, pograničnim područjima, projekti zaštite voda, zaštite od poplava, vodonacrtni sustavi u pograničnim područjima, sve ovo i nije u nadležnosti Središnjeg državnog ureda, nema ih niti u izvješću, ali se projekti realiziraju i jednako su bitni za naše sugrađane s obiju strana granice. U izvješću nisu pobrojani projekti prekogranične suradnje, realiziraju se europskim sredstvima, a osigurala ih je RH. U izvješću nema niti doprinosa pomoći hrvatske Vlade i Ministarstva branitelja i vrijednoj pomoći stradalnicima rata, pripadnicima HVO-a. Doprinos RH izgradnji zdravstvenog sustava ili recimo sveučilišta je nemjerljiv. Slažem se treba težiti, nastojati više, sadržajnije. Oblik pomoći ne mora nužno biti financijski, primjerice u oblasti poljoprivrede, turizma, najkorisniji oblik pomoći u ovom trenutku bi nam bio kroz transfer znanja, iskustva i učenja o čemu sam već govorio. I konačno od presudne vlažnosti nam je čvrst stav RH u zaštiti pune jednakopravnosti hrvatskog naroda u BiH, a nije tako uvijek bivalo. Za ovog predsjednika Vlade i ministra vanjskih i europskih poslova konstitutivnost Hrvata u BiH jeste najvažnija vanjskopolitička tema, jeste pitanje opstanka Hrvata u BiH. Da zaključim kako to izgleda kad ste s druge strane kada kandidirate, svakako bitno je financijska pomoć za svaki projekat, vjerujte mi jednako nam je bitan i osjećaj pripadnosti jednome hrvatskome narodu, osjećaj sigurnosti i podrške. I zbog toga osjećaja je i državni tajnik Milas i svi drugi dužnosnici koji dolaze među Hrvate u BiH rado viđeni i dobrodošli. I evo nakon ove kratke rasprave svjestan da ostaje dilema previše ili premalo, ja ipak iskreno zahvaljujem. Hvala. Poštovani kolega, sigurno je da problema ima i sigurno je da bi načelo reciprociteta u odnosu prema nacionalnim manjinama u svakoj zemlji trebalo biti temeljno načelo, pa čini mi se da to tako nije i da ona prava koja imaju nacionalne manje u Hrvatskoj nemaju temeljem tog načela i Hrvati u našim susjednim zemljama i za to se sigurno političkim sredstvima treba boriti. Međutim, ono što je također važno, a čini mi se da je to i od povijesti pa tako i danas Crkva u Hrvata bila ta koja je čuvala povijest i isto tako sve ono što je važno za kulturni identitet Hrvata pogotovo u BiH.

Dakle, ne može se nikako uspoređivati status Hrvata u BiH kao konstitutivnog, jednog od tri naroda u BiH. Hrvatima u BiH je to zagarantirano Daytonskim mirovnim sporazumom, Ustavom BiH. Dakle, status koji Hrvati imaju u Crnoj Gori ili Srbiji ili u svih ostalih 12 zemalja EU nije isti kao što je Hrvata u BiH. Mi smo po Ustavu, po Daytonskom mirovnom sporazumu u cijelosti jednakopravni sa ostala dva naroda u BiH. A kad se tiče potpora i projekta kroz Ured za Hrvate, ali i kroz ostala ministarstva koja su pobrojana u zakonu ili strategiji ili deklaraciji, ona je nama značajna, ubrzava razvoj. Pogotovo nam je bitno očuvanje kulturno-povijesne baštine i očuvanje identiteta. Iz izvješća je vidljivo, a dobra suradnja Središnjeg državnog ureda sa Hrvatima izvan RH, naravno i Ustav RH čl. 10.kaže da RH skrbi o zaštiti hrvatskoga naroda u drugim državama. Ova Vlada i Središnji državni ured sustavno daju potporu Hrvatima, a ja ću se tu osvrnuti na Hrvate u BiH, rekla sam vidimo kroz ovo izvješće, a to vidimo podršku kroz projekte kojima se omogućuje novo zapošljavanje, naročito u turizmu i poljoprivredi, stvaranje nove vrijednosti pridonosi opstanku hrvatskoga naroda u BiH. Hrvatska jednako tako podupire institucije svih razina vlasti u BiH. Koliko te institucije poštuju volju hrvatskoga naroda i recite mi što je sa legitimnošću hrvatskoga naroda, je li ona ugrožena? Kad se tiče same pomoći o njoj se nadugo i na široko razgovaralo i raspravljalo, ja mogu sa pozicije na kojoj sam bio do jučer, a to sam naglasio i u izvješću, ona uvijek puno više znači od samog financijskog dijela. Jasno da trebate riješiti i više, što sam i kroz ovu raspravu naglasio, postoji još cijeli niz institucija i ministarstava koji su pobrojani u zakonu, a nisu se do sada baš iskazali i očekivamo i Ministarstvo poljoprivrede i Ministarstvo turizma ako ne financijski udar kroz transfer znanja. Kad se tiče konstitutivnosti naroda nedavno sam isto tako u raspravi, a i dio kolega je iskoristio ovu govornicu da upozori na ugroženu konstitutivnost, dakle na legitimno zastupanje i jednakopravnost hrvatskog naroda u BiH.

Od vas znači uvijek možemo dobiti informacije iz prve ruke.

Dakle, činjenica je, a to sam kroz svoje političko djelovanje i na mjestu na kojem sam prije govorio stalno isticao, na kojem sam prije radio stalno isticao da Hrvatima bez čvršćih odnosa sa institucijama Vlade RH, sa lokalnim zajednicama, županijama i bez čvršće suradnje opstanak postaje upitan i teško ostvariv. Dakle, jedino na čemu se, prema kome mi upiremo oči i na koga se možemo osloniti svih ovih godina je RH. Ne zaboravite, ponovit ću, da to tako nije uvijek bivalo. 2000.g. kad su se desile ključne izmjene u Izbornom zakonu i Ustavu Federacije iz RH su nas upućivali da idemo problem riješiti u Sarajevo. Tada smo izgubili ono što nam je Daytonski mirovni sporazum garantirao. Kolega Barbariću, govorili ste o tome kako je teško zadovoljiti ljudsko srce, jedni misle da se daje previše, drugi smatraju da nije dovoljno i to je nekako logično. No zazvučala mi je dosta moćno vaša rečenica koliko je u stvari važna ta pomoć koja stiže iz RH za opstojnost hrvatskog naroda. Naravno da je Hrvatskoj važna suradnja sa BiH, ali nam je važno i kako hrvatski narod kao konstitutivni narod živi u BiH. Svjedoci smo da se u stvari Daytonski sporazum u tom segmentu ne poštuje i ne provodi u djelo i da se ponekad stječe dojam da su Hrvati građani drugog reda u BiH jer ne mogu ostvariti sva ona prava koja bi im kao konstitutivnom narodu trebala pripadati. Pa me zanima, mislite li da se rješenje može naći u nadogradnji Daytona kako bi se to ispravilo ili je potrebno učinit neke druge korake? Dakle, mi tražimo povrat na izvorni Daytonski mirovni sporazum i sve ono što smo tada imali. Dakle, izmjene, nametnute izmjene, što je vrlo važno napomenuti, 2000. od strane Bergija i od visokog predstavnika Petriša 2002. kad se tiče Izbornog zakona situaciju su doveli do apsurda. Već je govoreno o tome, nije samo član predsjedništva nelegitimni predstavnik biran 3 puta. Još apsurdnija situacija je izbor izaslanika u Dom naroda gdje Bošnjaci s ovim silnim nametnutim izmjenama Izbornog zakona i Ustava Federacije bez ikakvih problema i neovisno o izbornom rezultatu kontroliraju imaju 15 od 17 zastupnika u bošnjačkom klubu, imaju 12 od 17 u srpskom klubu, 5 od 7 u klubu ostalih i 5 od 17 u hrvatskom klubu, k tome dodate još da ne treba natpolovična većina svakog kluba nego 1/3, dodajte tome, o čemu je kolega govorio da je 5 jedna trećina od 17 nije teško spoznati u kakvoj situaciji kad se tiče Izbornog zakona jesmo. Uvaženi zastupniče Barbarić, sve ste dobro govorili i slažem se sa svim što ste rekli, al me zbunjuje činjenica da održavate većinu Andreja Plenkovića koja je iznjedrila, koja je lobirala, koja je gurnula Mariju Pejčinović Burić na čelo Vijeća Europe, koja eksplicitno sada radi na ukidanju konstitutivnosti naroda u BiH. Kojem Barbariću da vjerujem, ovome koji kaže da Hrvatska treba čvrsto braniti konstitutivnost Hrvata u BiH ili ovome koji održava Plenkovićevu većinu čija nam Marija Burić perjanica šalje sramotan odgovor u kojem uopće nije odgovorila na naš upit je li to što je Poirel rekao da treba dokidati konstitutivnost službeno stajalište njeno i Vijeća Europe? Izabrani ste iz 11. izborne jedinice golemom većinom glasovima Hrvata u BiH, imate odgovornost prema tim ljudima. Pređite na hrvatsku stranu, nemojte bit dio ovog stroja koji je definitivni grobar Hrvata u BiH. Dakle, vi ste bili na odboru i svjesno ste zanemarili odgovor koji je upućen Ministarstvu vanjskih poslova i ovdje prisutnoj državnoj tajnici koja je nas izvijestila šta je službena hrvatska politika poduzela. Osobno bi volio da je i odgovor pomenute tajnice Vijeća Europe bio korektniji i sadržajniji, nije. Ja sam izabran u 11. izbornoj jedinici na listi HDZ-a i ma kolko se god vi trudili i dio medija da banalizira naš rad sada pola godine nakon izbora ili godinu ili koliko god budemo … [[Govornik se ne razumije]] argumentirano tko je od nas više doprinio opstanku Hrvata i ko je od nas više zaslužan za položaj Hrvata u BiH. Gospodine Barbarić, ja 15 do 20 godina na svoju štetu u hrvatskoj javnosti radim posao kojih je vas pet a kasnije troje to trebalo raditi u Hrvatskom saboru. Dio ste stroja koji podržava Mariju Pejčinović Burić, koji očito podržava ovakvu politiku Vijeća Europe. Ja mislim imate ga svi i zato vam moram izreći opomenu, a gospodin Barbarić je također tražio povredu Poslovnika. Vjerujem da će to biti odgovor na to što je bila replika a ne povreda Poslovnika pa na vas je odluka. Izvolite. Zahvaljujem. Gospodine Raspudić, ja sam cijelo vrijeme proveo u BiH, proveo u ratu na prvoj crti dok ste vi montirali spomenike Bruce Leea ja sam radio spomen obilježja poginulim i stradalim pripadnicima Hrvatskog vijeća obrane, dolazio u RH, zalagao se za svaki projekat i realizirao milijunske iznose kroz projekte prekogranične suradnje i ostale projekte za Hrvatski narod

Povreda Poslovnika članak 238. Bruce Leev spomenik u Mostaru kojeg smo radili kao mladi ljudi, kao studenti je svjetska pozitivna priča i za Mostar i za Hercegovinu, a to što je vaša struktura nije bila u stanju 20 godina završiti spomenik hrvatskim braniteljima na Rondou u Mostaru to je vaš problem. A milijun maraka dnevno dolazi u Herceg Bosnu i kasnije, da biste danas 2021. Držali štangu politici koja izravno dokida konstitutivnost Hrvata u BiH. Sramite se! Ne?

Ja ću samo ponoviti, dakle da sam netko tko je proveo cijeli svoj radni i životni vijek u Ljubuškom za razliku od nekih drugih koji drže i popuju šta bi to trebalo i kako bi to trebalo. Druga opomena.

Ja mislim da Marija Borić neće određivati sudbinu Hrvatskog naroda u BiH, nego Hrvati i moje pitanje vama je je li Izborni zakon u ovom trenutku pravedan u BiH s obzirom da mi imamo predstavnika Hrvatskog naroda koji je zapravo sramota Hrvatskog naroda i on nas ne može zapravo nikako ni predstavljati. I dobro je šta hrvatska vlast njega ne prihvaća kao predstavnika Hrvatskog naroda. S obzirom da su Hrvati u BiH dali neizmjeran doprinos u stvaranju neovisne države Hrvatske smatrate li da je Izborni zakon nepravedan prema Hrvatima, odnosno da li se poštiva Daytonski sporazum i nije li sramotno oni koji su kreirali taj Daytonski sporazum da ga se i ne pridržavamo. Zahvaljujem.

Toliko o tome. Kad se tiče drugog vašeg pitanja, Izbornog zakona dakle Hrvatima je narušena konstitutivnost kroz dva, kroz jednakopravnost i kroz legitimitet zastupanja. Legitimitet zastupanja, dakle stiče se na izborima demokratske izabrane vlasti stiče se na izborima. Hrvatima se to u više navrata uskraćuje i kroz izbor člana predsjedništva. Još apsurdnije i kroz Dom naroda. Kad se tiče drugog dijela konstitutivnosti, to je jednakopravnost, dakle ona se očituje kroz pravne institute, kroz jednakopravnost, kroz veto, kroz sve one zaštitne mjere koje bi jedan narod trebao imati a koji smo izgubili gubitkom ovoga, time gubimo i konstitutivnost. Nemate više replika.

Poštovani potpredsjedniče Sabora, poštovane kolegice i kolege saborski zastupnici. Prije jedne godine i tri dana Zagreb je pogodio razoran potres koji je u trenutku promijenio živote mnogih naših sugrađana pogotovo onih koji žive u sjevernom dijelu Zagreba i u centru grada. Svi koji su doživjeli taj potres pa i ja osobno još se sjećaju kako su prvih tjedana nakon potresa spavali u odjeći sa tenisicama na nogama i pripremljenom torbom sa najnužnijim stvarima kraj vrata za slučaj da ponovno bude potres nadajući se da i tu večer neće ponovno padati snijeg.

Nažalost, nakon godinu dana obnova od strane države još nije počela. Tijekom rasprave o popisu stanovništva jučer rečeno je da će biti problem kod popisa stanovništva naći neke od ljudi na njihovim adresama jer im je potres oštetio kuću. Ali istina je ako te ljude želite naći, samo potražite kontejner na dvorištu kraj kuće jer mnogi i danas tako žive, tamo ćete ih naći nigdje nisu otišli. Da, država je već trebala reagirati i pomoći, obnova je trebala krenuti za to nema opravdanja. Vidimo i probleme ljudi od straha da će dijelovi zgrada ili kuća pasti na susjedne kuće ili zgrade, od toga da su mnogi naši sugrađani koji žive u kontejnerima morali davati enormne iznose za grijanje na struju. Mnogi građani koji su ostali bez krova nad glavom unatoč subvenciji države za plaćanje najma teško pronalaze stan jer zbog papirologije neki vlasnici iste ne iznajmljuju. Posebice je problem za samohrane majke s djecom koje ne mogu naći smještaj, a njihov dom više nije siguran nakon potresa pa sve do građana koji i danas plaćaju kredite koji su digli da riješe stambeno pitanje, a u svom domu više ne mogu živjeti. Situacija je loša. Ali ima i onih koji su obnovili ili počeli izgradnju svoga doma, naravno, ne uz pomoć države već sami uz pomoć bliskih osoba, ali i dizanjem kredita sa visokim kamatama. Dakle, osim što se vraćaju kredite za domove u kojima ne mogu živjeti, sada još moraju financijski se snalaziti da bi sami krenuli sa obnovom, to je doista tužno. Svi znamo kako visoke poreze plaćaju naši građani, kolika su davanja državi i sad kada taj novac poreznih obveznika treba dati za pomoć našim građanima usred više sile, sve stoji. Koliko razočarenja kod stradalih u potresu vlada i kolika apatija? I pored toga se desio još jedan razoran potres u drugom dijelu naše zemlje, gdje su stradali Sisak, Petrinja, Glina, Majsko selo i mnoga druga mjesta. Čemu se ljudi tamo mogu nadati kada vide da ni nakon godinu dana obnova nije počela u Čučerju, DAnkovcu, na Medvedskom bregu, Planini Donjoj ili Donjem i Gornjem gradu. Nakon potresa u Zagrebu 1880.g. u roku od te jedne godine dobar dio štete je saniran i obnova je krenula. Zar u 2021.g. nemamo znanje i sredstva koja su naši preci imali prije 140 godina, zar smo toliko birokratizirali i oteretili naš sustav da se s ničim ne može krenuti? Zato pozivam još jednom vlasti da započnu s obnovom. Već kasne. Rečeno je da će obnova trajati 10 godina, ako računamo ovu izgubljenu godinu onda se radi o minimalno 11 godina. Neka djeca s roditeljima još spavaju u kontejnerima, jedan dio ljudi živi kod prijatelja i rodbine, a dobar dio Zagreba je oblijepljen vrpcom upozorenja zabrane prolaska kako dio zgrada ne bi pao na prolaznike. Pokažimo odgovornost države i započnimo sa obnovom, dugujemo to onima koji su izgubili svoje domove. Ali dugujemo to i sebi kao društvo, moramo pokazati kad su vremena teška da ova zemlja ima snage uzdignuti se iznad teškoća i raditi svoj posao.

Kolegice i kolege. Pod dojmom maloprije sukob između g. Raspudića je li Brajković zastupnik HDZ-a iz Hercegovine? Barbarić, hvala vam lijepa.

Možda je kolega RAspudić jedino malo preoštar kad je riječ o bivšoj ministrici vanjskih poslova Pejčinović Burić, a sad glavnoj tajnici Vijeća Europe, ona je jednostavno nekompetentna osoba, ja sam nazočio njezinu neznanju prije tri, četiri godine, zapravo na televiziji sam gledao njezin meč sa jednom isto takvom neznalicom kao što je ona. To je bio uvaženi zastupnik SDP-a Nenad Stazić koji je bio sjajni verbalni žongler i kada se nađe na terenu koji poznaje on je ostavljao dobar dojam, ali kada uđe u prostor prave politike gdje treba veze sa povijesti, on pojma nema. I sad ću vam citirati jel sam zapamtio i zgrozio se gledajući njihovu raspravu tom zgodom. Kad g. Stazić pita ministricu biste li vi da se u parlamentu neke strane zemlje kaže da ste nelegitimno izabrani na svoje mjesto, bi li to vas smetalo i kada bi netko u parlamentu neke strane zemlje rekao da naš izborni sustav ne valja, biste li vi to smatrali miješanjem u unutarnje poslove. Onda zastao pa teatralno veli, ja bih. Radi se o tome da nema pojma Stazić što pita, a nesretna ministrica ne zna odgovoriti. Od 200 međunarodno priznatih država nijedan dvojac nema takvu vezu međusobnu kao Hrvatska i BiH. Ja sam kada smo razgovarali u BiH rekao ovdje da često puta slika kaže više nego tisuću riječi. Dakle, kad gledamo fotografiju Daytonskog mirovnog sporazuma, tamo su Alija Izetbegović, Franjo Tuđman i Slobodan Milošević, pa gospodo draga podsjeća li to pomalo je li državni tajniče, podsjeća li to pomalo na razgraničenje naroda, koliko na razgraničenje država? Toliko što se toga tiče. Biti će vremena da obradim još nešto. Naime, kolegica Krišto ovaj maloprije spomenuti Raspudić koji je počeo u zadnje vrijeme dobro raditi, osvrnuli su se na intervju koji je Hrvatska televizija, ta izdajnička Hrvatska televizija odnosno Hrvatsku televiziju kontroliraju neprijatelji Hrvatskoga naroda. Ovo je upućeno vama kolege iz HDZ-a. Ja među vama imam veliki broj prijatelja, vi morate ući u glavu. Ali dakle tv novinar Dragan Nikolić radi intervju sa Porfirijem i Karolina sa patrijarhom srpske pravoslavne crkve Porfirijem Perićem. I Karolina i Raspudić su se osvrnuli na to. Dakle, Karolina je spomenula jednu potpunu neprofesionalnost što stoji. Raspudić je išao na jedan drugi detalj, ali im je promaklo jednome i drugome ono što je možda najvažnije. Porfirije je u jednom trenutku rekao da je cjelivao ruku pape Franje. Ja koji nisam sklon cjelivati ruke ja bi cjelivao ruku njemu zbog jedne izjave kao da sam ga ja posavjetovao što da kaže on je rekao, a rekao je otprilike ovako kako je on bio mitropolit Zagrebačko-ljubljanski i da još uvijek se ovdje lijepo osjeća, da je sad u Beogradu i da je on zapravo mitropolit Zagrebačko-ljubljansko-beogradski pa onda zastade, navre mu sjećanja, pamet zakaza pa reče da je to Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca. Pa ja zapravo to hoću dokazati, da je najznačajniji element velikosrpstva i to onog prvojugoslavenskog velikosrpstva u srpskoj pravoslavnoj crkvi. I to je razlog zbog čega oni nisu upisani u evidenciju vjerskih zajednica u Hrvatskoj i to je zakon što nemaju Ustav. Jer da su upisani u evidenciju vjerskih zajednica oni bi tim činom priznali Hrvatsku državu i hrvatsku samostalnost. A dalje, izgubili bi mogućnost transferiranja novca iz Hrvatske u Beograd, jer srpsku pravoslavnu crkvu 90% financira Hrvatska. Bit će vremena da o tome pričam.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

U ponedjeljak smo ušli u drugu godinu nakon potresa u Gradu Zagrebu i susjednim županijama Zagrebačkoj i Krapinsko-zagorskoj. Puna godina dana je prošla. Više od 365 dana i u svih tih 365 dana cijela Vlada i državna uprava i novo osnovani fond zajedno sa cijelom upravom grada Zagreba uspjeli su napraviti jedno veliko ništa. Niti jedan jedini zid u Zagrebu i susjednim županijama nije obnovljen zato jer je krenula neka obnova. Sve što je učinjeno rezultat je isključivo privatne inicijative ljudi. Umjesto da se sakriju u mišju rupu od srama oni koji su najodgovorniji još ismijavaju građane kao što je na primjer ministar Horvat činio sa čovjekom koji je rekao da je dokumentacija potrebna za prijavu teška 6 kg. Mislim da je sada valjda svima i najvećim optimistima postalo jasno da od obnove sa ovakvim zakonom, sa ovakvim fondom i sa ovakvom Vladom neće biti ništa. Ja sam to na žalost rekla i ovdje u Saboru kad sam prvi put vidjela zakon. Bilo je potpuno jasno da je on neprovediv. To sam javno rekla i zbog toga što sam glasala protiv zakona, ne zbog nekih političkih razloga zato što je predložila Vlada ili bilo što takvo. Glasala sam protiv zato što mi je iz stručnih razloga bilo jasno da od obnove po tom zakonu nema ništa, a o fondu čiji šef se javno prepire sa ministrom je li neki dopis stigao ili nije uopće neću trošiti riječi. Što treba napraviti i to hitno? Zagreb se mora konačno početi obnavljati. Doći će već druga zima, ljudi još žive u kontejnerima, a tisuće obitelji su bez plina. Kao prvo pod hitno treba promijeniti Zakon o obnovi, jer od tog mrtvog slova na papiru nema baš nikakve koristi. On nije uklesan u kamenu, svi trebaju priznati da je zaista neprovediv i promijeniti ga. Treba maksimalno olakšati i skratiti sve procedure. Istovremeno Fond za obnovu treba jednostavno ukinuti. On baš ničemu ne služi, a posao koji bi trebali raditi mogu obavljati ministarstvo i APN. Druga stvar koju treba napraviti je razdvojiti obnovu po kategorijama. Zgrade javne namjene, više stambene zgrade i obiteljske kuće. Za zgrade javne namjene uopće nam ni nije trebao neki poseban zakon i to sam tad jasno govorila. Njihova obnova mogla je već odavno krenuti po zakonima koje imamo. Uostalom za to je iz EU stiglo 680 milijuna eura iz Fonda solidarnosti. Taj novac se nalazi na računu Vlade RH. Nitko ga više ne spominje, ali ono što se ne spominje da postoji rok u kojem se treba potrošiti. Obnovu više stambenih zgrada i obiteljskih kuća treba preuzeti ogromna zagrebačka uprava koja ima dovoljno ljudi i kapaciteta da taj posao obavi. Grad Zagreb ima više zaposlenih nego sve općine u Hrvatskoj koje zajedno imaju duplo više stanovnika od Zagreba. Pa evo malo posla za te ljude. Posebno je važno da se imovinsko-pravni odnosi rješavaju usporedno sa obnovom, a ne da joj budu još jedna kočnica. Grad treba podijeliti na blokove ili poteze i napraviti točan plan i program obnove pojedinog bloka, odnosno poteza kako bi bilo jasno što se radi, kad se radi i kako se radi. U cijelu tu priču treba konačno uvesti neki sistem, neku ideju o tome što želimo postići i kako da do toga dođemo. Jer ovo sad nije baš ništa. I uopće mi nije jasno kako Plenković, Horvat i ostatak ekipe nije sram davati izjave o cjelovitom i dugotrajnom procesu. Nisu napravili baš ništa. I na kraju, možda i najvažnije, obnova Zagreba ne smije biti samo sanacija štete i krpanja rupa. Obnova mora biti razvoj novog grada, neke dijelove grada treba potpuno transformirati i sada je prilika da se to učini. Naš lijepi bijeli ili Beli Zagreb Grad već dugo nitko tako ne zove, to nije samo zbog potreba nego zbog dugih godina zanemarivanja.

više od tisuću polaznika. Mnogi od njih su kasnije ostali u Hrvatskoj, dakle možda je to i najbolja, najkonkretnija investicija pa i u okviru demografske politike. U okviru te iste politike, ja bi možda ako mi dozvolite u ovih zadnjih par sekundi, gledajući prema budućnosti možda naglasio, možda razradio forme učvršćivanja položaja žena u hrvatskom iseljeništvu jer čini mi se da ta investicija isto tako se trostruko kasnije vraća. Uglavnom imaju istaknutu ili najistaknutiju ulogu u održavanju jezika, a kroz jezik onda i hrvatski nacionalni identitet i što se tiče programa koje već državni ured financira učenja hrvatskog jezika, ali općenito u radu naših zajednica. Još jednom potpora ovom izvješću i radu državnog ureda.

Uvaženi kolega Stier. U vašoj raspravi, ali i iz ovog izvješća je vidljiva dobra suradnja središnjeg državnog ureda sa zajednicama i organizacijama hrvatskog iseljeništva, a radi uspostave još čvršće suradnje. Ja ću nabrojati neke projekte, a i sami ste se osvrnuli na njih, to je Ljetna škola „Domovina“, projekt „Korijeni“, Program učenja hrvatskog jezika, Stipendiranje učenika, Platforma za on line učenje hrvatskoga jezika, osvrnut ću se još i na posebne upisne kvote jel za upise na naše studijske programe i naravno ono što je veoma bitno, a i sami ste napomenuli, to je jednostavnije stjecanje hrvatskoga državljanstva i zasigurno da je to formalnopravna dobra veza naših iseljenika sa domovinom. Koliko je po vama bitna ova neraskidiva veza s Hrvatima izvan Hrvatske, koliko ovi projekti mogu pomoći u tome, koliko su bitni za očuvanje i njegovanje hrvatskog identiteta odnosno povezivanje domovinske i iseljene Hrvatske? Ako mi dozvolite ja ću biti osoban jer na svom vlastitom iskustvu mogu osvjedočiti da je to itekako možda najvažniji segment ili jedan od najvažnijih segmenata u radu sada državnog ureda. Prije kad sam ja bio korisnik tih stipendija '90.-te godine one su se davale za učenje hrvatskog jezika, za dolazak tada Sveučilište u Zagrebu je imao takav program, to je bilo i prije, ali isključivo su ljudi iz jugoslavenskih klubova dobivali tek '90.-te oni koji smo bili u hrvatskim institucijama u iseljeništvu smo mogli doći do takvih stipendija i oni su upravo taj kanal kojim se možete upoznati s domovinom i eventualno onda kasnije i ostati kao što je bio slučaj mene, moje supruge, kasnije moje obitelji. Poštovani kolega Stier, činjenica je da je od ulaska Hrvatske, ovdje ste fokusirani na teme iseljene Hrvatske i južnu Ameriku. No, evo zanima me vaš komentar od ulaska Hrvatske u EU broj Hrvata koji su odselili, borave u Irskoj povećao se 10 puta. Po nekim procjenama danas u Irskoj boravi oko 20-tak tisuća Hrvata, od toga 10 000 u Dublinu i od toga je 60% onih koji su mladi u dobi od 25 do 44 godine. Što mislite zašto je tako i zašto u Irskoj propadaju pokušaji osnivanja zavičajnih klubova, dakle nikako da se ta zajednica na neki način organizira. Teško je samo u jednoj minuti o svemu tome govoriti. Kada pogledate nakon ulaska u EU na žalost najviše su demografski izgubile zemlje s Baltika, neke čak i preko 20% svog stanovništva. Međutim, to naravno nije izgovor za nas. Mi smo isto tako izgubili ili na neki način velik je broj onih ljudi koji su od 2013. ali i prije toga. Vi vidite i zemlje koje danas u jugoistočnoj Europi nisu članice EU, međutim također iseljavaju prema Zapadnoj Europi. Čini mi se da našim ulaskom u EU ipak imamo sada mogućnosti boljeg razvitka, otvoriti više naših političko-ekonomske institucije, bolje integrirati društvo i naravno da onda naši građani mogu svoju perspektivu realizirati ovdje ali je na nama da to gradimo. Naravno da je konstitutivnost Hrvatskoga naroda u BiH prioritet svih prioriteta, ali na tragu vašega izlaganja konkretno vezano za naše iseljeništvo i u južnoj Americi ono što me veseli i raduje da jedan od programa kojeg provodi Središnji državni ured za Hrvate izvan RH domovina, gdje dolaze mladi iz cijeloga svijeta. Evo konkretno, bili su iz Argentine, Perua, Bolivije, obišli su od Iloka do Dubrovnika preko kninske tvrđave. Upoznali ne samo Domovinu na jedan način nego su se odlučili i ostati.

A jedan primjer je u Vukovaru je da i studenti iz Vojvodine sada studiraju na veleučilištu u Vukovaru. Da, događa se nešto vrlo zanimljivo u iseljeničkim zajednicama zahvaljujući i radu Državnog ureda i naravno Matice hrvatske, dakle niz institucija u našem sustavu, a i u samom radu u zajednicama javljaju se ljudi nekada iz pete, šeste generacije koji možda nisu bili toliko aktivni u iseljeničkim zajednicama. Međutim su Hrvatsku upoznali pa neki i kroz sport, kroz nogometno prvenstvo ili turistički su došli i onda su počeli otkrivati korijene da je možda njihov pradjed, prabaka hrvatskog porijekla ili su bili Hrvati pa traže državljanstvo i onda uče hrvatski.

Prema tome, treba podržavati i dalje te projekte. Poštovani zastupniče, vi ste nekad bili na čelu Ministarstva vanjskih poslova, imate sigurno iskustvo u suradnji sa našim iseljenicima i sa Hrvatima van Hrvatske, pa bih vam postavio jedno pitanje vezano za Bosnu i Hercegovinu s time da bi ovdje izostavio Hercegovinu s obzirom da su tamo Hrvati u specifičnom položaju u odnosu na Hrvate koji su u ovom dijelu Bosne. Kada krenemo iz Slavonskog broda preko Dervente, Doboja, Žepče, Zenice dole do Sarajeva onda zapravo vidimo što se zapravo, kako se slika mijenja, kako to izgleda sve skupa kako ljudi žive. I kad malo stanete razgovarati sa njima zapravo oni vide pomoć u smislu financija, obnove škola, obnove kulturnih domova, pomaže im se financijski.

U mnogim aspektima su toliko povezane da je stabilnost BiH primarni interes RH. To je pitanje i naše nacionalne sigurnosti. I utoliko ta stabilnost u ovom trenutku i ovisi o konkretnim promjenama koje su nužne, koje je i EU istaknula da su nužne djelujući naravno i Hrvatska kao članica EU, između ostaloga ili ako hoćete u prvom redu je pravedniji Izborni zakon koji će omogućiti legitimno predstavljanje svih konstitutivnih naroda i građana BiH. Ne morate baš po vojnički, ali u redu. Hvala lijepa. I zahvaljujem na preciznosti. Sada je na redu gospodin Stephen Nikola Bartulica.

Zahvaljujem. Poštovani državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege. Rekao sam ranije da načelno podržavam napore vašeg ureda. Kad sam ja došao u Hrvatsku skoro ima 30 godina već nije postojao ovaj državni ured i sigurno olakšavate mnogima i povratak pa i ostanak ovdje. Međutim, osvrnuo bi se malo šire u izlaganju na rad naših institucija u cjelini. Dakle, ne samo vaš ured koji ima baš ovo za zadaću nego inače kako javna uprava kod nas izgleda i funkcionira. Rezultati su nažalost prilično skromni. Dakle, ako se slažemo da je najveće nacionalno bogatstvo ljudi, da su to naši ljudi, Hrvatska sigurno gubi utrku. Dakle, kao što su moji roditelji davno prije otišli u Sjevernu Ameriku, danas imamo i dalje odlazak ljudi, sve nas je manje, sad nažalost ovaj novi popis stanovništva je odgođen, međutim uskoro ćemo znati do koje mjere zapravo smo demografski ugroženi. I to vrijedi za hrvatski narod u BiH koliko god se o tome govori sa pravom da trebamo im pomoći i slično rezultati su skromni. I dalje odlaze, vitalni interesi su ugroženi. Inače imam razmišljanje da previše, prevelika uloga države pa i javne uprave i slično smeta i koči razvoj. Dakle, često puta na svim razinama imamo raznih propisa, pravilnika i slično i naši ljudi koji ovdje žive i rođeni su ovdje teško se snalaze, a kamoli ovi koji žele se vratiti. Međutim, u ovom pitanju čini mi se da postoji opravdanje da država više poduzima, ne manje, nego više. To vrijedi i za našu diplomatsku mrežu u svijetu, ali i ovdje. Na odboru kad smo imali raspravu o vašem izvješću sam spomenuo raznih slučajeva naših povratnika, osobno znam za mnoge koji jednostavno ne mogu doći do pouzdane informacije od toga da li je nešto imovinsko pravno čisto neko zemljište ili objekt koji žele kupiti ili za investiciju do drugih podataka. Zato vaš ured bi mogao biti baš jedno pouzdano mjesto za naše ljude gdje znaju da mogu dobiti pravu sliku stvari sa terena iz bilo kojeg dijela Hrvatske. Mislim da bi to bio najbolji način da se njima zapravo omogući jer ja ću reći otvoreno, ja kad sam došao još sam morao i malo popraviti jezik i slično, ali mnogi dolaze i jako dobro govore hrvatski, a opet nekako u našoj javnoj upravi teško se snalaze. Ja ću neću sad specifične slučajeve ovdje navoditi ali ih ima jako puno. Moj primjer možda je čak više iznimka nego pravilo jer mnogi dođu jedno vrijeme provode ovdje i onda opet se vrate odakle su došli. Sad u ovoj krizi i ovoj pandemiji čini mi se da se pruži nama još jedna možda šansa, teško je stanje ne samo ovdje nego i u drugim zemljama i kad bi se Hrvatska bolje organizirala, a ne samo lamentirala o tome da trebaju se ljudi vratiti mogli bi očekivati možda neke pomake. Jer kad slušam ove izjave raznih dužnosnika da treba koristiti fondove za iseljenike itd., to mi se čini više kao neka retorika za našu javnost, ali u stvarnosti iza toga neće biti previše konkretnih pomaka, nažalost. Dakle, općenito govoreći treba javna uprava biti manje prisutna, imati manju ulogu, ali u ovom slučaju mislim da vaš ured koji evo postoji ipak jedno kraće vrijeme ima šansu pokazati da država kao recimo u Izraelu npr. koja vrlo dobro integrira svoje ljude iz cijelog svijeta može pokazati svojim primjerom i radom da se nešto može napraviti za naše ljude. Kolega Bartulica, da li vi smatrate da mi kao država možemo uopće pomoći Hrvatima u BiH kad ne možemo pomoći sebi. U BiH trenutno nema više od 300.000 Hrvata. Iz Hrvatske je iselilo oko 400.000 Hrvata, medije nam po Hrvatskoj počinju kupovat menadžeri od Vučića, mi čak ne možemo informirat svoj narod u BiH o stvarnom stanju, a kamoli da mu pomognemo. Zapravo rekao sam da su rezultati vrlo skromni, koliko god ima nedostataka u drugim zemljama ipak mnoge uspiju privlačiti ljude, imaju useljenike već desetljećima, imaju gospodarski rast vrlo dobar i mi smo tu nažalost rekao bih zakazali. Naše političke elite su zakazale i to najbolje vidimo po posljedicama. Dakle, rezultata nema, u BiH nije situacija dobra, nije ni kod nas. Dakle, znam mnoge ljude koji su otišli u zadnjih 10-tak godina, sigurno bi radije osnovali obitelj i ovdje živjeli gdje su odrasli, a opet odlaze. Tako da moramo biti iskreni i gledati istinu u oči i jednostavno postaviti stvari kakve jesu, da elite su imali šanse ali su zakazali. Evo, ja ću opet se pokušati maknuti od pitanja Hrvata u BiH, mislim da se dosta o tome govori, a vrlo malo se govori o ovoj tzv. novoj emigraciji koja je nastala ulaskom u EU. Kao što sam rekla malo prije porazna je činjenica da je 10% više ljudi odselilo nakon ulaska u EU konkretno u Irsku. I evo gospodin Stier mi nije odgovorio nekako konkretno na pitanje niti dao neko svoje mišljenje zašto mislite da se Hrvati koji su odselili nakon je li nakon ulaska u EU zapravo u tim zemljama i ne žele organizirati dakle bilo je pokušaja organiziranja nekakve zavičajne klubove itd., oni jednostavno to ne žele. Nisu mi poznate okolnosti konkretno u Irskoj, znam da jako puno naših i mlađih građana je u zadnje vrijeme tamo uselilo, međutim načelno ću reći da oni odlaze sa gorčinom, sa osjećajem gorčine, često navode ove klijentelističke odnose, ne žele sudjelovati u tome kako Hrvatska funkcionira, od javnih natječaja nadalje, ako niste član vladajuće stranke ili njenih partnera, vi ste zapravo nažalost građanin drugog reda. Nemate objektivno nikakve šanse. Ljudi koji imaju i samopoštovanje jednostavno i ne žele sudjelovati na ovaj način, odlaze. Iako je jedan demograf, glasuju nogama.

U svojoj ovoj pojedinačnoj raspravi, ja ću se osvrnuti na malo pozitivniju stranu ove priče. Naime, što ovaj središnji državni ured radi i što je učinio i postigao upravo ove godine 2019., prije nego je pandemija učinila svoje jer sam imala priliku sudjelovati u programu jedne ljetne škole koja se zove Domovina, koju sam malo i spomenula. I bila sa, osobno ne samo zadovoljna nego doista bila sam i ponosna. Ponosna zato što smo kao država prepoznali potrebe naših mladih iz iseljeništva i organizirali jedan program za njih kojeg se ne bi, ja bih slobodno rekla a spominjao je i g. Bartulica koji je otišao, spominjao je Izrael, koji doista se ne bi posramio ni Izrael kojeg često puta spominjemo kao doista jedan dobar primjer kako i na koji način prikuplja i poziva svoje mlade u kibuc, mi to svi znamo, evo. A to je stvarno nešto slično ostvario i ovaj hrvatski državni ured. Za mlade ljude iz dijaspore na tom programu od kojih većina nikada nisu ni bili u Hrvatskoj, takvo putovanje je bilo zapravo od jedne presudne, presudno je bilo za izgraditi njihov hrvatski identitet, ja bih rekla. Svi oni žive u državama sa snažnom, vjerujte, sa snažnom integracijskom i asimilacijskom politikom, sama sam živjela duge godine, preko 25, tako da znam što to čini i naravno dijeli vas velika udaljenost, jezična barijera i sve ostalo. Oni često imaju jednog roditelja Hrvata, drugi je Čeh, Slovak, Talijan, Irac, Škot ili kako dalje, ali oni od svojih baka i oni koji su Hrvati, doista slušaju te priče, te romantične priče u koje se oni sami zaljube i evo sada oni su imali prilike zapravo doći ovdje i izgraditi taj identitet i doživjeti ono što njihovi roditelji ili bake su njima pripovijedali. U razgovoru s tim mladim uspješnim ljudima, recimo iz Australije, Perua, J. Amerike, govorio je g. Stier, bili smo zajedno u J. Americi i stvarno treba se upoznati te ljude, osjetiti ih onda bi doista svi mi malo drukčije razgovarali jer taj osjećaj koji Hrvat ima vani, vjerujte, ja sam živjela evo pola života tamo, pola ovamo, to je sasvim jedan drugi bez omalovažavajući ikoga, sasvim jedan drugi osjećaj kad imaš tu ljubav za svoj dom a nešto što se na njemačkom zove ... [[Govornik se ne razumije.]] nema, to je bol za domom, veće boli nema, vjerujte mi. Npr. polaznica jedna iz Clevelanda, rekla mi je ja sam morala doći vidjeti zemlju moje bake koja je meni stalno pričala o njoj a ona je naravno meni to rekla na engleskom jer ona hrvatski uopće ne zna. Mladi i uspješni menadžer Saint Louisa odmah, još tijekom ovog projekta, on je počeo organizirati svoj život ovdje u Hrvatskoj i ostao je, neki su izravno išli odmah na tečaj hrvatskog jezika, jedna mlada i polaznica iz Teksasa, sjećam se da je odmah upisala Agronomski fakultet ovdje u Zagrebu, nekoliko sam ih srela, upisali su stomatologiju, tako da imamo tako lijepih priča, oni su svi prvi put čuli za sve mogućnosti koje im Hrvatska pruža i to je sve učinio ovaj hrvatski državni ured na koji doista mi možemo biti ponosni. Oni koji nemaju državljanstvo, odmah su tražili državljanstvo ali najvažnije, svi su oni postali svjesni svog hrvatskog identiteta i tek onda su shvatili ono što im je, ono što su često puta slušali u noćne sate prije spavanja od svojih baka i drugih. Dobili su vlastiti doživljaj Hrvatske, stvorili su vlastitu svoju emociju o Hrvatskoj i emociju koja je sada naslijeđena zapravo od tih roditelja, baka a sad su oni to ostvarili, ta emocija je znači ostvarena i kompletna. I to je ključno, to je temelj, dati im mogućnost da ostvare tu emociju i da dožive Hrvatsku, da dožive hrvatsku ljepotu i ljepotu i ljude, da dožive hrvatske ljude.

Nametnuta tema, izjava dužnosnika Vijeća Europe, reakcija glavne tajnice, dva puta smo raspravljali na odboru, možete li malo to preciznije pojasniti šta ta izjava znači, reakciju našeg odbora i Ministarstva vanjskih poslova radi naše javnosti prije svega Hrvata u BiH. Kolega zastupniče, meni je žao što se zapravo otvorilo to pitanje koje doista nije tema ove današnje rasprave. Naravno da je to u sklopu položaja Hrvata u BiH, ja se apsolutno slažem s tim. Upoznata sam sa svakim slovom i zarezom iz pisma jer sam ga uputila, ali i pisma koje je sinoć ili preksinoć došlo u dosta kasno.

Ja, ja se nadam da ću imati prilike reći, al on nije cjelovit, on je polovičan, a zapravo ima onaj drugi dio gdje zapravo gdje se pomiruju te dvije stvari [[Upadica: Hvala.]] pomiruje se znači ono što treba imati svaki stanovnik [[Upadica: Hvala lijepa.]] odnosno svaki građanin koji ne pripada većinskim narodima, a njih su odnosno [[Upadica: Hvala.]] konstitutivnim oprostite, konstitutivnim narodima koji su [[Upadica: Vrijeme gospođo Bušić, vrijeme nažalost.]] dobro, dobro. Poštovana kolegice Bušić u izvješću su navedena područja djelovanja u kojima se pomaže Hrvatima izvan RH, pa je to obrazovanje, znanost, zdravstvo, socijalna skrb, kultura ali i komunalna infrastruktura.

To bi, mislim imam ovoga dosta, mogla bi govoriti sat vremena, ali ja bi željela završiti ovo. Znači, sigurno se kolege zanimaju. Znači nažalost je bila ovo u pismu citat iz same presude je bio evo to imam ovdje na engleskom i probat ću vam, probat ću vam, zapravo probat ću vam reći što to kaže. Znači on kaže presuda Sejdić Finci uvijek se spominje i to svi mi znamo. Kaže se da traži ukidanje diskriminacije građanima BiH koji nisu pripadnici konstitutivnih naroda da i oni mogu birati i biti birani na političke pozicije kao što su recimo član predsjedništva.

Gospodin Mažar, izvolite. Gospođo Bušić evo s obzirom da ste vi ja bih rekao živi primjer možda i većine djelokruga rada Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan RH s obzirom da su vam korijeni iz BiH, dugi dio života ste proveli u prekooceanskim zemljama, u konačnici ste se i vratiti u RH kada je to bilo najpotrebnije, dakle imate u sebi taj jedan pogled iznutra, izvana i povratka, pa evo na tragu toga ako stignete poslije što ćete počitati još ovo što vam je ostalo, možda da kažete i koju riječ i o tome.

Da, to je imamo jako puno doista lijepih tema i stvari i priča koje bismo mogli ovdje, dobro ja to kažem ispričati jer priča se ispriča, ali i stvari o kojima smo ozbiljno trebali raspraviti. I mislim da je dobro da se ovo održava i ja bi volila da je interes što veći naravno za sve točke dnevnog reda, ne samo za ovo, tako da ja ne bih dijelila nekako kao i omalovažavala ajde reći ću na taj način bilo koju temu. A ovo što ste vi rekli, da treba se ja bi doista volila da svi mi osjetimo, osjetimo to bilo, bilo iseljene Hrvatske i onda bismo imali malo više empatije ja bih rekla i prema svim njihovim potrebama i problemima, a i imali više nekako bili zbliženi radi te ljubavi koju oni imaju prema Hrvatskoj. I ne bojte se neće to nikada prestati. Hvala gospodine potpredsjedniče poštovana zastupnice Bušić, vi ste govorili o jeziku i kulturi kao temeljnim odradnicima nacionalnog identiteta za opstanak hrvatskog naroda važna je i adekvatna zdravstvena zaštita koja se pruža stanovnicima BiH. Ovdje u izvješću za 2019. godinu se navodi 12 programa i projekata, mi uglavnom kada govorimo o zdravstvenoj zaštiti što je i logično prvo nam je na pameti Klinički bolnički centar u Mostaru, ali imamo i Županijsku bolnicu u Livnu, imamo Hrvatsku bolnicu u Novoj Biloj gdje bez pomoći iz RH zasigurno opremanje i suvremena dijagnostika ne bi bila dostupna Hrvatima i Hrvaticama koji žive na području BiH. I ja bih se usudio reći dakle da je i osiguranje adekvatne zdravstvene zaštite također bitno za opstojnost hrvatskog naroda [[Upadica: Hvala.]] na prostorima BiH. Da, kolega Ćelić to je apsolutno jedno vrlo bitno pitanje i bitan, bitna točka na koju trebali bismo se malo detaljnije osvrnuti ali u ovom kratkom. Nova Bila ja, evo čovjek nije pristojno govoriti ali ja sam u tom projektu od samoga početka kada je od obećanja do zadnje lamele šeste koja se završila i doista ja mislim da može Hrvatska država biti ponosna i svi mi što smo učinili i kako je pomognuto Hrvatskom narodu jer vjerujte mi ne bi oni ostali u srednjoj Bosni da nije bilo te bolnice. Ja bih voljela da bilo tko tko dvoji ode sa mnom pa to vidi. Znači to je što se tiče središnje Bosne. Što se tiče sada, naravno da ne bi se mogao održati pa ni Sveučilišna bolnica u Mostaru da nije pomoći Hrvatske jer je potrebno.

Hvala predsjedavatelju. Uvažena zastupnice Bušić, predsjednica ste Odbora za Hrvate izvan Domovine čija sam i ja članica. I meni je žao što ovo sada naprosto moram reći, ali tu količinu patetike koju ste vi imali u svom izlaganju bilo je neugodno, doista neugodno slušati kako brojnim građanima unutar RH, a ja vjerujem tako bi bilo neugodno i brojnim iseljenim Hrvatima da su imali prilike to slušati. Ja vas pitam ma o čemu vi pričate? O emocijama? O stvaranju emocija između ljudi koji su nekada slušali u sitnim noćnim satima, možda jučer mi kada smo raspravljali o interpelaciji u tri u noći, o romantičnim pričama o RH. Pa svi ti ljudi iseljeni su zato što su ekonomske i političke prilike to nalagale, a danas je Hrvatska takva da se u Hrvatsku ne mogu vratiti.

Ja biram ovakav pristup, vi birate drugi. Ja se slažem sa vama vi birate vaš, ja neću nikad govoriti protiv, ne moram se složiti ali ću dati zadnju ono što je ona poznata kap svoje krvi da imate pravo izreći i vi i izrecite. I ovo je moj način i moj pristup i ja vas molim da to uvažite kao što ja uvažavam vaš. Kolegice Bušić, vi ste govorili o odnosima Hrvata izvan Domovine sa jednog romantičnog stajališta. Vjerujem da kad dođu u Hrvatsku i pogledaju naše prirodne ljepote da vjerojatno jesu oduševljeni. Ali ako žele primjerice otvoriti firmu, ako žele ulagati u Hrvatskoj i susretnu se sa našom administracijom tu više nema boli za Domovinom, tu je samo jad i nevjerica. Kad sam bila u kineskom veleposlanstvu jedan se naš državljanin hvalio da je za tjedan dana tamo dobio dozvolu za otvaranje tvornice obuće.

Osim toga, imali ste iskustvo kako je jedan otvorio u Kini. Naravno bilo je i onih koji nisu to uspjeli. Gledajte kako se gdje otvara to je, naravno da je to stvar za raspravu. Nastojimo i nastojat ćemo i dalje, a to zapravo i ovaj ured čini da se ostvari što više kontakata i da oni ljudi koji to žele učiniti da im se pruži za to prilika.

Sljedeća pojedinačna rasprava, biti će poštovanog zastupnika Mire Bulja. Izvolite.

Hvala lijepo gospodine Milas sa svojim suradnicima. O izvješću ne treba govoriti ono je znači u skladu sa zakonom, sa izvješćem tj. ono što treba biti. Ja bih više o politikama i Hrvatima izvan Hrvatske. Na žalost sve je više Hrvata izvan Hrvatske koji iseljavaju, to su sve mlađe generacije o kojima tribamo posebno pažljivo govoriti. To su ljudi koji su otišli u treće zemlje, koji se tek sada u biti snalaze. To je velik broj ljudi, sve više i više ljudi odlazi. Nadamo se da će se vratiti. Međutim, ja bih ovdje govorio. Tribamo sve napraviti da ih vratimo nazad, da ti ljudi ipak svoje obitelji i buduće generacije ostanu ovdje, a ne da ih sada da ostanu tamo u tuđini. Ja bih ovdje rekao samo odnos prema kratko, odnos prema Bosni i Hercegovini, Hrvatima kao jednom konstitutivnom narodu od tri naroda, da je taj narod također lošim politikama Hrvatske zaboravljen. Sjete ga se u predizborno vrijeme. Na žalost taj narod tamo se više koristi u predizborne svrhe. Znam da se nešto pomaže tamo i to je dobro, materijalno, statusno.

A dok su migranti prolazili sa strane te granice, tog službenog prolaza kako su god željeli tako da moramo, znate vi vjerojatno problem granice Bili Brig da je zatvoren i tako. Tako da prema tim ljudima tribamo imati puno bolji odnos.

To su zaboravljeni Hrvati u Srbiji, tj. u Vojvodini, kao da smo ih otpilili, kao da ne postoje određeni sporazumi, dogovori, reciprocitet.

Vi ste ista stranka pučka stranka, jer se kaže pučani u EU. I isto u Hrvatskoj imamo na vlasti predstavnike srpske nacionalne manjine, nisu oni manjina u Saboru nego većina u Saboru. Ti su ljudi fantastični i u obrani i u Domovinskom ratu, u svim postrojbama.

Nema niti jedan.

Znači vi imate odličnu kohabitaciju sa Vučićem četnikom. Najprije ste ga primili gore na Pantovčak gdje se izrugivao, nije donio nestali popis.

Vi ste to nešto malo pokrenuli, međutim sve je bilo utihnulo. Danas smo govorili o Hrvatima koji nisu u Hrvatskoj, ovoj iseljenoj Hrvatskoj. Molim vas vaše razmišljanje i vaš stav da li je moguće uopće u ovoj konstelaciji snaga koja je trenutno u Saboru da Vlada djeluje i radi u korist Hrvata u Srbiji. Mi imamo dio vlasti.

Znači problem Hrvata u Vojvodini je ogroman. Zbog čega nemamo ni jednoga zastupnika u Srbiji Hrvata, pa čak ni u Vojvodini.

Izvolite.

Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege zastupnici, uvaženi tajniče. Mi danas raspravljamo o strategiji o izvješću o provođenju Strategije i Zakona o Hrvatima izvan RH sa RH. I sve ove dosadašnje naše rasprave koje sam uistinu pozorno pratio mene raduje da mogu zaključiti da praktično svi mi ovdje dijelimo mišljenje da je nakon što smo stvorili RH, nakon što je RH ostvarila svoje vanjsko-političke strateške ciljeve ulazak u EU, NATO savez da je ovo pitanje odnos Hrvata izvan RH sa Hrvatskom i obrnuto strateški najvažnije pitanje i od njegovog kvalitetnog rješenja ovisit će u narednom razdoblju o nestabilnom, globaliziranom, nepredvidivom svijetu sudbina i RH a i Hrvatskog naroda u cjelini. Iz detaljnog izvješća koje smo dobili, izlaganja uvaženog tajnika raduje me da možemo pročitati da uistinu činjenice, niz aktivnosti kroz razne programe, projekte kako bi se ova strategija oživotvorila u praksi. Raduje me da možemo pročitati da je u proteklom razdoblju realizirano niz projekata u oblasti obrazovanja, zdravstva, kulture, socijalne pomoći itd. Također vidimo da postoji napredak i u gospodarskoj suradnji.

Dobrim dijelom zasluga za to jeste dobra suradnja RH sa Hrvatima u BiH. Želim ovdje se malo osvrnuti na kolege koji su ranije istakli, ranije ovdje izlagali. Zašto tri zastupnika iz 11 izborne jedinice podržavaju ovu Vladu? Ja osobno, a i moje kolege složit ćemo se da ovu Vladu podržavam i podržavat ćemo se jer je ona u svom programu, u svom svakodnevnom djelovanju jasno pokazala svoj odnos prema Hrvatima izvan RH, da joj je jedan od prioriteta položaj Hrvata u BiH. I složit ću se sa svima koji su već to pričali ovdje, da je ustavni položaj Hrvata u BiH najvažniji i da nam je pomoć politička tu najpotrebnija. Stoga bih se osvrnuo i na kolegu koji je pitao kako ćemo se vratiti u BiH, ja i kolega Barbarić. Mi iz BiH praktički nismo ni otišli.

Potpuno se slažem, ali također treba imati na umu da je sadašnje ustavno uređenje produkt međunarodnog ugovora koji je potpisnik i RH koji je jamčio Hrvatima ravnopravnost i RH mora inzistirati i tražiti da se ti sporazumi poštuju. Samo poštivajući te sporazume možemo doći u budućnost možda i kvalitetnijeg i ustavnog i svakog drugog uređenja.

Budućnost BiH su u državi tri jednakopravna konstitutivna naroda. Ali ja ću iznijeti nekoliko podataka koje vjerojatno većina u RH ne zna.

U Sarajevskoj 700% više Hrvata umre nego što se rodi. I tako u svim županijama gdje su Hrvati manjina. Znači da nema diskriminacije. Ovi pokazatelji kazuju šta bi to bilo šta bi se desilo Hrvatima ako bi živjeli u takvoj državi koju nam neki spočitavaju, nameću evo i ovdje od Sabora. Zahvaljujem potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani kolega kako i sami rekoste jedan ste od rijetkih zastupnika koji obavljajući ovu časnu dužnost nastavlja živjeti u BiH i pretpostavljam vratit ćeš se tamo. Isto tako znam da ste i sada aktivni u političkom dijelu na području središnje Bosne. Puno problema prethodnih godina smo imali radi stavova dijela ljudi koji su bili u ovom časnom Domu, a porijeklom su iz BiH, kako mi to volimo reći, postanu naglo pametni pa je prioritet bio svih ovih godina tko će negdje biti, tko će biti načelnik, tko će biti predsjednik a ne zaštita prava Hrvata u smislu konstitutivnosti, jednakopravnosti, legitimnosti zastupanja i svega ostaloga. Naravno Hrvatski narod kroz čitavu povijest ma u kojim državama živio jedinstven narod i samo kroz zajedništvo, kroz zajednički osjećaj identiteta, pripadnosti, društvene kohezije može ostvariti svoje i dugoročne i kratkoročne ciljeve, tako da Hrvati u BiH ne mogu imati niti će imati većih prijatelja u svijetu od RH, a također i RH sigurno nema većeg prijatelja od Hrvata koji žive izvan RH. I sami ste rekli da ste veći dio tjedna u kontaktu sa ljudima na terenu, sa svojim biračima. Vi ste rođeni u BiH, dakle živite tamo i studirali ste tamo pa ste mi evo pravi kandidat za pitanje vezano uz stipendije. Piše da je financirano sto stipendija za one koji studiraju u Hrvatskoj, 400 za one koji studiraju u BiH. Da li vi pratite, imate li kontakt s tim ljudima, odnosno s tim mladim završenim post diplomantima da li oni ostaju u BiH, da li se vraćaju nakon studija. Odobreno je stipendija za 1044 polaznika.

Što se tiče studenata iz BiH koji dobiju stipendiju, koji studiraju u RH na žalost moje iskustvo iz općina koje ja evo bolje poznajem jeste da se mali broj vrati u BiH. Na žalost to je tako, zbog toga ja bih volio da se puno više poveća broj stipendija, naravno u sferi ispunjavanja kriterija za one koji studiraju u BiH jer je puno veća vjerojatnoća da će ostati u BiH. Evo vi ste malo prije pitali vezano za Zenicu, ja pratim stanje u Zenici. Uistinu je teško, katastrofalno za Hrvate.

Uvaženi zastupniče, vi ste u svom govoru pozitivno govorili o Uredu za Hrvate izvan domovine i doista ured radi sve da bi se vi Hrvati koji ne živite u Hrvatskoj, osjećali dobro i da zapravo znate da imate podršku svoje domovine, druge domovine, je li a tome je dokaz i da ste vi u BiH-u u vašoj izbornoj jedinici apsolutno pobijedili, dobili ste 3 mandata. Znači da oni koji su nekad gradili spomenike nekim drugima, vi ste stvarali i gradili BiH. Moje pitanje vama za očuvanje hrvatskog identiteta bi se možda još moglo ulagati više u odgoj i obrazovanje odnosno [[Upadica Reiner: Hvala.]] da se našim učenicima daju udžbenici koji su pisani hrvatskim.

Svaka pomoć je dobrodošla, osobito ta pomoć je dobrodošla od RH. Jer ona osim te čisto materijalne pomoći, znači puno i u psihološkom pogledu za sigurnost naroda koji tamo živi. I što se tiče da li treba ulagat više u obrazovanje, treba svakako, i ja bi također volio da osmislimo programe kako pomoći mladim obiteljima sa više djece. Mislim da je to ključno pitanje za budućnost, pojedinačno za svaku obitelj koja ima dvoje, troje djece, mlađe, žele ostat u BiH-u, kako im konkretno pomoć, rješenje stambenog pitanja, traženje posla itd. Jako dobro ste to pojasnili našim kolegama ali sigurno treba reći da središnji ured radi ono što može. Pokazuje dobru vjeru i jedna dobra stavka na koji način, puno je toga kroz povijest koju smo imali i u novijoj povijesti ali sigurno ono elementarno u najbitnijem djelu prepoznatljivost Hrvata da je ona dobra, a vi dolje živite, znate šta je najbolje hrvatskom čovjeku i što je najbitnije. To je ta mjera koja daje i ovdje u Hrvatskom saboru da možete najkvalitetnije i najistinitije reći Hrvat u BiH-u, što mu je bitno i što njemu treba u ovom trenutku.

Poštovani zastupniče, rekli ste na početku svog izlaganja da podržavate ovu Vladu zato što je ponudila dobra program za pomoć Hrvatima u BiH-u.

Koji su efekti tog programa koje je Vlada napravila s obzirom da znamo da je dole loš Izborni zakon koji ne pomaže Hrvatima a demografska slika je sve lošija i lošija? Konkretan odgovor jeste broj Hrvata se drastično smanjuje. Prije svega u onim područjima gdje Hrvati nemaju političku vlast, utjecaj, nabrojali ste sve te općine, u Doboju, ... [[Govornik se ne razumije.]] puno se više smanjuje broj Hrvata u Zenici nego u Žepču. Bez ustavnog rješenja, položaj Hrvata u BiH-u vrlo teško će biti zaustaviti ovaj proces odlaska Hrvata bez obzira na materijalnu pomoć koja se pruža. Naravno, materijalna pomoć je dobrodošla, ona može zaustaviti neke procese, usporit ali dugoročno ne može riješiti bez osjećaja sigurnosti i ravnopravnosti svih Hrvata ma gdje živjeli u BiH-u.

Poštovani kolega, nije isto bit Hrvat u zapadnoj Hercegovini i u središnjoj Bosni. Mislim da je vrlo važan trenutak bio svibanj 2018. i osnivanja konzulata RH u Vitezu za Hrvate Lašvanske doline i Središnji državni Ured za Hrvate izvan RH ako pogledamo posjete državnog tajnika, g. Milasa, onda tu vidimo da to nisu samo obilasci pro forme nego obilasci sa određenim projektima i programima i sa podrškom što je ljudima bitno, dakle osim boljih poslovnih odnosa, socijalnih uvjeta, vrlo je važna podrška da Hrvati Lašvanske doline znaju da je RH tu za njih. Mene zanima što vi kao čovjek koji živite u Kreševu, mislite da bi mogli kratkoročno napraviti od strane državnog ureda odnosno Vlade RH za Hrvate središnje Bosne? Hrvati u središnjoj Bosni su uistinu poslije rata imali jedan osjećaj ... [[Govornik se ne razumije.]] gospodarski zamah, politički povratak je tekao međutim jer je bio utemeljen na ustavnom rješenju koje je potpuno garantiralo ravnopravnost Hrvata u Središnjoj Bosni sa Bošnjacima. Nametanjem ustavnih promjena taj je položaj potpuno narušen.

Nakon tog je ukinuto i doneseno je pravo da to mora se činiti 2/ Nama bi najvažnije bilo da se politički ponovno vrati ono što smo imali nakon završetka rata što nam je garantirano mirovnim sporazumima. Naravno sva ova pomoć je dobro došla, ali je ključno političko rješenje u BiH i za Hrvate Središnje Bosne, a vjerojatno i čitave BiH.

Poštovani potpredsjedniče, državni tajniče, poštovane zastupnice, zastupnici, evo sve vas pozdravljam, sigurno da ovo danas izvješće i što je predstavio državni tajnik ispred središnjeg državnog ureda mislim da to je to dobar pokazatelj sve ovo vrijeme što se pokušava i na koji način je interes RH prije svega za konstitutivni hrvatski narod u BiH, ali i za Hrvate diljem svijeta. Svi želimo jaku, političku BiH, ali želimo prije svega da hrvatski narod bude konstitutivan, jak narod koji opstaje u svojoj domovini koji će imati mjeru i koji kroz institucije u BiH može kvalitetno predstavljati se. To je ono sigurno što je budućnost i što danas hrvatska Vlada pokušava napraviti i što predsjednik Plenković i hrvatska Vlada i ono što može državni ured u svojim mogućnostima i tu moramo biti realni. Sve ovo što se radi diljem svijeta je jedna mjera ja znam mnoge naše kolege će to staviti u neke okvire možda opravdane iz svog kuta, ali gledajući cjelokupnu sliku Hrvata i u Srbiji i u BiH gdje su možda najteži trenuci, ali imamo i Hrvate diljem svijeta koji su danas jedne nove generacije, druga, treća, četvrta, peta generacija koji imaju sasvim drukčije poglede na onu domovinu gdje su njihovi očevi, djedovi, pradjedovi otišli, gdje se sudaraju i kulture i pogledi, danas baš zbog toga središnji ured daje jednu dobru sliku. Želim reći da prije svega moramo kao društvo mladim ljudima koji pokazuju izvrsnost iz svijeta Hrvate koji dolaze kao što su izvrsni dolazili '90. i '91. godine od ministra Šuška do hrvatskih ljudi iz Kanade, Amerike, Francuske koji su stali na branik domovine. Danas ova generacija izvrsnih mladih ljudi, školovanih, koji imaju što dati svojoj domovini Hrvatskoj moramo biti tu prepoznatljiviji, moramo dati jači poticaj i primiti te uistinu mlade ljude. Moramo Hrvatima mladim u BiH pokazati dati im sigurnost, dati im potporu što vjerujem da se daje da osim Bošnjaka budu zastupljeni da se vidi da je to njihova domovina, a kako da se to vidi to je da budu prisutni u svim institucijama BiH. Tu ako promašimo onda u saboru, našem društvu osim aktivizma ništa nam ne ostaje. Aktivizam nije dobar. Nije dobar zato što nema realnosti. Aktivizam mogu vući emocije, ali mi ovo što radi HDZ pokazuje se da prepoznaje svoj narod i da je to ono što kroz i središnji državni ured, a i kroz Ministarstvo vanjskih poslova maksimalno se može napraviti u ovome trenutku. Sigurno da prije svega moramo imati povjerenje u institucije. Institucije su te koji daju mjeru, a mi smo tu koji moramo dati povjerenje našeg naroda, zato jesu naši predstavnici iz BiH tu su u saboru. Ne smijemo, oni najbolje znaju bolje od svih nas one trenutke, žive sa tim ljudima. Ne možemo sa saborske govornice u trenucima pokušavati sa jednim nekorektnim, netočnim informacijama okarakterizirati javnost nešto što nije dobro. Zato još jednom želim da svi zajedno ovdje pošaljemo poruku i u Srbiji da Hrvatski sabor daje punu političku snažnu poruku Hrvatima u Srbiji jer ona je prijeko potrebna.

Prva je poštovane zastupnice Petir. Kolega Deur govorili ste o izazovnom položaju Hrvata u BiH, ja bih se usudila reći da u nekim dijelovima BiH Hrvati su gotovo isčezli, dogodio se egzodus koji bi se mogao usporediti s onim što se dogodilo u Siriji i Iraku kršćanima. Govorili su i naši kolege iz BiH o dramatičnim podacima gdje u nekim dijelovima Federacije BiH 800% više je umrlih Hrvata nego onih koji su rođeni. Zanima me što uz sve ove aktivnosti koje već sada radimo možemo još sada napraviti da bi podržali Hrvate da ostanu živjeti u BiH? Pa prije svega to je ono što moramo mlade, izvrsne ljude kvalitetne oni moraju ulaziti u institucije BiH. Oni su temelj opstanka, oni su povjerenje opstanka. Sigurno nakon rata i svega što se dešavalo to je strašne stvari su se desile, ali danas to mora povjerenje ići. Mladi ljudi, Hrvati, školovani moraju dobiti mjesto u svim institucijama BiH.

Izloženi su teškim pritiscima i asimilacijji praktički od najranijih dana od vrtića preko školovanja do zapošljavanja praktički cijeli život kako bi ih se na neki način što prije i što više asimiliralo i što više smanjio njihov broj. Nažalost katolička crkva je jedina ta koja na neki način drži ih odnosno drži glavu iznad vode ovaj uz neke kulturne organizacije koje evo bave se folklorom, kulturom očuvanjem njihovih običaja. Imamo i pozitivnih primjera ne samo sa državne razine nego evo i regionalne. Primjer Osječko-baranjska županija svake godine u svom proračunu osigurava preko 200.000 kuna za pomoć upravo udrugama sa područja Vojvodine odnosno mjesta koja su pretežito hrvatskim življem tamo naseljena. Volio bih čuti vaše mišljenje kako tim ljudima na neki način trajno i što kvalitetnije pomoći.

Evo, nažalost u Srbiji nam se to dešava osobito '90.-tih godina kad i sami pojedinci iz vrha vlasti Srbije su sve radili za loše po hrvatski narod. Sigurno snažne poruke hrvatskih institucija koje vjerujemo one idu, one se u ovim vremenima koliko se to može napraviti, ali to je jedna snažna poruka politička koja se mora napraviti i u vremenima koja dolaze.

Pa od Dejtonskog sporazuma pa nadalje u BiH niti jedna druga politička stranka nikada nije predstavljala hrvatski narod nego HDZ. I sad ću vam nešto reći neka ostane zapisano. To će vam biti najveća kletva. Najveća kletva jer rezultati pokazuju da ste pogriješili u svemu. Hrvata je sve manje, njihov životni standard je sve lošiji, a samo zato što su se vaše politike rukovodile kupovinom glasova, a ne dobrobiti životnog standarda Hrvata u BiH. Povijest HDZ neće pamtiti kao one koji su brinuli o Hrvatima nego one koji su ih u BiH upropastili. Poštovana zastupnice hvala vam na vašem pitanju, replici, monologu, ali sigurno vi morate biti svjesni da je i vjerovat u to, a vjerujem da vjerujete da je HDZ pod vodstvom predsjednika Tuđmana u teškim vremenima i hrvatske države, a i u BiH bio najveći temelj opstanka BiH i u tim i takvim vremenima su se mnoge nažalost stvari izdešavale koje vidim da vi pomalo ne uvažavate ali to je vaše pravo.

Kolega Deur, vi ste dobar poznavatelj problema braniteljske populacije kako u RH tako i bivših pripadnika HVO-a i članova njihovih obitelji. Da li smatrate da bi HDZ konačno trebao inicirati jedan aneks ili novi međudržavni sporazum kako bi se riješilo sveobuhvatno pitanje i problemi bivših pripadnika HVO-a i članova njihovih obitelji jel ovo točkasto rješavanje njihovih problema kroz izmjene zakona nije adekvatno. To se vidi svaki puta kad preotvorimo Zakon o braniteljima imamo i članke koji govore o pravima HVO-a. Hvala vam poštovana zastupnice na pitanju, pa vi sigurno kao vrlo pozicioniran čovjek u Ministarstvu hrvatskih branitelja to jako dobro poznate. Baš ova Vlada to najbolje radi. To je za stradalnike i članove njihovih obitelji je nešto što je najbolje napravljeno i ovaj zakon izmjene koje su rađene pod ministrom Medvedom pod njegovim, cijelo ministarstvo napravljeno je što je najbolje može napraviti. Sigurno da u nekoj budućnosti i ovim vremenima BiH i Hrvatska treba sagledavati zajedno na koji način će se što bolje, ne kroz možda Ministarstvo branitelja, ali sigurno u nekim okvirima što napraviti pomoći hrvatskom čovjeku. To je sve institucije hrvatske su jako bitne, od gospodarstva do vanjskih poslova, a i mi ovdje svi zajedno moramo vjerovati da to je naša zadaća i vas i mene i sviju tu.

Izvolite.

gospodin Vidović da se vi slažete sa zastupnikom Baukom koji je rekao da sudbinu Hrvata u BiH treba rješavati u BiH. Ako je to tako onda bih se ja prekrstio ovdje. U jednoj takvoj državi, najmalobrojniji narod ostavit na milost ili nemilost vukovima pa to samo može reć neko, upozoren sam maloprije da vodim računa da ne bih koga uvrijedio. Trenutačna BiH me je držala foliranjem, tamo ima čestitih ljudima i među Hrvatima i među Srbima i među Bošnjacima, ali oni kad su kao kolektivitet oni samo nastoje prevariti jedni druge. Pazite, danas pred Domovinski rat ili pred rat u BiH ili bolje rečeno pred izbore bila je anketa među građanima BiH i tu masovne potpore obećavaju SDP-u i Reformistima, a nacionalističke stranke neće dobiti ništa. Međutim, dođu izbori nacionalističke ili nacionalne stranke potpuno pometu SDP, nakon toga dođe popis stanovništva niko se ne deklarira kao građanin nego kao Hrvati, Bošnjaci i Srbi. Oni koji danas forsiraju građansku BiH pa rade najveće zlo Hrvatima. Mene iznenađuje intelektualni i obrazovani Bauk koji mene puno više podsjeća na jednog hrvatskog ljevičara negoli na jednu jugounitarističku komunjaru, ta priča da je došla od izvjesnog Dejana Jovića kojeg sam ja prozivao ovdje, koji je nekakav doktor. Gdje je on taj kod kojeg je on doktorirao ja pojma nemam ili kod maloprije spomenutog Stazića, to je u redu, ali Bauk zna mislit i Bauk Hrvatskoj državi i hrvatskom narodu ne misli loše. Prebacujem se odmah na Srbe i Srbiju. Pa znate kako ćemo se mi najbolje izboriti za njih? Europa mora znati tko su Srbi i tko je Srbija, Europa više nema onih predrasuda, Srbi su prvo su tučeni bosanski Srbi, pa su onda tučeni srbijanski Srbi, ne prihvaća više Europa ni svije ni njihove filmove, njihove priče o Jasenovcu itd.

Treba znati da je u svim značajnim turskim bitkama da je bilo veliki broj Srba, bitka 1395.g. kod Rovina ginu dva srpska velikaša Konstantin Dejanović i Marko Kraljeveć koja je epska ličnost. Dakle, bitka kod Nikoplja kad kršćanska vojska treba poraziti Turke, Srbi se uključuju pomažu Turke i ostvaruju pobjedu za Turke.

Niko nije bio takav slugan Turcima kao Srbi. Kad je Tursko carstvo palo, kad su došli u drugu poziciju nitko nije takve pokolje radio nad bosanskim muslimanima i nad albanskim muslimanima kao Srbi.

Znači kad oni o nama lažu, dovoljno je o Srbima samo iznijeti istinu i ništa drugo, a ja ću iskoristiti slobodan govor, nastavit ono o Crnoj Gori što je trebalo reć. Hvala vam lijepa. Da čujem povredu Poslovnika.

I u takvoj poziciji bez Hrvata se ne bi moglo nijedan zakon donijet, a osobito ne može se promijeniti Ustav. Samo ako se vratimo na ta načela onda se može o BiH odlučivati u BiH, ako se vratimo takvim ustavnim načelima gdje su Hrvati potpuno ravnopravni bez kojih se tu ne može odlučivat. Sada ćemo čuti u ime Kluba zastupnika HDZ-a završno poštovanu zastupnicu Zdravku Bušić.

S obzirom da nisam uspjela završiti svoje uvodno izlaganje u ime kluba, želim ga u završnom obraćanju dovršiti pa ću nastaviti o Hrvatskoj nacionalnoj manjini koja živi u 12 europskih država. U suradnji sa hrvatskim veleposlanstvima središnji državni ured je u 2019.g. proveo javne natječaje za programe i projekte udruga, ustanova i organizacija Hrvatska nacionalne manjine u svim državama gdje oni žive, putem kojeg je osigurano ukupno 5 milijuna kuna što se povećalo čak 67% u odnosu na 2016.g. Ovim natječajem podupiru se aktivnosti Hrvatske zajednice u očuvanju i razvijanju hrvatskog identiteta, jezika i kulture, a to najbolje ilustriraju konkretni projekti kojima je dana potpora, primjerice potpora funkcioniranju Duxa iz Tifta, pripremanje toplih obroka korisnika Narodne kuhinje u Letnici na Kosovu, Am Mein rječnik Znanstvenog instituta Gradišćanskih Hrvata iz Treibstoffa, Dan hrvatskog školstva Hrvatske državne samouprave u Budimpešti, Susret zajedništva domovinske iseljene Hrvatske u Moliseu itd. No posebno veliki iskorak što bi htjela istaknuti je zaista podupiranje strateškog projekta Hrvatske nacionalne manjine u Srbiji koja je započeta 2018. godine, nastavljeno je 2019., a pružanjem potpore dvama strateškim projektima koje stvarno bismo trebali naglasiti, a to je izgradnja Hrvatske kuće u Subotici i u kadrovskom osnaživanju nacionalnog vijeće u Republici Srbiji. Ta je potpora povećana u 2020. godini, a sve ove godine, a ove godine se zapravo osigurava i još veća sredstva za to. Položaj i status pripadnika hrvatske nacionalne manjine različito je u, i različito je uređeno u pojedinim državama no institucije RH vode brige o svima. Važan je iskorak i osnivanje povjerenstava za pitanje statusa Hrvata u Republici Sloveniji koji nažalost kako što znamo nije definiran status i ne ostvaruju manjinska prava. S onim državama s kojima postoje sporazumi o obostranoj zaštiti nacionalnih manjina održavaju se sjednice što smo danas govorili međuvladinih mješovitih odbora i tu se stvarno postižu veliki rezultati i mislim da smo dosta netočnih informacija danas čuli o tim, o tim sastancima koji se vode po nekoliko dana i to, a kamoli da bi se vodile sada zajedno sa nekoliko država. To je totalno jedna kriva percepcija. U 2019. godini su održane čak 3 takve sjednice, takvim aktivnosti kako sam rekla razvijaju i unapređuju hrvatske manjinske zajednice i vjerujem da će se nastavkom tih aktivnosti kontinuirano poboljšavati njihov položaj i u budućnosti. U odnosu na hrvatsko iseljeništvo o tome smo dosta rekli, iskoraci u 2019. godini koji su u svom izvješću prezentirao je i državni tajnik Milas predstavljaju zaokruživanje ja bih rekla jedne cjeline odnosno prve faze novog jednog smjera u radu države s, Hrvatske s hrvatskih iseljeništvom. Izvješće svjedoči i o rezultatima rada započetog 2016. godine. Donošenje izmjena i dopuna Zakona o hrvatskom državljanstvu, otvaranje čak 2 programa usmjerena na mlade u hrvatskom iseljeništvu, poseban natječaj u kojemu se i financijski podupire rad Hrvatske udruge u iseljeništvu …/nerazumljivo/… tečaj hrvatskog jezika. Sve su to izvrsni pokazatelji jednog suvremenog novog pristupa kakav hrvatsko iseljeništvo zaslužuje. Temelj je to za nove programe, za povlačenje novih, za privlačenje u Hrvatsku novih generacija i za očuvanje identiteta. Na realnu potrebu roditelja da im se pruži podrška u osmišljavanja načina njegovanja hrvatskog identiteta kod djece u iseljeništvu ured je odgovori kroz ova tri programa, govorili smo to je korijen, to je ljetna škola hrvatskog identiteta i ljetna škola domovina koja smo dosta čuli. Prostor naravno za unapređenje, suradnju i povezivanje hrvatske države i hrvatskog iseljeništva ima puno, potrebe su danas, mijenjaju se, mijenjaju se one jako puno, brže nego li ranije, a iz izvješća je vidljivo da ured nastoji na sve te potrebe i novosti dati svoj pravi odgovor. Vjerujem da se o novim cjelinama i već komunicira s iseljeništvom i da će se učinci ovog svega što državni, središnji državni ured radi [[Upadica: Hvala.]] biti vidljivo vrlo uskoro.

Predsjedavatelju, kolege zastupnice i zastupnici tri su kategorije Hrvata izvan domovine bitno različitog statusa i različitih prava. Prvo je naša novija emigracija, a to su stotine tisuća ljudi koje su iselile u nekoliko posljednjih godina. Po svemu što smo danas čuli država o njima više ne vodi računa. Onako rezignirano i razočarano kako su otišli i okrenuli im leđa tako smo i mi pokazali da smo okrenuli leđa njima. Pokazali smo da ova država na te ljude više ne računa. Može nas biti sram. Druga kategorija su oni stari iseljenici, stara emigracija o kojoj gospođa Bušić priča na način da sredstava poreznih obveznika trošimo na održavanje susreta u kojima se stvaraju emocije i ljubav, tu ljubav i tu bol prema domovini niste čak znali opisati nekom riječju iz hrvatskog rječnika nego ste posegnuli za njemačkim, toliko o patetici i prenemaganju. Mi smo danas ovdje trebali pokazati koja je svrha i cilj tih projekata koji su morali imati svoju znanstvenu, kulturnu pa čak i ekonomsku vrijednost koja je mjerljiva. Ne da ćemo jednog dana vidjeti čemu to služi, to smo morali vidjeti već danas. I opravdati se našim građanima koji teško žive, teško privređuju i ne znaju zašto pune državni proračun jer ga vi rasipate kao da vam je s neba palo. Zašto se tako ponašate? Pa zato što ne trošite svoje. Da ide iz vašeg džepa drugačije bi razmišljali. Prije ili kasnije i to netko mora imati hrabrosti ovdje reći, morat ćemo promijeniti pristup jer nikoga nećete moći zadržati u disfunkcionalnoj državi. Dakle, netko je ovdje izgovorio manje od 300.000 Hrvata imamo danas u BiH. Dakle, manje nego što ih je iz Hrvatske iselilo u proteklih nekoliko godina. Pričajte o ljubavi pa dajte pročitajte rezultate istraživanja našeg znanstvenika Tade Jurića i što on govori o uzrocima iseljavanja. Dok god to ne priznate da je pravi razlog iseljavanja korupcija, disfunkcionalna država, ništa nećete riješiti pričama o konstitutivnosti naroda niti financijskim izdvajanjima za BiH koje zapravo služe kao oblik socijalne pomoći, socijalne. Time Hrvate u BiH pretvarate u socijalne slučajeve koji ne mogu svoj prosperitet ostvariti tamo, a time ih činite i ovisnim glasačima koji glasaju kontinuirano za HDZ koji ih ponovno vuče u to isto dno. Tako nećemo nikud, tako nećemo naprijed. Dogodit će se to da ćemo se za konstitutivnost i za prava u izbornim procesima Hrvata boriti ne u BiH nego u Njemačkoj i Irskoj i neće tome tako puno vremena trebati. Dakle, ja ovdje ne zagovaram napuštanje Dejtonskog sporazuma, neću tvrditi da znam kako bi trebalo biti rješenje, samo znam da nešto moramo mijenjati i da o tome trebamo početi otvoreno razgovarati već sada. Zašto je Hrvata sve manje, pa nije ih SDP zastupao u institucijama BiH. izdvajanja iz proračuna RH za BiH su iz godine u godinu sve veća i veća. Pa recite da tome nije tako? Kakav je učinak? Ti razočarani ljudi, nesretni ljudi koji ne mogu ostvariti svoj potencijal prvo dođu u Hrvatsku, a onda vide da je u Hrvatskoj tek nešto situacija malo bolja i onda odlaze u Njemačku, o tome govori Tado Jurić docent na Hrvatskom katoličkom sveučilištu. Pročitajte potresna svjedočanstva ljudi koje je vaša politika u BiH razočarala pa onda meni govorite o ljubavi, o emocijama, o evociranju nekakvih sretnih dana, hrvatske emigracije u Peruu, Južnoj Australiji i ne znam gdje.

Sada će u ime predlagatelja govoriti poštovani državni tajnik Zvonko Milas. Izvolite.

Hvala lijepo. Prije svega moram vam zahvaliti na današnjoj raspravi, na svemu što ste iznijeli, o svemu o čemu ste govorili vjerujem da tako i osjećate svi koji ste danas uzeli riječ. Zahvaljujem kolegama koji su mi na neki način danas pomogli objašnjavajući sve ono što se događa, sve ono što osjećaju Hrvati u BiH obzirom da i dolaze iz BiH kao njihovi stanovnici, žitelji i sigurno da mogu možda ponajbolje prenijeti sve ono što ljudi koji tamo vjerujem ostaju, koji se bore sa izazovima svakodnevnice kako bi ih bolje shvatili. Htio bih reći da postoje uvijek u svim raspravama bez obzira što pokušavamo zatražiti nekakav konsenzus koji ne mora biti i ne može biti sigurno 100%-an ali bez obzira na stranačku pripadnost, pitam se da li bi možda u slučaju da je SDA u 100%-noj vlasti u BiH bilo bolje pa da s njima razgovaramo. I tko je taj koji na neki način odlučuje o tome koga narod bira i za koga želi da ga predstavlja u svim oblicima života? Ono što je najvažnije da mi doista pokušamo tim ljudima približiti, prije svega hrvatskoj javnosti, da mi imamo ustavnu obvezu, ali prije svega ljudsku dakle onu iskonsku o pripadnosti jednom narodu i brige za te ljude. Ne brige doslovno, ne pomoći doslovno, ne financiranja doslovno nego povezivanja, suradnje, svega onog što će nam dati priliku doista da budemo zajedno. Dakle, to ne smije biti floskula i ja ovdje ne govorim floskulativno, govorim iskreno iz srca. Imam roditelje ili bar jednog još uvijek koji dolazi iz tih krajeva i koji je proživio i rat i sve i nikada nije dao na RH niti jednog spomena, a u šezdesetim godinama ostali su bez svega i ponovo su počinjali život iznova nakon 10 godina. Sve mogu razumjeti, sve političke prijepore i sva nerazumijevanja kada govorimo o uspjesima određenih mehanizama kao što je međuvladin mješoviti odbor, ja ne govorim o nekakvom općem uspjehu, govorim o nekakvim pomacima o kojima govore ljudi koji se ti međuvladini mješoviti odbori tiču i koji su glavni akteri tih međunarodnih odbora i zbog kojih ti odbore i postoje. Pa i najmanje mrvice, možda ne tako male kao što je povratak rodne kuće bana Jelačića koja je važna i za RH, ali i za Hrvatsku zajednicu u Srbiji sigurno da je pomak. Naravno da poslije toga idu i loše stvari, da dolazi ovo o čemu danas puno pričamo, da dolazi do toga da nemamo predstavnika u Skupštini Srbije, ali moramo se svi zajedno dobiti, možda bi ga onda i dobili. Možda bi ga dobili da jedni drugima ne predbacujemo tko je što učinio i tko što nije učinio, možda bi nam bilo svima lakše. Puno vremena smo uzeli u ovoj raspravi, mislim da oni to zaslužuju i mislim da zaslužuju prime time upravo Hrvati izvan RH. Još jednom hvala vam svima i mislim da moramo potrudit se što više zajedno, razgovarati i biti što bliže svim tim ljudima, bez obzira gdje žive. Vidjeli smo tu u izvješću da je bilo 12 projekata za područje zdravstva, što modernizaciju radiologije, domova za starije i nemoćne itd., znači potrebe ima za puno više. E sad jedno konkretno pitanje vezano uz cijepljenje. Znači u Hrvatskoj ide sporo, u BiH ide puževim korakom, znate i sami da su tek nedavno sa onim Jarovskim donacijama Sputnjika krenuli pa se nešto Pfizer spominje, kad će taj naš narod bit procijepljen, ok u Hrvatskoj, ali kad će biti u BiH?

Danas vidimo da, ne moramo se lagati, imamo problema sa cjepivom kao i cijela Europa, pa i još neke zemlje rekao bi i šire ali sigurno da razgovaramo i da smo spremni, da ćemo kao i uvijek pomoć odnosno tražiti načina i rješenja da pomognu u zdravstvenoj situaciji u BiH, ne samo zbog Hrvata nego zbog cjelokupne BiH. I siguran sam da ćemo dobiti u tome potporu svih rekao bih ljudi koji doista žele da situacija sa zdravljem naših ljudi u BiH i uopće sa zdravljem ljudi bez obzira gdje žive bude što bolje. Poštovani državni tajniče. Iz izvješća se uistinu mogu vidjeti brojne aktivnosti koje se poduzimaju za Hrvate izvan RH, spominjali su se podupiranje strateških projekata Hrvatske nacionalne manjine u Srbiji, tu se vidi za 2019.g. 47 projekata financirano. Ja bih na kraju vas molio dakle bez obzira što su financirana tri projekta na Kosovu koja su nažalost palijativne naravi jer se radi o humanitarnoj pomoći, tamo je jedna mala skupina, postoje mladi ljudi i ja vas molim to nije samo pitanje državnog ureda, barem da se putem videoveze organizira nastava hrvatskog jezika i povijesti za tu skupinu mladih ljudi u Janjevu jer ti će ljudi, velika većina doći u RH, a nažalost ne znaju govoriti hrvatski i uče iz udžbenika na srpskom jeziku, pa vas molim tu za dodatni angažman. Poštovani zastupniče Ćelić. Prije 15-ak, 20 dana bio sam upravo na Kosovu i bio sam u Letnici i u Janjevu, govoriti o situaciji o Letnici rekao bih da je pretužno, imamo 28 obitelji odnosno ljudi pardon koji su stari i bolesni i koji žive doslovno od pučke kuhinje koju pomažemo i koju ćemo držat do kraja, dok je u Janjevu situacija takva da imamo 160 ljudi dakle svih i postoji nešto mladih za koje sam obećao da ćemo se posebno na njih fokusirati i u kontekstu jezika i u kontekstu posebnih kvota upisa na fakultete odnosno sveučilišta u Hrvatskoj kako bi te mlade ljude doista, kako bi im našli rješenja koja će doista doprinijeti rekao bih onome što je potrebno za njihovu budućnost.